Zahvaljujem snimateljima, zahvaljujem novinarima. Dobro jutro, pozdrav zastupnicama i zastupnicima. Prva točka danas: -Prijedlog strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 172. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Prije nego što dam riječ predlagatelju imamo zahtjev za stanku. Kolega Miletić, izvolite.

Na jedan način argumentum ad apsurdum mi je situacija da evo danas ćemo razgovarati o strategiji o korupciji, a predlažu ju oni koji imaju iskustva, dakle s korupcijom. Ja sam u procijepu, sve u meni govori da oni koji imaju iskustva s korupcijom ne bi trebali predlagati strategiju o korupciji, a s druge strane iskustveno možda to nije loše zato jer čovjek kad iskustveno nešto prođe onda točno zna gdje su određene stavke i što više nikada ne bi trebao ponoviti. S druge strane isto tako želim reći nikakve strategije neće riješiti problem korupcije. I želim isto tako biti jasan, nije država koruptivna, pa reći ću i ovako, nisu stranke koruptivne, koruptivni su pojedinci, koruptivan je svatko od onih građana koji podlegne napasti korupcije. Koruptivan je svatko onaj tko dopusti drugome da upravlja na način da ostvaruje sebi vlastite interese iznad interesa pojedinaca. I zato bi i predložio vladi dakle evo svima nama ovdje, ali Vladi RH da se oduzme status predlagatelja i da do božićne stanke utvrdimo nove procese i da se dodijeli jednom od saborskih radnih tijela, dakle strategija borbe protiv korupcije. Hvala. Stanka će biti odobrena. Kolega Grbin, izvolite. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražimo stanku radi dodatnih konzultacija o ovoj točki. A ono što prvo moramo podsjetiti da se ova točka trebala raspraviti prošli tjedan, a onda na dan kad je objavljena presuda zbog korupcije i to upravo vladajućoj stranci upravo na taj dan odlučili ste to maknuti. Da li je koincidencija ili nije ostavljam svakome da prosudi sam, ali je činjenica. Ali vratimo se na ovu strategiju. Najbolja crtica vezana uz ovu strategiju je odnos vlade odnosno HDZ-a odnos vladajućih prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Govorimo o tome da ćemo se kao društvo boriti protiv korupcije, govorimo o tome da nam je to cilj, govorimo o tome kako želimo percepciju korupcije, zamislite, smanjiti na 80% u 10.g., da samo 80% građana misli da je država korumpirana, namjerno sam ovdje ironičan. A kada govorimo o konkretnim mjerama ne da donosimo mjere koje bi trebale spriječiti korupciju već onim alatima koji su se pokazali učinkoviti, a to je rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ukidamo najvažniju ovlast. Umjesto da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa eutanaziramo kao što vi iz vlasti predlažete vi bi im trebali dodijeliti veće ovlasti kako bi postali stvarna brana i stvarna zapreka širenju korupcije u našem društvu. Ali, poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a, vi to ne želite. Vama korupcija odgovara i zato ovakve strategije u ovom obliku su samo mrtvo slovo na papiru jer ono što se događa Stanka je odobrena. Kolegice Orešković, izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. U ime Kluba stranke Centar i GLAS tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Nije nikakva novost reći da je Hrvatska potonula pod teretom korupcije. Istraživanje Tada Jurića, docenta na Katoličkom sveučilištu pokazuju da je korupcija glavni razlog iseljavanja naših stanovnika. Stoga bi ovaj dokument kojeg nazivamo strategija u sebi trebao sadržavati put i smjer kuda bi zapravo Hrvatska trebala krenuti, kamo ići. Ovaj dokument to ne donosi. Ako govorimo o 5 tema, 5 područja kojima se posvetila ova Vlada, po mjerama koje sama Strategija predlaže svaka pojedinačna je negacija svega onoga što se kaže da se želi postići. Kažete, jačanje institucija, pa vidimo što ste s institucijama napravili. Doslovno ste napravili i proveli sabotažu, od Povjerenstva pa nadalje. Kažete da ćete jačati transparentnost rada tijela javne vlasti, uporno odbijate provesti transparentnost proračuna na način da se vidi prikaz svih pojedinačnih uplata i isplata. Treće, kažete da ćete jačati sustav integriteta i upravljanja sukobom interesa, a onda ste najznačajnije tijelo, to je bilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa onesposobili i oduzeli mu ovlast da se upravo tim temama i tim područjem bavi. Zatim, rekli ste da ćete jačati mehanizme u području sustava javne nabave, a onda smo došli do toga jedan ministar, zamislite, jedan ministar propisuje antikorupcijske mehanizme u sustavu javne nabave u procesima obnove nakon potresa. I za kraj, rekli ste da je cilj ove Strategije podizanje jačanja svijesti o štetnosti korupcije i značaju prijavljivanja koruptivnog ponašanja i onda smo u situaciji da takvu Strategiju suzbijanja korupcije donosi pravomoćna presuđena koruptivna politička stranka. Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom proučili ovaj Zakon i obratili pažnju na nešto što mislimo da se u ovoj saborskoj raspravi i neće tako često spominjati, a postavit ćemo pitanje ministru Malenici kako misli, citiram, iz ove dakle, prijedloga Strategije poboljšati gospodarsko blagostanje i prosperitet svih građana ovim antikorupcijskim politikama, ako uzmemo u obzir da je ova Strategija više-manje prepisana strategija 5-godišnja koja prema mnogima u Hrvatskoj znači nije polučila nikakvog cilja, a upozorit ćemo i na to da iako dušobrižnička retorika o antikorupcijskim politikama može politički zvučati efektno, da je percepcija korupcije ono što muči ljude u Hrvatskoj, velikim dijelom vezana stvarno uz to gospodarsko zaostajanje koje ni po čim i ni na koji način ne mislite i nemate namjeru mijenjati. To da je HDZ optužen kao koruptivna stranka može baciti i sumnju na takav tip diskursa da je riječ o potpuno korumpiranom sudstvu, ali upravo to upućuje na ono što vi ne mislite činiti, bez obzira što je važno provesti antikorupcijske politike, važno je prestati sa kontinuitetom trke prema dnu koju HDZ vodi na način da uvodi jedinu konkurentnost u odnosu na strane zemlje snižavanjem cijene radne snage. I još ću vam reći da mnogi to zanemaruju, ali radnici na sudovima su oni koji uredno gube pravne akte, gube svoje sudske presude gdje im se stvarno tretira kao roblje. Ono što bih htjela upozoriti u ovoj raspravi i što ću pokušati naglasiti je da gospodarski prosperitet sigurno nećete postići ovakvih strateškim planom. Stanka će biti odobrena i kolegice Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, tražim stranku u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jednom, ne se usuglasili, ne razmotrili nego jednostavno ukazali na činjenicu da smo mi imali strategiju i prije ove Strategije i sad ćemo mi imati strategiju ponovo. Hrvatska ima strategije, Hrvatska ima regulatorne mehanizme, institucije, agencije, tamo rade brojni ljudi, a onda nam se dogodi da su naši građani prevareni, oštećeni od leasing kuća i to u iznosima koji su, koji se mjere stotinama milijuna kuna zato što HANFA nije reagirala na vrijeme i dobar dio toga je otišao u zastaru pa tako i ova Strategija, pogotovo jer su tu dobrim dijelom izrazi, unaprijedit će se, poboljšat će se, sve nekako općenite naravi bez konkretnih aktivnosti, bez konkretnih akcijskih planova, bez konkretnih termina kada će se nešto provesti, tek mrtvo slovo na papiru. Nažalost, 97% građana smatra da je korupcija raširena, a ono što mene osobno najviše zabrinjava, to je podatak da 57% poduzetnika tvrdi kako korupcija predstavlja ogroman problem u njihovom poslovanju.

U ime Kluba HDZ-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se još jednom konzultirali o ovom dokumentu koji je pred nama. Naravno da je riječ o načelno općenitom dokumentu obzirom da je riječ o strategiji, a da ste pročitali sam dokument bilo bi jasno da će se konkretne mjere propisati akcijskim planovima koji se donose za 3.g. Ono što želim naglasiti obzirom da sam čuo što kolege govore ispred svojih klubova, danas možemo ovdje na početku odlučiti da li ćemo raspravljati o strategiji, dakle o njenom sadržaju, da li ćemo čuti neke konstruktivne prijedloge od strane oporbe na koji način ako smatraju da istu treba poboljšati sad je prilika ili ćemo kako su krenuli raspravljati na ovaj ja bi rekao jedan, jednom demagoškom nivou i jeftinim populizmom. Dakle, na vama je da to odlučite, HDZ je spreman i za jedno i za drugo s time da bi mi više voljeli raspravljati o samom dokumentu, o strategiji, ono što jest na dnevnom redu. Iskoristit ću ovo kratko vrijeme samo da ukažem obzirom da se provuklo ovdje pitanje Zakona o sprječavanju sukoba interesa i povjerenstva, konkretno kolegica Orešković ovdje se osvrnula da je čl. 5. okljaštren odnosno onemogućen rad povjerenstva. To nije točno, samo je pitanje primjene čl. 5., a vi kao bivša predsjednica povjerenstva imali ste problem s time što jednostavno taj članak niste znali primijeniti, pa su vam onda i visoki upravni sud i ustavni sud ukazali da je to bilo krivo, zauzeto je pravno shvaćanje i pravna praksa i sukladno tome ovaj zakon koji je sada u e-savjetovanju i to bi kolega Grbin trebao znat do 5.11. očito ga nije pročitao, pa bi znao o čemu je riječ i koje su to nove ovlasti koje povjerenstvo dobiva. Prema tome, kolegice i kolege iz oporbe na vama je u kom smjeru će ova rasprava ići i dalje. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika, kolega Grbin izvolite. Poslovnika. Uvažene kolegice i kolege, ako govorimo o tome da bi jednom tijelu koje je ključno u borbi protiv korupcije, a to je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa trebalo povećati ovlasti onda je to vrlo konkretan prijedlog. Vaše protivljenje tome je demagogija i nemojte to svaljivati na druge. Hvala. Kolega Grbin, vi jako dobro znadete da ste prekršili Poslovnik i dobivate opomenu. Javlja li se još tko? Isto tako povreda Poslovnika, kolegice Orešković izvolite. Međutim, ovdje je puno veći problem to što vi obmanjujete građane i obmanjujete javnost. Kolega, ako želite pričati o samom sadržaju ovog dokumenta, pa on vam je pun sukoba interesa, etike i integriteta. Postoji etičko povjerenstvo za državne odvjetnike, postoji etičko povjerenstvo za suce, postoji etički kodeks za državne službenike, dakle čitav državni i javni sustav [[Upadica: Hvala vam kolegice Orešković]] treba se pridržavati etike i integriteta [[Upadica: Gotovo, vrijeme vam je isteklo]] osim političara jel smetaju Andreju Plenkoviću. Kolegice Orešković, pa kako se to ponašate? Prvo prekršite Poslovnik, onda se unaprijed zahvaljujete na opomeni, pa ja ću vam onda dati opomenu. Onda radimo stanku do 10 sati.

Poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo sada s radom. Molio bih poštovanog ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu da predstavi Prijedlog Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021.-2030. g. Izvolite. Korupcija kao negativni društveni fenomen snažno utječe na vladavinu prava, povjerenje u institucije, demokratsku i političku kulturu te društva u cjelini. Nepobitna je činjenica da korupcija negativno utječe na gospodarsko blagostanje i prosperitet svih građana. U borbi protiv korupcije važno je stvoriti strateški okvir, ojačati institucije, ali i raditi na osobnom integritetu svakog pojedinca. Ta borba uključuje ne samo nadležna tijela javne vlasti, već i društvo u cjelini, poslovnu zajednicu, civilni sektor, pa i međunarodnu zajednicu. Prepoznavanje i sprječavanje i borba protiv korupcije uvjetovana je sviješću o društvenim vrijednostima i neprihvatljivom ponašanju u društvu kako bi se očuvao javni interes. Kako bismo bili učinkoviti u toj borbi, potrebno je povezati djelovanje svih dionika i kontinuirano raditi na preventivnim mehanizmima. Cilj nove Strategije sprječavanja korupcije je ojačati postojeće antikorupcijske mehanizme i stvoriti nova sustavna rješenja kako bi se na svim razinama podigla svijest o štetnosti korupcije. Strategija koja je pred vama inzistira na snažnoj afirmaciji građana, civilnog društva i medija kao neizostavnim partnerima institucijama u borbi protiv korupcije. Takav pogled izvana pomaže tijelima javne vlasti da rade odgovornije, transparentnije i da na odgovarajući način prepoznaju koruptivne rizike. Prilikom izrade Strategije analizirano je trenutno stanje, posebno uzimajući u obzir ostvarene rezultate provedbe prethodne Strategije, identificirana područja korupcijskih rizika u relevantnim dokumentima međunarodnih tijela, kao i istraživanja o percepciji korupcije. Uz to Ministarstvo pravosuđa i uprave provelo je i anketno ispitivanje građana putem društvene mreže, društvenih, putem mrežnih stranica Ministarstva upravo s ciljem definirana polazišnih točaka same Strategije. Na temelju navedenog, novi strateški pristup obuhvaća 5 osnovnih posebnih ciljeva i to: jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, jačanje sustava integriteta i upravlja sukobom interesa, jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave, podizanje svijesti o štetnosti korupcije i nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti. Svako od tih 5 područja predstavlja temeljne stupove prevencije korupcije na koje je ova Strategija generalno usmjerena. U okviru tih područja predviđeno je 95 antikorupcijskih mjera u području javne uprave, političkog sustava, pravosuđa, gospodarstva, upravljanja državnom imovinom, javnim financijama, poljoprivrede, zdravstva, znanosti, kulture, obrazovanja, sporta, infrastrukture, zaštite okoliša, energetike, prometa i infrastrukture. Antikorupcijsku Strategiju kao krovni dokument pratit će 3 trogodišnja akcijska plana.

Osim normativnog uređenja područja sukoba interesa, predviđeno je nekoliko dodatnih mjera na lokalnoj razini. Primjerice, transparentnije imenovanje u trgovačkih društvima, javnim ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave, zatim će se kvalitetnije urediti pitanje imenovanja predstavnika jedinica u javnim ustanovama ili trgovačkim društvima koje osniva jedinica lokalne samouprave i cilj je ove mjere utvrditi načine i uvjete imenovanja tih predstavnika. Unaprijedit će se zakonodavni okvir postupka izbora ili imenovanja članova trgovačkih društava, javnih ustanova te drugih pravnih osnova kojima je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave te će se ojačati mehanizmi uključivanja građana na lokalnoj razini. Zakonom će se propisati da su sve jedinice lokalne i područne samouprave dužne donijeti Etički kodeks za službenike, ali i lokalne dužnosnike. Poticat će se jedinice na javnu objavu Etičkog kodeksa, objavu informacija o mogućnostima podnošenja pritužbi, vremenskom roku za odlučivanje o pritužbi te kontakt osobe koja bi bila zadužena za pritužbe i koja bi omogućila građanima ulaganje prigovora digitalnim putem ili putem otvorenog telefona. Sastavit će se jasne smjernice za izradu etičkih kodeksa kako bi se osigurala jednakost svih jedinica. Također, uvest će i obveza prijavljivanja poslovnih odnosa članova predstavničkih tijela, a popis će biti javno objavljen. S druge strane, uvest će se informatički sustav za upravljanje etičkom infrastrukturom državnih službenika na način da će se kvalitetnije prikupljati i analizirati podaci i standardizirati rad povjerenika za etiku. S ciljem transparentnosti rada, efikasnog upravljanja rizicima korupcije i pozitivnog utjecaja na kvalitetu propisa i odluka koje donose zakonodavna i izvršna vlast, u Strategiji je jasno naznačena i potreba reguliranja lobističkog djelovanja. Usvojit ćemo novi zakon o lobiranju kojim će lobiranje biti uređeno kao legalna i legitimna profesija prema najvišim etičkim standardima. Uz to, ojačat će se sustav zaštite prijavitelja nepravilnosti odnosno zviždača. Nastavit će se i provoditi edukativne aktivnosti u cilju jačanja sudske zaštite zviždača. Provodit će se i kontinuirana edukacija povjerljivih osoba, sindikalnih povjerenika i službenika o načinima sigurnoga prijavljivanja nepravilnosti. Postupak donošenja prijave nepravilnosti pučkom pravobranitelju će se digitalizirati i napravit će se dodatni iskoraci o podizanju svijesti o pravima zviždača. Strategija predviđa više mjera koje se, koje pridonose otpornosti pravosudnog sustava na koruptivne rizike. Među ostalim, jačanje komunikacijskih kapaciteta pravosudnih dužnosnika i službenika za odnose s javnošću.

Dodatno, izmjenama stečajnoga zakona propisat će se jasnija mjerila ulaska u profesiju, napredovanja i edukacije stečajnih upravitelja uz mogućnost uvođenja stečajnih ureda. Uvodi se transparentno i centralizirano imenovanje sudskih vještaka, procjenitelja i tumača. Propisat će se kriteriji i stručne kvalifikacije za pojedina područja. S obzirom da sada o imenovanju odlučuju 24 suda, to stvara nejednaku i neujednačenu praksu. Usvajanjem izmjena Zakona o sudovima, sudske vještake, procjenitelje i tumače imenovat će Ministarstvo pravosuđa i uprave. Definirat će se mjerila njihovoga usavršavanja, napredovanja, ali i mogućnost podnošenja predstavki na njihov rad. Jedno od posebno istaknutih područja u Strategiji jest jačanje i antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave radi prisutnih konkurentnih financijskih interesa, što čini jedno od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na korupcijske rizike. U predstojećem strateško razdoblju, planirano je ojačati institucionalni i normativni okvir na području javne nabave, poboljšati učinkovitost te stvoriti sveobuhvatni strateški pristup sprječavanja i smanjenja korupcijskih rizika u području javne nabave. Također, učinit će se i dodatni iskoraci i uvesti mjere za suzbijanje koruptivnog rizika u zdravstvu, posebno u pogledu podizanja svijesti kod građana o štetnosti darivanja liječnika. Primjerice, transparentnije će se iskazivati mogućnost sukoba interesa kod medicinskog osoblja koje istovremeno radi u javnom i u privatnom zdravstvu. S obzirom na prepoznate visoke postotke negativne percepcije građana u području korupcije, Strategija poseban naglasak stavlja na podizanje svijesti o štetnosti korupcije, djelovanju postojećih antikorupcijskih mehanizama, potrebu prijavljivanja korupcije i jačanje uloge građana u sinergijskim antikorupcijskim aktivnostima. Poštovane zastupnice i zastupnici, fenomen korupcije se može promatrati sa više aspekata zbog različitih pojavnih oblika korupcije, ona se može sagledavati kao problem kojim se bave samo pravosudna tijela. Korupcija obuhvaća znatno širi spektar neprihvatljivih ponašanja, od onih koje je zakonodavac propisao kao kaznena djela. Kada dođe do kaznenog postupka zbog korupcije, to znači da su sva preventivna nastojanja zakazala, međutim, postupanja tijela zaduženih za represiju u takvim situacijama mora biti snažna poruka da se korupcija ne isplati. Ciljevi i mjere predložene strategijom, vjerujemo, odgovaraju na ključne izazove borbe protiv korupcije. Jačanje normativnog i institucionalnoga okvira, provođenjem preventivnih mehanizama i podizanjem svijesti građana da koruptivne rizike treba prepoznati i prijaviti. Možemo napraviti iskorake u borbi protiv korupcije. Zato je potrebna uključenost cjelokupnog društva i predanost svih tijela i nulta stopa tolerancije na korupciju.

Prva je na redu kolegica Nikolić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Nedavno smo svjedočili korupcijskoj aferi u Kutini oko kupovine gradskih vijećnika od strane samoga gradonačelnika koji se nakon otkrivanja afere putem audiozapisa ispisao iz HDZ-a. Nad potpredsjednikom gradskog vijeća USKOK provodi izvide zbog zapošljavanja sina u Eko Moslavini u zamjenu za rukicu za proračun. Predsjednik gradskog vijeća također je upleten i razotkriven te daje ostavku na mjesto predsjednika gradskog vijeća ali i dalje ostaje na tom mjestu čak je i nagrađen sa novim mandatom u nadzornom odboru jedne gradske firme. Ali to nije sve i to nije kraj. Smjenjuje se direktorica Eko Moslavine koja je USKOK-u u srpnju prijavila kaznena djela trgovanja svih navedenih osoba i uz pomoć njene hrabrosti razotkriven je cijeli koruptivni lanac u Kutini. Postavljam pitanje koja je poruka ljudima koji prijave korupciju i suprotstavljaju se nezakonitim radnjama? Da li je to ta vaša borba protiv korupcije s kojom se toliko hvalite i što ćete [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] konkretno poduzeti po tom pitanju rješavanja [[Upadica: Hvala lijepa.]] korupcije u vašim redovima.

U konkretnom situaciji dakle nadležna tijela poduzimaju određene aktivnosti tako da ja u ovom slučaju ne bih ulazio u kvalifikaciju postupanja i ponašanja i niti čelnika jedinica lokalne samouprave, dakle tu postoji Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, postoji Državno odvjetništvo RH, postoje sudovi koji će postupiti ukoliko se utvrde da postoje određena kaznena djela. Dakle, to su neovisne i samostalne institucije kojima ministarstvo i Vlada daje punu podršku i u ovome kadrovskom i materijalnom smislu i tu se to svakako vidi prema proračunu koji iz godine u godinu raste Državnog odvjetništva i USKOK-a. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče i državni tajniče, korupcija u pravnom smislu je kazneno djelo zloupotrebe povjerenja i dužnosti koju se obnaša u upravi sudske vlasti, gospodarstvu i tako redom dalje. Korupcija nije ustroj, to je slabost pojedinca kada on na poziciji potpada pod utjecaj lobija ili pojedinaca koji žele progurati svoj vlastiti interes. Da je tih pojava bilo kroz povijest to nam je jasno i u svim sustavima i da su tih problema bili svjesni recimo i Dubrovčani što pokazuje i poruka s Kneževog dvora, obiliti privatorum, publica curate, ostavi privatno djeluj javno, dakle korupciju nećemo eliminirati to nitko i nigdje neće, ali se treba pokušati kontrolirati. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, dakle prije svega strategija kao jedan strateški načelni dokument ide u smjeru prvenstveno prevencije korupcije. Dakle, kada korupcija dođe pred sudove, pred pravosudna tijela to znači da je, da smo mi kao društvo zakazali, da je sustav prevencije zakazao. I iz tog razloga dakle ova strategija se prvenstveno bazira na prevenciji na nisu mjera i aktivnosti koje će se poduzimati kroz akcijske planove koji će prevenirati pojavu korupcije. Mislim da je to izrazito važno i da je zapravo naglasak na prevenciji jer mislim da zakonodavni okvir u dijelu korupcije je dobar i on će biti unaprijeđen i izmjenama Zakona o kaznenom postupku da se ti postupci dodatno ubrzaju. No, međutim smatramo da je prevencija područje u kojem možemo više djelovati, u kojima možemo napraviti veći iskorak i u tom smislu je ova strategija tako i koncipirana. Hvala lijepa. Poštovani ministre dokument počinje sa vizijom koja kaže, ostvarenje modernog demokratskog društva, vladavine prava i jakih institucija koje uživaju povjerenje građana kao temelja blagostanja cjelokupnog društva. Potpisujem svaku riječ.

Hvala lijepa uvažena zastupnice, dakle Vlada Andreja Plenkovića se svjesno opredijelila za borbu protiv korupcije. Dakle, nema tu nikakve nevidljive ruke koja upravlja sudovima, koja upravlja USKOK-om, državnim odvjetništvom i drugim tijelima. Vlada daje punu potporu radu tih tijela, dakle strategija odnosno korupcija svaka ima ime i prezime bez obzira dakle na stranačku pripadnost, pravosudna tijela rade neovisno i zapravo ono što sam prethodno rekao, dakle kazneni postupak će se dodatno ojačati i pravosudna tijela se dodatno će se ojačati da budu kapacitirana da se mogu nositi sa ovim izazovima. Svjesni smo i percepcije korupcije, ali i prisutnosti korupcije u našem društvu i zato donosimo ovaj strateški dokument.

Poštovani ministre, državni tajniče evo već smo rekli da Strategija za sprječavanje korupcije za ovo razdoblje '21.-'30. zapravo jedan načelni, općeniti dokument. Njime su pripisani zapravo ciljevi koje Vlada želi postići u borbi protiv korupcije, način na koji to žele napravit. Međutim njena provedba, njena implementacija propisuje se akcijskim planovima, sad ste zapravo u odgovoru na repliku to i spomenuli, dakle razdoblje '22., '24., '25., '27. i '28. '30.

Dakle, kao što ste i sami napomenuli dakle imamo 95 mjera, imamo 3 akcijska plana. Dakle, prvi akcijski plan se već počeo pripremati s obzirom da nam se 2022. godina bliži. Dakle, on će sadržavati niz mjera odnosno aktivnosti po svakoj od tih mjera koje uključuju, svakako izmjenu i niza zakona, prvenstveno i Zakona o sudovima i Zakona o Državnom odvjetništvu, Zakona o lobiranju, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dakle već u prvom Akcijskom planu imamo niz aktivnosti koje idu u smjeru jačanja institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, no, tu bi svakako napomenuo i jedan, istaknuo jedan podatak, a vezan je za prethodnu Strategiju i akcijske planove koji su proizašli iz te Strategije, dakle one su u velikom postotku izvršene, dakle sve aktivnosti koje su u tim akcijskim planovima su izvršene, odnosno velik postotak, tako da vjerujem da ćemo i u narednom razdoblju s narednim akcijskim planovima, aktivnosti ostvarivati visok postotak izvršavanja tih aktivnosti.

Sada ste napredovali, sad se može naći 7 puta, uključujući i javno savjetovanje. Recite mi, ove navedene mjere iz prethodne Strategije nisu polučile zadovoljavajući učinak. U nedavno objavljenoj online anketi, nažalost građani zdravstvo, dakle sektor iz kojeg ja dolazim, stavljaju na prvo mjesto. Ne smijemo generalizirati, naravno da nisu svi zaposlenici u zdravstvu korumpirani i koruptivni. Čime vi jamčite da će ovi sadašnji akcijski planovi i mjere dati svoj učinak u ovoj navedenoj Strategiji?

Dakle mi smo temeljem ankete koju je provelo Ministarstvo pravosuđa i uprave detektiralo zdravstvo kao jedno od područja gdje prijeti veliki korupcijski rizik i to smo naveli u ovoj Strategiji.

Ja sam sportaš, igram košarku, to je kao da ideš se boriti protiv nekog sportskog neprijatelja, sportskog neprijatelja, koji znaš da je opasan, ali ti kažeš, pa dobro, izgubit ćemo, ali ako nije više od 20 razlike, pa nije loše. Dakle, molim vas komentar, evo, srce mi tuče, baš sam užasnut. A drugo, ministre, neka hrvatska javnost vas čuje, baš želim vas čuti. Dakle, osobno vjerujem da ste pošten čovjek, stvarno vjerujem, evo i sad me zanima vaš stav. Hoće li ova Strategija zaustaviti korupciju u Hrvatskoj, recite hrvatskoj javnosti. Što se tiče gospodina, odnosno uvaženog zastupnika Kirina, vjerujem da je on mislio da i Strategija je trebala ići u smjeru da se prevenira i da se prevenira pojava korupcije, dakle korupcija je nešto što je jako teško iskorijeniti, međutim, ova dva dijela, preventivni i represivni dio moraju biti takvi da svakako utječu u znatnoj mjeri na smanjenje korupcije. Što se tiče ovoga drugoga dijela, da, svakako sa ovim strateškim dokumentom, ali ne samo sa njime, nego nizom aktivnosti i zakona i normi koje je Vlada ili Ministarstvo uprave i pravosuđa poduzima idu u tom smjeru da se smanji u najmanjoj mogućnoj mjeri pojava korupcije, da imamo ovaj preventivni dio, ali isto tako, da represivni bude takav da i on sa učinkovitošću, ali i sankcijama prevenira i [[Upadica: Hvala vam.]] smanji pojavu korupcije. Poštovani g. ministre. Kada se građane upita, gdje su najčešće primorani sudjelovati u korupciji, oni u pravilu, odnosno u procentu od 33,5% kažu da je to u zdravstvu. Recite nam konkretno, šta planirate poduzeti s obzirom da je evidentno da ta korupcija, ta vrsta korupcije postoji i naravno, baca sjenu na sve one savjesne i profesionalne zdravstvene radnike. Pa ono što smo istaknuli dakle, zdravstvo je područje u kojem postoji veliki koruptivni rizik, to smo detektirali u samoj anketi koje je Ministarstvo i provelo. Dakle predviđene su određene aktivnosti, pogotovo usmjerene prema samim građanima, prema potencijalnim pacijentima u smislu podizanja štetnosti o pojavi darivanja liječnika, a isto tako će se znatan dio aktivnosti usmjeriti i prema edukaciji samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno dakle da im se pojasni što je to sukob interesa kada oni istovremeno rade i u javnom i u privatnom zdravstvu. Dakle to su 2 područja u kojima ćemo se fokusirati kroz ovu Strategiju, odnosno kroz akcijske planove koje ćemo donositi temeljem Strategije. Poštovani ministre, dakle istraživanja pokazuju kako dodatne prihode od korupcijskih aktivnosti ubire jedna manja društvena skupina koja se nerazmjerno bogati, dakle ona iskorištava povlastice, svoj položaj, privatizira javne aspekte društvenih djelatnosti, dakle koja ima utjecaj na rad institucija. Dakle ona skupina koja bi se zapravo trebala boriti protiv takvih koruptivnih pojava u društvu, dok oni siromašniji slojevi stanovništva, naravno, zbog okolnosti u kojima žive, ali i zbog nedostatka utjecaja oni ne mogu sudjelovati u takvim radnjama. Smatrate li da je u Hrvatskoj upravo to glavni razlog zašto je borba protiv korupcije tako slabašna i spora? Dakle, iako je ovaj strateški dokument predlaže Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je u najvećoj mjeri i sudjelovalo u izradi ovoga dokumenta zajedno sa nizom drugih stručnjaka učinkovita borba protiv korupcije moguća je samo u suradnji sa svim dionicima ovoga društva. Prvenstveno i građanima i medijima i nizu drugih neovisnih institucija koje su oformljeni iz tog razloga dakle borbe protiv, protiv korupcije odnosno sprječavanja pojave korupcije. I vjerujem da sa sinergijom i rada svih tih tijela, ali isto tako samih građana da se može napraviti određeni iskorak i određena promjena u, i u percepciji same pojavnosti korupcije u našem društvu ali isto tako i u određenim aktivnostima. Hvala lijepo. Poštovani ministre svi znamo da je u tijeku zapravo postupak izrade izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Želim ovdje samo podsjetiti da je donošenje implementacija tog Zakona o sukobu interesa bilo iznimno važno mjerilo, ispunjavanje mjerila za ulazak Hrvatske u članstvo EU, također i na neki način implementacija osnivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Jako je važno jer se stvara dojam da se izmjenama zakona želi eutanazirat kako je ovdje danas rečeno Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i da mu se žele umanjiti ovlasti. Jako je važno da to ne bude tako nego da ono bude i jače opremljeno i da bude njegova značajnija uloga nego što je to do sada jer najznačajnije zapravo umanjenje ovlasti je bilo odlukom Ustavnog suda ja mislim iz 2012. godine kada je 5 ovlasti, 5 članaka je ukinuto na prijedlog SDP-a. Dakle, dobro ste istaknuli, dakle 2012. godine kada je Ustavni sud eutanazirao povjerenstvo, vjerujem da to i , da će se to naglašavati tijekom današnje rasprave, ali isto tako i kada bude rasprava o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, novi zakon koji je trenutačno u javnom savjetovanju predstavlja dodatni iskorak u prevenciji sukoba interesa. Tu je prije svega povjerenstvo ojačano nizom mehanizama. Tu je prije svega i sam zakon ide u smjeru sudske prakse i Ustavnog suda i Visokog upravnoga suda, ali isto tako i upravnih sudova koji su jasno detektirali što je povjerenstvo činilo u prethodnom razdoblju. Tako da ne bih detaljnije ulazio u analizu novog zakona odnosno prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ali da vratio bi se na ono vaše, dakle SDP je 2012. potaknuo Ustavni sud da dodatno [[Upadica: Hvala vam.]] uskrati određene nadležnosti i ovlasti povjerensta. Prije nekoliko dana sudac Visokog kaznenoga suda Ivan Turudić vratio je optužnicu protiv Ivice Todorića na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu. Poznato je da Turudić uglavnom sudi onako kako vladajućoj strukturi odgovara, a suđenje Todoriću jest igrokaz jer se Vlada i pravosuđe boje tog Todorića. Ima li možda Todorić nekakove materijale protiv moćnika u politici i u pravosuđu? Mi to ne znamo. Suca Turudića je pak policija naganjala zbog prebrze vožnje i to u autu vrijednom iznad milijuna kuna, a čovjek je cijeli život na plaći u pravosuđu. Gospodine ministre hoćete li zatražiti sigurnosnu provjeru za suca Turudića kako bi se utvrdila legalnost njegove imovine? To je inače uobičajen postupak primjerice u Bavarskoj, znači u potpunosti je legalen i u skladu s europskim normama jer kao što znamo ne postoji zakon koji dopušta korupciju. Dakle, trenutačno je u završnoj fazi pripreme izmjene Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu. Dakle, prijedlozi zakona prošli su javno savjetovanje i vjerujem da ste vidjeli da je u izmjenama tih dviju zakona su uvedene i sigurnosne provjere za pravosudne dužnosnike. Dakle, kroz izmjenu Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu uvode se periodične sigurnosne provjere za sve suce. Dakle, do sada su sigurnosne provjere prolazili samo suci USKOK odjela županijskih sudova i suci kada su se primali na prvi stupnja. Dakle, izmjenama Zakona o sudovima dakle sigurnosne provjere će provjeriti, prolaziti svi suci svakih 5 godina. Ukoliko izvješće Sigunosno obavještajne agencije utvrdi postojanje određenih rizika za neovisnost i samostalnost u obnašanju dužnosti suca ili nekog drugog pravosudnog dužnosnika tada se Državno sudbeno vijeće može pokrenuti stegovni postupak i može stegovno sankcionirati samog pravosudnog dužnosnika. Imamo povredu Poslovnika, zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam vas konkretno pitala hoćete li provesti sada sigurnosnu provjeru navedenog suca Turudića i imate već osnovane razloge za to koje sam također navela u pitanju. Vi ste pred cijelom hrvatskom javnosti izbjegli odgovoriti na to pitanje, ali evo ja vas opominjem da je to omalovažavanje zastupnika i da ste možda na taj način odgovorili da to nećete učiniti. Nije to omalovažavanje zastupnika, to je bio odgovor ministra na vaše pitanje i znadete i sami da je ovo bila povreda Poslovnika tako da vam dajem opomenu. Poštovani ministre iščitavajući ovu strategiju i 5 osnovnih posebnih ciljeva nije mi jasno kroz koju mjeru odnosno aktivnost će Vlada kroz ovu strategiju riješiti jednu od najvećih pljački koja se dogodila u RH od njezine samostalnosti, a počinilo je tada u potpisu SKH SDP. Naime, '90. godina kad se stvarala Hrvatska država Socijaldemokratska partija odnosno pravni slijednik Saveza komunista se uknjižavao na državnu imovinu redom po gradovima i općinama od Makarske, Omiša, Novog Marofa, Novske, brojnih gradova i općina. Na taj način oštetili državnu imovinu, državni proračun za neraspolaganje tom imovinom. Onemogućili dakle pravnim vlasnicima i korisnicima jedinicama lokalne, regionalne samouprave da taj prostor koriste, da taj prostor energetski obnove, a najviše oštetili dakle državnu [[Upadica: Hvala vam.]] imovinu za imovinske iznose. Izvolite odgovor. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, svakako se radi o jednom velikom problemu, ali evo kroz ovu strategiju i kroz mjere koje smo naveli u ovoj strategiji svakako se jedan dio odnosi na upravljanje državnom imovinom. Vjerujem da će se i u tom dijelu i naći određenih aktivnosti koje će se, kojim će se zapravo dodatno štiti državna, državna imovina.

Poštovani ministre, Strategijom sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030. godine jedan od prioriteta za jačanje antikorupcijskih mehanizama na lokalnoj, regionalnoj razini po pitanju upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu općina, gradova i županija, zatim jačanje fiskalne transparentnosti i transparentnosti trošenja sredstava na lokalnoj razini, donošenja kodeksa ponašanja za dužnosnike, službenike i članove predstavničkih tijela kao i veća uključenost građana u donošenje pravnih akata na regionalnoj i lokalnoj razini. Kako sam i sama članica savjeta za sprječavanje korupcije kao predstavnica hrvatske zajednice općina poznate su mi segmenti strategije i mjere za provođenje strategije koje i podržavam.

Dakle dobro ste detektirali da postoji velik dio mjera koji se odnosi na lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu. To je iz razloga što smo i u anketama Ministarstva pravosuđa i uprave ali i u nizu drugih dokumenata utvrdili da postoji veliki korupcijski rizik na području odnosno prostoru lokalne samouprave. I u tom dijelu smo se i fokusirali na niz aktivnosti, niz mjera koje ćemo poduzimati. Ne samo kroz strategiju ove mjere i akcijske planove već i kroz Nacionali plan otpornosti i oporavka. Istaknuo bi samo jednu mjera koja je proizašla iz izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi, a koju će slijediti sada i promjena u Zakonu o proračunu, to je uvođenje transparentnosti i otvorenosti u lokalne proračune. Za to je previđena i određena, određena financijska sredstva da se izradi potrebna platforma da jedinice lokalne samouprave mogu objavljivati sve podatke i da oni budu dostupni građanima. Kolegice Lukačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, jedan od 5 posebnih ciljeva u ovoj strategiji je podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, dužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti. U okviru tog cilja predviđeno je i podizanje svijesti civilnoga društva i jačanje civilnoga društva u cjelini. Mnoge udruge civilnog društva i danas jesu partneri Vladi RH i vašem ministarstvu. Možete li kratko reći kako ste planirali ojačati civilno društvo? Dakle, dobro ste detektirali da imamo jedan važan zakon koji je naveden ovdje u ovoj strategiji, to je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, on je također u završnoj fazi i kroz 10-tak dana i on bi trebao biti na sjednici Vlade. Tu smo dakako dodatno ojačali određene mehanizme koje smo već 2019. uveli među prvim državama u EU oko zaštite tzv. zviždača i u tom zakonu smo dodatno predvidjeli i ulogu organizacija civilnoga društva koja bi trebala zapravo, čija je uloga pomaganje i prijavitelja nepravilnosti i u vidu nekakve besplatne pravne pomoći da im se, da im se predoči procedura i da im se olakša prijava nepravilnosti, da im se pruži potpora u tom dijelu.

Kolega Petrov, izvolite. Poštovani ministre, danas stranka koja je osuđena za korupciju predlaže strategiju borbe protiv korupcije.

Zato je ovo danas što se događa u sabornici rapsodija nebitnoga. Obično mrtvo slovo na papiru. Jel mislite da griješim? Ako vam je stalo onda ćete učiniti da politički akteri koji su pljačkali, korumpirali Hrvatsku, a danas su ovdje s nama u sabornici prvi napuste politiku. Pođite od sebe. Jel vam stalo? Onda učinite da pravosuđe bude učinkovitije, a ne da se ljudi rješavaju za 3 mjeseca koji duguju za struju, a desetljećima se ne rješavaju pravi ključni sporovi koji su biti za rješavanje borbe protiv korupcije [[Upadica: Hvala vam.]] i klijentelizma i kriminala. Izvolite odgovor. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Ja sam od vas očekivao da ćete pozdraviti ove mjere koje se odnose na lokalnu samoupravu. Prvenstveno onaj dio koji se odnosi na transparentnije imenovanje u trgovačkim društvima i javnim ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Tu se radi dodatni iskorak i uvodi se transparentnost. Uzimajući u obzir da ste vi sankcionirani od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa zbog jednog takvog imenovanja u nadzorni odbor ili upravu jednog trgovačkog društva dok ste bili gradonačelnik Metkovića, vjerujem da ćete pozdraviti ovaj ovu aktivnost i ovu mjeru koja se poduzima i koja je navedena u strategiji. Povreda Poslovnika, kolega Petrov, izvolite. Riskirajući opomenu poštovani ministre, ja pozdravljam apsolutno svaku borbu protiv korupcije kod onih koji se stvarno bore protiv korupcije. To što vi ulažete enormne napore da biste bilo kako okaljali moje ime to je vaš legitiman način borbe protiv mene. Činjenica je da su vam sve te prijave pale u vodu i to isto javnost treba znati, a vaše nisu Vrhovni sud vas je osudio za povođenje, organiziranje korupcije. Povreda Poslovnika, kolega Katičić, izvolite.

Dobro, dobivate opomenu, dakle i kolega Petrov i kolega Katičić jer ovdje nema veze … [[Upadica: Ne razumije se.]] molim, nisam zakasnio, ne može se zakasniti kad je nešto ispravno. Dakle, jedan i drugi ste povrijedili poslovnik i otvorili ste u stvari raspravu, replicirali jedan drugome odnosno kolega Petrov replicirao ministru, a kolega Katičić kolegi Petrovu, pa dobivate opomene. Ja vas pozivam, kolega Grmoja vidim da ste se i vi javili da se držite onda povrede Poslovnika, a ne da i vi replicirate ali izvolite. Kolega Katičić je povrijedio Članak 238., dakle nije točno ovo što on iznosi, obmanjuje javnost. Da je Ivo Sanader krao novac stavljao ga samo u svoj džep tada odgovornosti ne bi bilo, ali vi ste tim novcem financirali svoje izborne uspjehe, svoje izborne kampanje i tu je odgovornost političke stranke.

Nemojte to raditi. Članak 238., kolega Grmoja povrijedio je Poslovnik ponovno optužujući nas sve ovdje zajedno kao i kolega Petrov zaboravljajući pritom da je stranka MOST imala jednu od najvećih afera, aferu Grizli, gdje su oni mogli preko svojih ministara dogovarati sastanke sa …/nerazumljivo/… organizirati emisije na televiziji gdje su vas trebali prokazati kao neke pojedince protiv kojih treba voditi postupke itd., i danas kažu da to nije ništa. Iako je Grmoja rekao da će to istražiti [[Upadica: Hvala vam lijepa kolega Boriću.]] nikada to nije istražio. Kolega Petrov, pretvara se sad ovo u raspravu, koristi se povreda Poslovnika, radite ono što vas molim da ne činite. Izvolite. Povrijeđen je Članak 238., gospodin Borić zaboravlja kazetofone koje je nosio, snimke koje je snimao i sve to radio u službi upravo onoga koji je osuđen. Dobio je financiranje svoje kampanje da danas sjedi tu. I on je jedan od političkih aktera koji bi u trenutku da ima malo obraza zahvalio se nakon presude Vrhovnog suda i rekao ljudi oprostite mi, kriv sam, više neću, izlazim iz politike, ovakav sam nečastan i nedostojan. Kolega Petrov dobivate drugu opomenu jer ovo je bila čista replika. Sada se javlja i kolega Borić. Kolega Petrov, očito da su jako nervozni danas pa pokušavaju laži govoriti o vremenima koji uopće ne odgovaraju onome o čemu vi govorite. Vi miješate odnose u stranci HDZ, vrijeme 2009., 2010., poima nemate o čemu govorite što vas ne ekskulpira od toga da ste vi jedan od saborskih zastupnika ili dužnosnika koji se najbrže skućio kao političar pored kolege Sinčića u mandatu kad je to mogao koristeći državne potpore i koristeći sve mogućnosti za koje su odgovarali ljudi [[Upadica: Hvala vam.]] ne vi nego oni kojima ste davali papire. Hvala kolega Borić i ovo je opomena, isto tako je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Izvolite. Uvaženi predsjedniče i uvaženi ministre, državni tajniče ova moja replika zasigurno neće odjeknuti kao što su ove rasprave prije moje bile i kolega Habijan je dobro rekao kuda bi ova rasprava mogla krenuti i tako se i pokazuje. No, pokušat ću evo dvije stvari detektirati kao najbitnije možda u ovoj cijeloj strategiji i kasnije u akcijskim planovima. Prvo je jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, naravno misleći pri tome i na općine, gradove i županije. I ono što je po meni bitno, uključenost cijelog društva, bez toga nema borbe protiv korupcije. Mi uglavnom vodimo raspravu na ovaj način, građani stiču tu lošu percepciju i uglavnom je fokus na političarima no percepcija odnosno korupcija se dešava u svim slojevima društva i vrlo je upravo bitna ta uključenost cijelog društva u borbu protiv korupcije. Dakle, osim otvorenosti i transparentnosti koja je istaknuta u ovoj strategiji i na kojoj aktivno radimo, ono što ste spomenuli dakle jača uključenost građana u donošenje odluka odnosno informiranje određenim aktivnostima će se realizirati kroz sustav e-savjetovanja koji se planira kroz određene aktivnosti spustiti na lokalnu razinu. To je jako bitna i važna stvar da građani budu upoznati sa aktivnostima koje poduzima jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave da prati određene aktivnosti, prati određene akte koji se donose.

Kolege Grmoja i Petrov jel sve u redu? Dobro, malo, malo vas samo molim, glasni ste bili, a kolega, odnosno ministar govori. Idemo dalje, sada je replika kolegice Orešković, izvolite. Predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Opljačkana država posljedica je dugogodišnje vladavine HDZ-a, a ova Strategija nije dokument kojim se to stanje na bilo koji način mijenja. Ministre, sami ste rekli da je prethodna Strategija ispunila većinu svojih mjera, a vidimo da rezultate nije dala. Ova Strategija je čisto prepisivanje onoga što smo imali do sada. Tu prevenciju je trebalo raditi Povjerenstvo. A upravo vašim političkim inženjeringom to Povjerenstvo je sada ne samo oslabljeno, nego eutanazirano i postalo je potpuno nepotrebno antikorupcijsko tijelo i ne znam kako imate srama s te govornice obrušiti se na Božu Petrova i njegov sukob interesa. Donijela sam ja tu odluku, to je bila odluka o povredi načela, ista onakva kakva se odnosila i na vašeg stranačkog šefa Andreja Plenkovića i to je razlog zašto ste

Kolegica Orešković je vrijeđala uvažene zastupnike HDZ-a, a pri tome je zaboravila da prvo ime koje je jedan osuđeni kriminalac izgovorio kad je izašao iz zatvora, upravo bilo njeno ime i prezime, da ga je molila i kumila da joj da posao da bi radila za njega. Kolega Ivanović, svjesni ste da ste povrijedili Poslovnik, dobivate opomenu. Zanimljivo je da kolegica ovdje priča o tome kako je novim Prijedlogom Zakona o sprječavanju sukoba interesa onemogućeno rad Povjerenstva. Međutim, zanimljivo je ovdje, ako pogledate recimo, zaključak koji je podnijela kolegica, prijedlog kojim obvezuje Vladu da pripremi prijedlog Strategije, ona sama govori o nekim ovlastima koje bi trebalo Povjerenstvo dobiti. Upravo te ovlasti ovim zakonskim prijedlogom su sada predviđene, uključujući i širi krug adresata. To vi tražite, a sad govorite da to ne valja. Pa dajte se dogovorite što je onda, valja ili ne valja?

U redu je da moramo poštovati odluke suda, ali povrijedili ste vi Poslovnik pa dobivate opomenu. Idemo sada odgovor na repliku, ministre, izvolite. Hvala lijepa uvažena zastupnice na vašoj replici i zahvaljujem evo na, vašem angažmanu na javnom savjetovanju prilikom izrade ove Strategije. Ne bih htio da se rasprava o Strategiji odnosi isključivo na Zakon o sprječavanju sukoba interesa, no budući da ste vi obnašali dužnost predsjednice samoga Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, onda ću se, onda ću reagirati i nadovezat ću se na izlaganje g. Habijana. Dakle i kao pravnica, kao bivša predsjednica Povjerenstva, dakle morate biti svjesni činjenice da su postojale određene sudske odluke, dakle i odluka Ustavnog suda i presuda Visokog upravnog suda i odluke, niz odluka upravnih sudova koje su zapravo utvrdile da je Povjerenstvo pogrešno primjenjivalo Zakona o sprječavanju sukoba interesa i sukladno toj praksi dakle, Ministarstvo u jednoj široj radnoj skupini je, vjerujem izgradilo jedan kvalitetan zakon [[Upadica: Hvala vam.]] i omogućilo dodatne mehanizme i [[Upadica: Hvala ministre.]] alate Povjerenstvu. Evo čuli smo od jedne naše kolegice, g. Orešković njezino viđenje što se događa u RH kad govorimo o korupciji, a danas evo, jedan naslov u dnevnoj tiskovini, bez natječaja Puljak odabrao tvrtku za posao od 15 milijuna kuna. Znači, imamo situacije, ja ne znam je li ovo točno ili nije, vjerojatno su novinari provjeravali, ali silne optužbe. Mi znamo da čelnici lokalne samouprave najvećih gradova mogu raspolagati sukladno zakonu do iznos od nekih milijun kuna. Ovo vjerojatno nije bilo na Vijeću i ne znam di je bilo. Vi govorite o Strategiji, znači 2020.-2030. borbe protiv korupcije.

Recite nam, što nas čeka s obzirom na ove brojne optužbe koje dolaze prema nama u budućnosti [[Upadica: Hvala vam.]] u ovoj borbi protiv korupcije kad [[Upadica: Hvala lijepa.]] govorimo o lokalnoj samoupravi. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Borić. Dakle, veći dio dosadašnje rasprave se odnosio na lokalnu samoupravu i tu je stvarno detektirano područje visokokorupcijskog rizika i zato je niz aktivnosti i mjera se odnosi upravo na lokalnu samoupravu. Prvenstveno ono što ćemo vjerojatno, što smo čuli do sada i u postupanju niza gradskih uprava i g. Puljka i g. Tomaševića gdje imamo jedan sustav netransparentnog imenovanja članova nadzornih odbora ili uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i upravo je to područje koje smo i prepoznali i koje ćemo kroz niz aktivnosti i mjera pokušati učiniti još više transparentnijim, omogućiti zapravo i građanima na lokalnoj samoupravi da kroz javno savjetovanje mogu utjecati na akte koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Iznijeli ste i pojasnili u svom uvodnom izlaganju načela odnosno osnovne ciljeve koji su predviđeni u ovoj Strategiji i da će oni biti pojašnjeni kroz akcijske planove u 3 trogodišnja razdoblja kroz različite mjere. Osobno bih htjela posebno naglasiti, a vi ste i u replici kolegice Lukačić potvrdili da je jedan od prioritetnih sada zadataka donošenje Zakona o zaštiti zviždača, kao i niz mjera. Mislim da je to izuzetno dobro jer kao što znamo dosada baš i nisu po neki puta dobro prošli zviždači, a to je i demotiviralo građane da o tome, o nepravilnostima i korupciji progovore. Zakon o lobiranju zaista je važan, pa možete nešto reći kada će biti. Dakle, kako sam i u uvodnom govoru istaknuo, dakle lobiranje je također jedno područje koje predstavlja određeni korupcijski rizik i zapravo je samo dio jednog i Zakon o lobiranju je dio antikorupcijskog paketa normativnih akata koje vlada priprema u narednome razdoblju, dakle radna skupina o Zakonu o lobiranju radi na, na pripremi zakonodavnog okvira. Vjerujem da će ubrzo i taj zakon doći na javno savjetovanje, no ne samo Zakon o lobiranju nego i Zakon o prijavitelju odnosno zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. Zakon o zviždačima gdje smo mi 2019. među prvim državama EU donijeli propis, u međuvremenu su se i direktive i europsko zakonodavstvo promijenilo, pa ga dodatno još usuglašavamo i jačamo mehanizme toga zakona. Tako da taj jedan antikorupcijski paket pokazuje snažnu volju ove vlade za borbu protiv korupcije, a ova strategija zapravo ide samo u tom smjeru i pruža podršku dakle nizu novih normativnih aktivnosti. Evo vi ste već jedno par puta spomenuli u svom izlaganju jedan dosta bitan dio strategije koji se spominje u ovoj strategiji, naravno radi se o jednom dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH.

Stoga vas molim, kako ocijeniti činjenicu da nas OECD u svom pregledu za 2021. ocijenio značajnim napretkom u ovom dijelu, posebno u dijelu korporativnog upravljanja jer se time naravno što je vrlo jasno smanjuje i korupcijski domet? Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, osnova za donošenje ove strategije je bio niz dokumenata koji se odnosio na RH, pa izvješće o vladavini prava, pa izvješće GRECO-a, pa među ostalim i izvješće OECD-a koji se odnosi na taj sustav korporativnog upravljanja.

No osim toga važan dio odnosi se na prevencije i edukacije, tako da će ova strategija sa ovim mjerama koje su u njoj predviđene predvidjeti i određenu edukaciju i u tom smislu osoba koje su dio upravljačkih tijela trgovačkih društava u vlasništvu i ne samo RH već i JLS-ova. Dakle, jedan od primjera transformacije iz grada slučaja u grad primjer je Varaždin. Dakle, tamo je danas participativan proračun, tamo je danas u pripremi etički kodeks i tako redom. Izbori su presudili korupciji i Čehoku s optužnicama iz 2011.g., ali taj isti još i danas oblači opozicijom.

Dakle, strategija je načelan dokument koji predviđa niz mjera i određenih aktivnosti koje će se realizirat kroz akcijske planove. Svakako da ponovno apostrofiram lokalnu samoupravu kao područje gdje je utvrđen visok korupcijski rizik i gdje će ova strategija svakako kroz akcijske planove predvidjeti određene aktivnosti. Vjerujem i da će kroz današnju raspravu se iskristalizirati i da ćemo vidjeti nekakve možda još prijedloge koji su konstruktivni i koji idu u tom smjeru jačanja transparentnosti i efikasnijeg i učinkovitijeg upravljanja u lokalnoj samoupravi.

U uvodnoj riječi govorili ste i o mjerama i akcijama i aktivnostima koje će se događati u okviru stečajeva. Naime, poznato je da su stečajni postupci bili jako dugački, da je tu jedan dio nepovjerenja u pravosuđe, u funkcioniranje inače sustava i inače poduzetnici koji bi trebali imati čim prije što čišću situaciju, a i cijelo društvo.

Dakle, stečajevi i stečajni postupci kao takvi dodatno su odnosno posebno su apostrofirani u ovoj strategiji. Jučer je na javno savjetovanje stavljen niz odnosno paket zakona iz područja trgovačkog prava, među njima to je i Stečajni zakon koji ide u tom smjeru većeg nadzora i kontrole nad stečajnim upraviteljima na njihovim imenovanjem, nad njihovom edukacijom, a isto tako i sa dodatnim ubrzanjem samog stečajnog postupka i pogotovo zaštite radnika u tim stečajnim postupcima. Tako da vjerujem da ćemo kroz taj paket izmjena propisa koji se odnose na područje stečaja stvoriti jedan kvalitetan zakonodavni okvir gdje ćemo izbjeći određene negativne posljedice koje proizlaze iz stečajnih postupaka, a koje proizašle su možda iz lošeg upravljanja samim stečajem ili postupanjem samih sudova. Hvala. Poštovani ministre, pažljivo sam slušala vaše uvodno izlaganje i ima jedan dio izlaganja gdje sam se osjećala kao u onom filmu iz 1993. g. Beskrajni dan ili Beskonačni dan. Dakle, kad ponavljamo jedno te isto, o čemu je riječ? Riječ je o zakonu o lobiranju. Dakle vi ste u jednom dijelu govorili o tome da moramo regulirati lobiranje i moramo ga regulirati. Ja sam imala prilike vidjeti osobno 2 zakona koja su onda nestala negdje, što u bespućima hodnika Vlade, što u bespućima ovih naših saborskih hodnika i nikad nisu došli ni do rasprave u ovom parlamentu odnosno na po' puta su stali.

Drago mi je da se slažemo o važnosti zakonodavnog uređenja instituta lobiranja zbog te prijetnje, odnosno postojanja potencijalno koruptivnog rizika u tom području. Dakle zakon o lobiranju je kao takav i naveden u ovoj Strategiji i u mjerama koje će se provoditi temeljem ove Strategije. Isto tako, važan je dio i Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, gdje je kao jedna antikorupcijska mjera odnosno mjera za borbu protiv korupcije koju se Vlada obvezala je i zakon o lobiranju. Tijekom sljedeće godine, odnosno radna skupina je, trenutačno radi na pripremi toga zakona tako da vjerujem da ćemo početkom sljedeće godine imati prvi prijedlog zakona o lobiranju. Kolegice Juričev-Martinčev, izvolite. Danas kad govorimo o tome što se sve namjerava činiti kako bi se spriječila korupcija u narednom periodu, treba isto tako podsjetiti što je ova, odnosno prethodna Vlada napravila po tom pitanju. Znači, imao novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 2019., zatim Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe, referenduma, Zakon o javnoj nabavi kojim želimo ojačati nadzor i pravnu zaštitu, profesionalizaciju i transparentnost, međutim, bez obzira na to danas svjedočimo novom naslovu, novoj akciji stranke Centar po kojoj gradonačelnik, kaže Puljak, odobrio tvrtki posao od 15 milijuna kuna bez natječaja. Što je nama činiti da takve stvari spriječimo?

Svakako su mediji ti koji imaju značajnu ulogu u sprječavanju odnosno prevenciji same korupcije, što zapravo i pokazuje i naslovnica evo, jednog dnevnoga lista koja je zapravo detektirala određeno problematično postupanje gradonačelnika Splita.

Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Međutim, što ja doživljavam kao jedan od problema? Kad nekog novog načelnika neke male općine izaberemo, on ne mora biti ni pravnik prije toga ni odvjetnik, a kad dođe u situaciju da je načelnik, mora regulirati svoj status u odnosu na Zakon o sukobu interesa i tad on pita pravnike, odvjetnike u svojem okruženju kako da to napravi, međutim, oni mu ne znaju dati odgovor, a ne znaju dati odgovor zato što je upravo Povjerenstvo u prošlom sazivu uvelo takvu praksu da jedino i samo ono zna što je sukob interesa, a što nije i to na način da se zasjedaju i većinom glasova izglasaju šta je, a šta nije sukob interesa. Ta praksa se nastavlja, onda to padne na sudovima, itd. Ja sam siguran da će upravo kolegica Orešković biti danas vrlo glasna tijekom rasprave pa sam siguran da će onda glasno progovoriti i o slučaju Puljak iz grada Splita.

Ministre, najavili ste donošenje etičkih kodeksa, to je nešto što Vijeće EU stalno sugerira, stoga treba to pozdraviti. E, sada oko borbe protiv strukturne korupcije. Imam nekako dojam da neki misle da će se to uspjeti tako što će reći maknite ovog čovjeka, maknite ovu stranku, doći ćemo mi, mi ćemo biti pošteni. Povijesno iskustvo pokazuje da to nije tako. Za pobjedu nad strukturnom korupcijom treba manje državno dirigirane ekonomije i više tržišta. Da, regulirano tržište, socijalno tržišno gospodarstvo, ali ipak tržište. Dakle, manje ljudi, manje firmi koje ovise o proračunu države, županije, grada, a više o uspjehu na tržištu. To je način na koji se strukturno može pobijediti korupcija. Naravno da je to upravo kao što ste vi rekli ne samo pitanje jednog ministarstva ili jednog dokumenta nego širi pristup i naravno politička volja cijeloga društva. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, evo složit ću se sa vašom konstatacijom da je zapravo jako bitna ta prevencija, jako bitan i etički kodeks koji smo predvidjeli ne samo na lokalnoj razini i za lokalne dužnosnike već i onaj koji smo predvidjeli i koji ćemo donijeti i za državne dužnosnike, a vjerujem i koji ćete vi donijet u Hrvatskom saboru za saborske zastupnice, zastupnike. Tako da je to važan isto tako mehanizam koji može utjecati, koji će i zasigurno utjecati na prevenciju i sprječavanje pojava određene korupcije. Hvala. Poštovani ministre kada neko državno, upravno tijelo uporno krši zakon i pričinjava štetu hrvatskim građanima onda to tijelo se s pravom pribija na stup srama, a često puta i njegovi čelnici završavaju u nekakvim sudskim epilogama s kaznenim postupcima. No, kada jedno drugo državno tijelo također krši zakon i čini štetu jednom drugom dijelu hrvatskih građana onda ga oporba pokušava podignuti na pijedestal zaštitnika demokracije, moralnosti, etičnosti, transparentnosti u politici. To se događa s Povjerenstvom za sukob interesa. I kada hrvatski sudovi utvrde da je to tijelo i njegov čelnik uporno kršio zakon oni i dalje optužuju one koji se zalažu za zakonitost za poštivanje neovisnosti sudbene vlasti i njihovih odluka, oni nas prokazivaju da mi želimo u stvari protuzakonito okljaštriti ovlasti tog tijela [[Upadica: Hvala vam.]] kako ćemo na ovaj način spriječiti [[Upadica: Hvala.]] da se takve stvari i postupanja prekinu. Pa svakako zakonodavni okvir u kojem postupaju nadležna tijela je prvi korak zapravo da ta nadležna tijela stvaraju povjerenje samih građana u rad tih tijela. Vjerujem da će i novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji će ubrzo doći ovdje pred vas pokazati zapravo da smo mi kao zakonodavac odnosno kao predlagač, a vi kao Hrvatski sabor detektirali određene probleme u dosadašnjem postupanju samoga povjerenstva, što je zapravo utvrdilo, što su utvrdila i određena sudska tijela gdje se zapravo svojatalo određena ovlast povjerenstva koja ne proizlazi iz samoga zakona. Vjerujem da je ovaj put koji sam spomenuo malo prije, da povjerenstvo prevenira sukob interesa da je to ispravan put, da, također da kroz Zakon o sprječavanju sukoba interesa on ima i dovoljne mehanizme, a u Članku 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa postoji više nego dovoljnih mehanizama samom povjerenstvu da spriječi sukob interesa i da postupi ukoliko utvrdi da postoji sukob interesa. Poštovani ministre, evo stali ste ovdje pred nas i govorite nam o prijedlogu Strategije sprečavanja korupcije za razdoblje 2021.- 2030. godina i siguran sam da ste aktivno sudjelovali na izradi te strategije i da ste znali da će tim dokumentom biti obuhvaćen i cilj jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti. U skladu s tim ciljem molio bih vas objašnjenje što mislite poduzeti i kako to mislite provoditi u segmentu transparentnosti imenovanja koja se obavljaju od strane ministara, Vlade pa i samog sabora, a sa ciljem da zaista budu imenovani kandidati koji imaju najbolje formalne kvalifikacije te sa ciljem da se poštuju prednosti koje su navedene u zakonima, a ne da im je najviša prednost podrška HDZ-a. Izvolite odgovor. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, kvalitetnije uređenje imenovanja predstavnika ne samo jedinica lokalne samouprave nego i Vlade i drugih državnih tijela je navedeno u ovoj strategiji i njemu će svakako biti posvećena, posvećena je već sada mjera u ovoj strategiji ali će biti posvećene i određene aktivnosti u akcijskim planovima koji će se donositi kroz naredno razdoblje.

Poštovani ministre svjesni smo svi visokog postotka negativne percepcije građana što se tiče korupcije. Međutim, ono što zabrinjava je to vrlo niska razina svijesti o štetnosti korupcije kod građana bar na lokalnom nivou. Tako možemo vidjeti da se za bivšeg SDP-ovog gradonačelnica Čakovca koji je uhvaćen u koruptivnim radnjama skupljaju grupe potpore. U mojoj Makarskoj bivša SDP-ova vlast koja je izvukla 4 miliona iz gradskoga proračuna pomoću SDP-ovih odvjetnika, nađu se opravdanja, nešt ti oni su pošteni, sadašnja SDP-ova vlast u Makarskoj, dva poslovna prostora gradska bez javnog natječaja daje privatnoj kompaniji koja izvlači milijunske dobiti. I dalje se pravda oni su pošteni, vi niste.

Poštovani kolega povrijedio je Članak 238., omalovažava naš zdravi razum, iznosi potpune neistine. Kao prva moram reći da osuđujem svaki oblik korupcije, bio HDZ, SDP itd., ali ne možete tu iznositi stvari koje ne stoje. Da istina, koliko znam grupe za potpis nisu skupljane za gradonačelnika nego za župana. Da, pa počinio je kolega Brkan jednu grešku, lapsus, neću vam onda dati opomenu jer ste imali pravo. Ja kad sam govorio o nečasnim radnjama bivšega gradonačelnika Čakovca koji je uhvaćen u koruptivnim dijelima, ja sam to govorio na osnovu onoga svega što je poznato javnosti otprije, možda sam se nekom crticom krivo izjasnio, ali svakako ja mislim da je poanta bitna da i SDP-ovci mogu biti korumpirani. Da, gradonačelnik nije zbog koruptivnih radnji nego zbog lažnog optuživanja da je bio ovaj predmet nečijih prijetnji i tako, ali dobro nebitno sada. Ja ću ipak dati opomenu kolegi Brkanu, mislim da on nije trebao na ovaj način još jednom se javiti, pa idemo sada na odgovor kolege, ministra Malenice. Uvaženi zastupniče, dakle ja mislim da smo svi svjesni štetnosti korupcije, ali isto tako i prisutnosti korupcije u hrvatskom društvu. I mislim da svjesni trebamo biti toga da samo kroz kvalitetan zakonodavni okvir, ali isto tako podizanje svijesti o štetnosti korupcije kod samih građana možemo doprinjeti smanjenju pojavnosti korupcije u hrvatskom društvu.

Poštovani ministre, evo pozdravljam donošenje Strategije o sprječavanju korupcije jer je to nužno da bi moglo funkcionirati društvo odnosno pravna država. Ova strategija je sveobuhvatna i inkluzivna jer su u nju uključeni svi sudionici u izradi, znači od Ministarstva pravosuđa do raznih udruga. Prioritet ove vlade je nulta tolerancija na korupciju i na sve oblike neprihvatljivog ponašanja i to je razvidno u više navrata i premijer vlade rekao g. Andrej Plenković i vi ministre u svojim izjavama, edukacija i prevencija su primarni oblici sprječavanja korupcije, ali isto tako ne smiju bježati i od represije, kad se iscrpi edukacija i prevencija onda, onda mora stupiti i represija [[Upadica: Hvala vam lijepa]] Ja vas pitam [[Upadica: Hvala vam]] što će sud napraviti da se smanje trajanje [[Upadica: Kolega Šimičević, hvala vam lijepo]] sudskih procesa? Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, svjesni smo izazova dugotrajnosti sudskih postupaka, velikog broja neriješenih predmeta, dakle to su dvije stvari koje svakako ne ulijevaju povjerenje građana u pravosuđe, ali kroz akcijski plan koje Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzima, ali isto tako kroz pripremu izmjene zakonodavnog okvira, prvenstveno Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku, idemo u smjeru da se ubrza, ubrzaju sudski postupci. Akcijski planovi idu odnosno idu za tim da se pojedini sudovi, predsjednici sudova ili suci angažiraju da pojačaju učinkovitost rada na pojedinim predmetima i da se smanji broj zaostalih predmeta, dakle trenutačno ih ima preko 400.000 neriješenih predmeta i vjerujem da će i ovi akcijski planovi koje mi trenutačno poduzimamo pokazati određene rezultate već krajem ove godine. Ministre hvala, gotovi ste s replikama, možete se vratiti na svoje mjesto. Pozivam sada izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Povreda Poslovnika? Izvolite kolega Miletić da čujem to šta je sad. Poštovani predsjedniče HS g. Jandroković, čl. 180., dakle molim vas da s obzirom da je mijenjan dnevni red i da predstavnik matičnog odbora ne može doći i iznijeti mišljenje, dakle navedenog odbora antikorupcijskog, pa vas molim ako možemo napravit jednu pauzicu da popijemo kavu do 11 i 45 i da onda može predsjednik antikorupcijskog odbora doći ovdje i pročitati mišljenje. Kolega Grmoja je došao ovdje i pitao me je da li može stanka, naravno da ne može jer je još od petka poznato da će danas prva točka dnevnog reda biti upravo ova o kojoj sada raspravljamo i on je mogao promijeniti termin nadležnog odbora odnosno nacionalnog vijeća jer je imao dovoljno vremena. Još od sredine prošlog tjedna zna se, tada sam najavio da ćemo o ovoj točci raspravljati u ovome tjednu i morao je voditi računa o tome kada će biti ova rasprava, to znade od petka i da je o tome vodio brigu mogao je kasnije sazvati, ranije ujutro, jučer, sutra, bilo kada, ali ne baš u vrijeme kad je ova rasprava. Tako da ne mogu ja podrediti raspravu na plenarnoj sjednici radu jednog odbora odnosno vijeća. Tako da razumijem što želite reći, ali tu nema povrede Poslovnika. Budući da se ne javlja nitko od izvjestitelja odbora idemo sada onda na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, poštovani kolega Petrov i nakon njega kolega Miletić, izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, vlada vođena strankom koja je osuđena za korupciju predlaže Strategiju borbe protiv korupcije, stranka koja ima sudski certifikat za korupciju, stranka u čije je vrijeme zadnjih 5.g. odselilo četvrt milijuna ljudi iz Hrvatske. Zašto ovoliko oštro? Zato što vidim da danas u raspravi ne pokazujete niti mrvu žaljenja, niti mrvu razuma, razumijevanja i kajanja za ono što ste napravili, zato ovako oštro inače bi bili konstruktivniji, ne u ovoj raspravi u prvih sat vremena ja vidim opravdanja, ja vidim čak aboliranje razumijevanje korupcije. Slabost pojedinaca kao što je korupcija koja šteti društvu se treba kazniti jer ako se ne kazni onda postaje pravilo i društvo pati. Nema razumijevanja za korupciju. Nema razumijevanja za takvu slabost. Takvi ljudi ne mogu voditi politiku. Što vi radite? Vi idete toliko daleko da optužujete SKH, pa jel vama jasno koliko to jadno zvuči, koliko to smiješno zvuči. I kada govorite da vi nećete prihvatiti kolektivnu odgovornost, pa ljudi moji vi ste kolektivno odgovorni, vas je Vrhovni sud ljudi proglasio odgovornima po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba, napismeno. I zato završite s tom pričom.

Umjesto jačanja institucija za borbu protiv korupcije Vlada nastavlja kresati i ono malo ovlasti preostalim institucijama pa to vidimo i da je napravila sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. A što se tiče same ove strategije, ljudi to su vam čisti sporedni tehnički detalji čime se odvraća pozornost od katastrofalnog stanja u institucijama. Nekad je prije sama predsjednica države treba položiti račun za putne naloge, danas je, danas su putni nalozi veleposlanikove supruge državna tajna. Danas predsjednik Vlade kada treba tumačiti mišljenje Europske komisije koja govori da smo na dnu, da smo šampioni korupcije u EU, znate kako on govori, Europska komisija nije prepoznala naše učinjene pozitivne pomake. Što Europska komisija kad vam odgovara je dobra, kad ne odgovara i ne gleda kroz vaše ružičaste naočale nije dobra. Molim vas recite mi koji su pozitivni pomaci? Dok ova Vlada nije sjela mi nismo bili najgori u Europi. Danas smo najgori u Europi, danas smo šampioni korupcije u Europi. Pola Vlade vam je otišlo i to danas nitko još ne spominje, pola Vlade vam je otišlo u prošlom sazivu zbog sumnje na korupciju. Ljudi, o kojim pozitivnim pomacima govorite? O kojim pozitivnim pomacima govori Andrej Plenković? I toga trebamo biti svjesni. Trebamo biti realni, trebamo biti racionalni. Neće vam se korupcija iskorijeniti na način da ćete je abolirati. Neće nekakva edukacija odvratiti suce ili bilo koje druge javne dužnosnike od primanja mita nego će to napraviti oštre zakonske kazne. Gdje su? Neće vam edukacija zaustaviti niti državne odvjetnike, niti druge javne dužnosnike od skrivanja milijuna po gepecima i podrumima, nego strah od Remetinca. Kada gledate praksu drugih država onda možete vidjeti da je Slovačka promijenila priču. Znate kako? Osnovala je neovisno tijelo. Deseci sudaca, policajaca i javni dužnosnika nakon promjene vlasti zbog korupcije završilo u zatvorima. A kako ste krenuli i kako opravdavate korupciju bojim se da će i to dogoditi nakon promjene ove vlasti jer tada će biti potrebno vidjeti tko je skrivao korupciju, tko je zataškavao korupciju. Ljudi nemojte ići u tom smjeru. Nije potrebno. Hrvatska ne zaslužuje takav smjer. Ono što je najgore je kako ova Vlada vidi Hrvatsku po pitanju borbe protiv korupcije za 10 godina. I to piše u ovoj strategiji. Znate gdje nas vidi? Po njihovim ciljanim vrijednostima borbe protiv korupcije Hrvatska bi 2030. trebala zauzeti mjesto na ljestvici korupcije koju sada zauzima Bugarska. Znači Hrvatska bi po ovome za 10 godina trebala i za 10 godina trebala biti ispod prosjeka EU. I zato ćemo vam odbiti ovo mrtvo slovo na papiru. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice, kolege, moram priznati da me ova rasprava malo podsjeća na onu situaciju u, biblijsku, u prvom vrtu u Edenu, ako uzmemo da je HDZ oprostite mi na ovim slikama Eva, a SDP Adam i sad ja između, a zmija je zlo jel ko i kod nas to znamo da je to jedna slika je li, ne, i sad ja slušam ovi prebacuju ovima, ovi ovima, ovi ovima, nitko nije kriv je li, to je nevjerojatno ta slika.

Ja bi volio da, znate kako i mi u MOST-u pričali smo o tome neki ste nešto govorili, tko negdje pogriješi evo dakle ispričaš se, pokaješ se i kažeš da oprostite pogriješili smo, pogriješio je taj netko. Ja npr. nisam, ali taj netko je pogriješio. Zar nije to preduvjet da možeš ići naprijed ako priznaš pogrešku. Što to prebacivanje loptica, to mi je baš evo ne sviđa mi se to nikako dakle kao čovjeku je li ne, nitko nije kriv je li ne. Ja stvarno vjerujem u to, govorio sam danas ujutro u stanci, država nije koruptivna, nije. Zakon po sebi u fundamentu ne može bit koruptivan i ja , ja vjerujem kao Marin Miletić stranka kao stranka ne može bit koruptivna, stranka kao stranka, ali ljudi koji čine stranku mogu bit koruptivni, tako i bilo koji dakle ne znam u SDP-u, Mostu, HDZ-u, u DP-u, ne znam, Možemo!, dakle ljudi koji nešto čine mogu biti pošteni, kvalitetni i dobri, a mogu bit koruptivni. Ljudi su ti koji nešto čine i zato bi volio da jasnije svi skupa nekako komuniciramo i da kažemo ako nešto ne valja ne valja, ako je netko negdje pogriješio pogriješio, ako sam ja negdje pao pao, ispričaš se, pospeš se pepelom i evo tu sam narode ako me hoćeš dalje idemo naprijed, ako ne bavi se s nečim drugim. Dakle govorio sam u stanci da mi je uistinu argumentum ad absurdum s jedne strane da slušamo evo kako Strategiju borbe protiv korupcije predlažu oni koji imaju iskustva s korupcijom jer imaju kao pojedinci je li ne unutar jedne organizacije. No s druge strane iskustveno kad nešto prođeš znaš gdje više ne smiješ ništa ponoviti da ti se ponovo nešto ne dogodi. I zato sam ostao začuđen kad je kolega Kirin govorio o tome ono ko korupcija je zmaj, ovo ja nadodajem zmaj, nije on rekao zmaj, nego kao borit ćemo se, pokušat ćemo je, pokušat ćemo, šta ćeš pokušat brate, šta ćeš pokušat brate i sestro na koncu, dakle ne prihvaćaš ju i boriš se protiv nje i želiš joj stat s nogom na glavu, zgnječit ju da je nema u tvom dvorištu nigdje drugdje i to ovaj zakon ministre mora napravit. Dakle, vi kao pošten čovjek morate izgorit, dakle nema nikoga iznad vas i ispod vas nego dragi Bog i ta korupcija treba se istjerat, istjerat, polit benzinom, zapalit da nestane, da možemo ić naprijed kao država. Mlada smo država, to nas steže, ta omča, ne možemo disat, kad god pomisliš prodisali smo opet nas dolje gurne ispod površine.

Imamo nekoliko povreda Poslovnika, prva je poštovani zastupnik Branko Bačić.

Kolega Petrov i za mene i 15-tak zastupnika HDZ-a protiv kojega se ne vodi niti jedan postupak, niti sudski, niti je utvrđen u sukobu interesa za razliku od vas čija će politička ostavština biti prevara birača javnobilježničkom izjavom i ostavština koja je gradonačelniku Metkovića ostavila milijun kuna troškova koje ste vi prouzročili nezakonitim postupanjem i otkazom brojnim radnicima i službenicima grada Metkovića. Ovo nije bila povreda Poslovnika, imate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika Nada Murganić. Povrijeđen je čl. 238., zastupnik Petrov zaista vrijeđa zastupnike ovdje sve prisutne, a i javnost time što on naknadnom pameću se sjetio moralizirati protiv stranke koje je silno želio ući u vlast, u vladu i pod okriljem noći je šetao od jedne stranke do druge stranke željne učešća u vlasti, a već tada je znao vjerojatno da postoji proces Fimi-medije, ali zbog svojih interesa to ga nije smetalo. 238., poštovani potpredsjedniče, zastupnik Petrov kaže da je jadno što je SKH i SDP u trenucima kad se Hrvatska stvarala okupirao narodnu državnu imovinu, zaplijenio stotine kvadrata imovine koja po zakonu treba pripasti državi, onemogućio stvarnim korisnicima jedinicama lokalne i regionalne samouprave da raspolažu tim nekretninama koje je plaćeno novcem naroda ne partije. Tko će bit protiv ove strategije?

Vi ste ovo iskoristili za repliku i imate opomenu i molim vas nemojte zloupotrebljavat vrijeme. Kolega Miletić povrijedio je 238. koristeći biblijske motive za ove svoje političke konstrukcije ovdje u saboru. Međutim, govoreći o tome kako treba stat korupciji nogom na glavu, mene zanima kako će on stat na glavu Boži Petrova u aferi kum, kako će stat kad je svog šogora imenovao tamo gdje nije trebao itd. Most, pa odlučite se već jednom, stanite prvo na glavu sami sebi. I vi ste ovo iskoristili za repliciranje, imate opomenu. Zahvaljujem potpredsjedniče.

Ja ne znam da li postoji neka studija koja bi pokazala koliko su stranke, s obzirom na to vrijeme koliko su provele na vlasti i imale afera.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, ja bih lijepo molio da se cijela rasprava vrati na samu korupciju iz razloga što je ovo sad počela biti dakle na osobnoj osnovi ovdje napadi. A s druge strane ću vas upozoriti, ne znam da li ste bili ovdje u Saboru, dakle kolega Nikola Grmoja je dobio 2 opomene zbog toga što je prekršio vrijeme na -15 sekundi, gospodin, odnosno kolega Piletić je -17 sekundi imao i dobio je samo jednu opomenu.

Povrijeđen je Poslovnik 238, kolega Troskot, on ne shvaća da je i on dio neke stranke i da ne može napadati drugu stranku, a onda kad netko napadne Most, onda tu nešto malo plače i kaže vratimo se na ono što je bit. Pa kolega Petrov ovdje nije ništa govorio o Strategiji, samo je napadao HDZ cijelo vrijeme.

I shvatite to. Novac koji je ukrao vaš šef, vi ste koristili da biste danas sjedili tu. Kraj priče. A o Strategiji sam rekao i rekao sam da je nedostojna rasprave u hrvatskoj sabornici jer nije dovoljno dobra. Hvala. Kako ste i sami najavili, ovo je vaša treća opomena, gubite pravo riječi do kraja rasprave po ovoj točci dnevnog reda. Povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče.

Nema više povreda. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.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

Ovo sve više nalikuje na natjecanje u tome tko ima više koruptivnih afera, nadam se da ćemo se vratiti na bit mada jutros kada sam krenula u Sabor, srela sam poznanika, pita me čime se danas bavite, ja kažem Strategija borbe protiv korupcije, čovjek se nasmijao. Nakon toga se malo zamislio pa je rekao u biti, to je tragikomično. Svi smo već oguglali na to i prihvatili korupciju kao nešto što je eto, normalno, a nije normalno i ne smije biti normalno i vraćam se na ovu viziju koja je stvarno dobro sročena, ali bojim se da će nam trebati malo više od 10 godina jer kako smo krenuli i kakva je situacija na terenu, čini mi se da uz ove vlade kontinuiteta, nećemo ni 9999. iskorijeniti korupciju, a ne do 2030. do koje je ova Strategija. Zašto to govorim? Situacija u kojoj se Hrvatska nalazi i to ne samo danas već godinama uistinu ne ulijeva povjerenje i izaziva podsmijeh. Afere se nižu jedna za drugom, uzalud sve ove priče, korupcija ima ime i prezime, nulta tolerancija na korupciju, itd.

Ma tko je pročitao tih 17 tisuća stranica kad je izašao na referendum za ulazak u EU? Pojavi se neka nova afera i tako u krug. Broj ministara u svakoj vladi koju smo mi imali do sada, bilo HDZ-ova, bilo SDP-ova, nebitno, uz koje se vežu jedna ili više afera je uistinu popriličan i ne čudi stoga što je percepcija takva da 97% građana smatra kako je korupcija raširena, 54% građana smatra da korupcija utječe na njih u osobnom životu, a 57% poduzeća smatra kako korupcija predstavlja problem za poslovanja, za njihovo poslovanje i po tome smo mi najgori u EU, to je činjenica, možete se vi sad prepucavati, povreda Poslovnika, vamo, tamo, nismo odgovorni, odgovorni ste. Držimo neslavno prvo mjesto po ovim pokazateljima. Imali smo mi Strategiju i prošlih 10 godina i prije toga, što se promijenilo? Manje-više ništa. Vidimo, fokus je na lokalne zajednice, ima tamo svega, ali onog trenutka kada se bude tražilo da svi općinski, gradski i županijski proračuni budu transparentni do zadnje lipe, onda ću vam povjerovati da se uistinu borite protiv korupcije. Onda ću vam povjerovati da se sredstva iz proračuna, sredstva poreznih obveznika neće trošiti na janjetinu, kulene i parfeme nego na ono što je našim građanima potrebno. Navodite transparentnost u ovom dokumentu i pristup informacijama kao temeljno pravo, pa ministri ni nama saborskim zastupnicima ne odgovaraju u zato propisanim rokovima pa što bi onda odgovarali građanima. Na razini lokalne i regionalne samouprave vidjeli smo i danas u Splitu cirkus, poslije izbora podjela plijena. Tko će vodovod, tko, počnu ko kad djeca igraju monopol, društvenu igru, tko će vodovod, tko će stambeno, tko će ovo, tko će di ćemo nadzorni odbor. Na sjednici Gradskog vijeća grada Osijeka prije par dana u kazališno vijeće Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića su imenovali 2 člana jedan je doktor dentalne medicine, drugi administrativni tajnik pročelnika u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije mada Zakon o kazalištu lijepo kaže da to moraju biti ugledni umjetnici, radnici u kulturi, kazališni umjetnici, zaposlenici kulturne ustanove itd., a ne zubari i tajnici, ali opet to nije smetalo gradsko vijeće. Podsjetite me tko je ono na vlasti u gradu Osijeku, da nije možda HDZ sa svojih jedno 6-7 koalicijskih partnera. Često mi čujemo kako se tuži premijer kaže svi udaraju po HDZ-u i smatra da je HDZ stalno baražnom paljbom. Jeste čitali malo o ovim imenovanjima, pa ja baš i nisam jel. Ne pišu nešto o tome ni lokalne novine, Glas Slavonija, a kako bi i pisali kada im za plaću županijska ustanova koju je utemeljila Osječko-baranjska županija radi se o Ljekarnama Srce, ljekarnama Osječko-baranjske županije je posudila milion i 100 tisuća kuna u dva navrata, jednom 400.000, drugi put 700.000 mada u svom statutu u Članku 7. se posuđivanje novaca i financijske transakcije ne navode kao djelatnost upravo tih ljekarni. Da nije opet HDZ? Ili se ja to nešto krivo sam pokupila i tko će odgovarati za ovo gospodine državni tajniče, koji je eto baš iz Osijeka. Kako će ova strategija koju ste vi nama danas stavili na klupe spriječiti ovo kadroviranje koje je protivno zakonu, protuzakonito je i posuđivanje privatnim tvrtkama i to medijima od strane ustanove kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija ili neka druga županija. Što ćete sad vi napraviti, evo sad znate, tražili ste konkretno? Evo, imate konkretno. Bit će vjerojatno pojeo vuk magare, zastupnica je nešto rekla, nadamo se da to mediji neće primijetiti i samo da ne bude negdje na naslovnici, idemo dalje rekli bi Amerikanci business as usual. U Austriji je austrijski kancelar Sebastian Kurz osumnjičen zajedno sa svojim najbližim suradnicima da je novcem poreznih obveznika plaćao medijima da objavljuju pozitivne članke o njemu i stranci. U Austriji je to očigledno korupcija. U Hrvatskoj nitko se ni ne zakašlje na takvo nešto, ni ne zakašlje. I ja ne znam zašto vi mislite da ćemo mi ovu strategiju shvatiti onda ozbiljno. Kad imate koruptivnih radnji na svim razinama svuda oko nas. Ovakvih primjera koje sam ja iznijela imate u brojnim općinama, gradovima, županijama, tvrtkama koje osnivaju te iste županije, gradovi, općine. Ne znam. Ono što vidimo, što su predviđene mjere počinju riječima jačanje edukacije, unapređenje, razvoj sustava, digitalizacija. Ali morate biti svjesni da je i korupcija jedan od razloga zašto ljudi odlaze, zašto se sele iz Hrvatske. Oni žele živjeti u uređenoj državi i jednostavno ne da im se da za svaku sitnicu moraju što bi naš narod rekao tražit vezu. Građani operativno već godinama provode svoju strategiju borbe protiv korupcije i to tako što odlaze iz Hrvatske. Na taj način vam govore da su izgubili vjeru da se ovdje išta može promijeniti i jednostavno su otišli živjeti u uređene države. To je njihovo mišljenje o vašoj borbi protiv korupcije. Vrlo jasno i glasno su ga iznijeli tako što su bespovratno napustili Hrvatsku. I ne morate se za tu presudu ispričavat meni, ne morate, ni meni ni ovdje saborskim kolegama, ali ispričajte se hrvatskim građanima, ispričajte se ljudima koji su zbog korupcije napustili hrvatsku državu i nikada se više ne namjeravaju u nju vratit upravo zbog korupcije.

Ja ne vidim šta je problem u tome da se u upravno vijeće nekog kazališta stave ljudi koji nisu nužno djelatnici u kulturi, dakle da li samo oni moraju biti tamo.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospođa Vučemilović slušala sam tu vašu ovu raspravu, ali, povrijedili ste Članak 238., jer vrijeđate velite da se mi moramo ne ispričati vama tu u saboru, nego građanima, a kome ćete se vi ispričati gospođo Vučemilović da ste došli u ovaj Hrvatski sabor i napustili ste ju. A HDZ je stabilna stranka koja je ostala čvrsta i u koju građani imaju povjerenje. Slijedi povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče Članak 185., izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog zakona može iznijeti mišljenja, stajališta, primjedbe i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo. Budući da je mijenjan raspored, ova točka je treba biti idući tjedan i ja sam kao predsjednik antikorupcijskog vijeća sazvao sjednicu za danas, nisam je mogao otkazati zbog vanjskih članova, to je tijelo koje ima vanjske članove, nisam imao priliku iznijeti mišljenje, ja vas molim da mi izađete u susret i da iznesem mišljenje radnog tijela evo sada nakon ovih povreda Poslovnika. Vi se možete žalit Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ako oni odobre onda ćemo vam dati priliku. Imamo povredu Poslovnika, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa. Ja vidim da vama nije jasno da zakone treba poštivati. Zakon lijepo kaže tko može biti u kazališnom vijeću, ako su vama zubar i tajnica u županiji kulturni djelatnici, meni nisu, a nisu ni gradskim vijećnicima koji su pokrenuli postupak zbog toga. Tako da zakon moraju poštivati svi pa tako i oni koji su na vlasti i oni koji su u oporbi. Vi ste ovo iskoristili povredu da bi njima odgovorili na repliku, zato i vama opomena.

Pogotovo štetu imaju oni najsiromašniji i oni koji posluju po propisima, koji se drže reda i posluju pošteno. Puno je rečeno o tome no nažalost u Hrvatskoj je malo na tom pitanju rađeno i učinjeno. Hrvatska je nažalost danas osiromašena i opljačkana zemlja i na toj nesreći neki su se obogatili, a kao što je vidljivo iz primjera i ove i prošle Plenkovićeve Vlade, neki se i dalje bogate. Korupcija ne samo da izjeda hrvatsko društvo, zbog nje živimo lošije, zbog nje su mirovine manje, zbog nje su plaće manje, ona jednostavno smanjuje šansu društvu za uspjeh, zbog nje mladi iseljavaju, zbog nje su investicije na razini koje nikad nisu bile, na rekordno niskim razinama. A posebno žalosti gubitak povjerenja građana u sustav institucija nadzora. Jer kad ljudi vide da oni koji bi ih trebali štititi od korupcije poput pravosudnih organa i drugih institucija nadzora zapravo često pred tom korupcijom zatvaraju oči. Prema izvješćima Transparency Internationala godišnje u korupciju u privatne džepove slije se nekoliko milijardi kuna i to nije smiješno. Tih nekoliko milijardi kuna da umjesto odu u privatne džepove mogle su otići u povećanje plaća, mogle su otići u povećanje mirovina, mogle su otići u povećanje naknada za osobe sa invaliditetom koje su i dalje mizerne i jadne. Ono što je jasno i ono što je iz ovog izvješća vidljivo i ove strategije tzv. Strategije borbe protiv korupcije da je Hrvatska i dalje među najkorumpiranijim zemljama u Europi i da tu zapravo nema pomaka. Mi svake godine sve dublje i dublje na tom planu tonemo. A indeks percepcije korupcije po kojem smo na 63 mjestu zapravo direktno ukazuje na način funkcioniranja i državnog aparata i države i Vlade, ali i svega onoga što Vlada čini kako bi se borila protiv korupcije. A što čini? Ne poduzima zapravo ništa. I možete imati najbolju Strategiju sprječavanja korupcije ako nemate političke volje, ako nemate političke snage da se ona provede, jednostavno sve pada u vodu. U Hrvatskoj nažalost nema ni političke volje, nema ni političke snage, a nema ni strategije. Jer ovo ne da nije strategija ovo je jedan seminarski rad ministra Malenice kojeg sada nema, a o važnosti ove teme za HDZ i vladajuće najbolje govori to da ovdje ni nema ni predsjednika Vlade, a i ovu raspravu je napustio i resorni ministar. Što se tiče volje da se u Hrvatskoj korupcija iskorijeni možda je sve nabolje rečeno upravo prošli tjedan kada je HDZ kao politička stranka dobio presudu za lopovluk. Tada da se umjesto ovo vodstvo HDZ-a ogradi od toga i ispriča hrvatskim građanima oni su zapravo negirali bilo kakvu odgovornost HDZ-a prebacujući sve na Ivu Sanadera i njegovu osobnu odgovornost. Ali Ivo Sanader nije bog zna tko, Ivo Sanader je bivši predsjednik HDZ-a, on je čovjek čiji mnogi njegovi suradnici i danas sjede u ovom Hrvatskom saboru od kojih su neki za njega nosili i crne torbe. To vi vrlo dobro znate. On je kriv, al eto oni kao nemaju apsolutno nikakve veze sa njim. Naravno da je i sam predsjednik Vlade Plenković prao ruke od svog političkog patrona iz Ministarstva vanjskih poslova Ive Sanadera i relativizirao tu krivicu umjesto da se ispričao hrvatskim građanima. A zašto je to radio? Zato jer je i on sam vodio Vladu iz koje je u prošlom mandatu otišlo 14 ministara zbog sumnje u kaznena djela i korupciju. Pa tko je onda najodgovorniji za to, valjda šef orkestra, vođa orkestra, šef hrvatske Vlade koji ne samo da se nije imao potrebu ispričati, nego na tom polju nije ništa ni rekao i negirao je svoju bilo kakvu odgovornosti. Pogledajte Austriju, da netko je dobro primijetio, u kojoj su se pojavile indicije za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti od strane ljudi u austrijskoj vladi i Kurtz je odmah ne razmišljajući dao ostavku na mjesto kancelara jer je rekao kako je Austrija važnija od njega. Naravno da je u našem slučaju za vladajuće parola slijedeća, Hrvatska naravno nije važnija od njih jer oni i njihov model vladanja su zapravo važniji od Hrvatske. U Hrvatskoj nažalost ne postoji ta osobna politička odgovornost jer da postoje ministri i u ovoj vladi kojima smo svjedočili u brojnim aferama bi odavno dali ostavke. Korupcija ide i toliko daleko da se i sustav cijepljenja izvrgnuo javnoj sramoti i u Hrvatskoj unatoč navodno jakim vezama u Briselu vlada na početku nije osigurala dovoljne količine cjepiva, nakon toga sustav „Cijepi se“ je pao prije nego što se digao, a za taj sustav netko je naravno uzeo velike novce. Tu nikakve odgovornosti nije bilo ni za zdravlje, ni za građane, a pogotovo ne za one koji su umrli zbog neadekvatnosti i pravovremene upotrebe cjepiva i neadekvatne reakcije vlade. I to je razlog zašto je Hrvatska i na dnu procijepljenosti, zato jer su ljudi izgubili povjerenje u vladu, u institucije. Pogledajte nordijske države, pogledajte države u kojima ljudi imaju povjerenja u svoje institucije. Tek su rijetki primjeri osobne odgovornosti političara u Hrvatskoj i upravo ti rijetki primjeri su zapravo potvrda da iznimka potvrđuje pravilo, a pravilo je da osobne odgovornosti u politici danas još uvijek nema. Politika u Klubu Socijaldemokrata za nas nije vlast već isključivo odgovornost, tako ju gledamo. I naš cilj nije vlast nego je naš, naš cilj je da politika bude sredstvo kojim ćemo omogućiti dostojanstven život svakom čovjeku u Hrvatskoj, bolji život, a zato ta vlast ne smije biti korumpirana i zato ćemo se nastaviti boriti za ciljeve koji su iznimno važni kad je u pitanju borba protiv korupcije, a to je jačanje i zaštita nezavisnih institucija nadzora, to je sustavno utvrđivanje porijekla imovine, imovinskih kartica, te oduzimanje imovine stečene zlouporabama, to je pooštravanje kazni i ubrzavanje postupaka za korupcijske slučajeve, to je uvođenje strože i neovisne kontrole javnih nabava, trošenje javnog novca i imovinskih kartica. Važno je i poštovanje i jamčenje slobode medija i novinara, te jačanje istraživačkog novinarstva, neprofitnih medija, kao i organizacija civilnog društva koji su pod velikim pritiskom. Također moramo omogućiti i proaktivne objave javnih podataka kao jednog od glavnih temelja prevencije korupcije. Važno je također i učinkovito nadziranje financiranja stranaka i kampanja uključujući i referendumske kampanje uz osiguravanje stručnosti, a ne podobnosti kod zapošljavanja u javnim poduzećima i drugim institucijama. Također iznimno je važno i transparentno, te učinkovito raspolaganje i upravljanje javnom imovinom uključujući i procese privatizacije, kao i objavljivanje proračuna na svim razinama kako bi ti proračuni bili jednostavno transparentniji i razumljiviji i kako bi se bolje mogli pratiti kad je u pitanju sumnje na koruptivne radnje. Ono što treba isto tako također omogućiti je da se spriječi bijeg krivaca preko granica naše zemlje kojem često svjedočimo. Ja i dalje vjerujem da je Hrvatska zemlja koja ima velik potencijal i šansu za uspjeh, ali samo ako se riješimo korupcije i samo ako joj služe ljudi koji su joj spremni služiti, a ne oni koji su ju spremni pljačkati. Naš zadatak, prvenstveno tu vidim ulogu HS i zastupnika, je ojačati institucije naše zemlje, posebno institucije nadzora jer formula je jasna. Jaka država znači jake institucije, jake institucije nadzora znače uspješnu Hrvatsku, bez toga nema ničega. Zato mi je žao što se i ova rasprava iz političkih razloga odgurala u ovaj tjedan što ona nije bila na dan kad je trebala biti, a iz političkih razloga je prebačena jer je taj dan bila presuda Ivi Sanaderu i što ovo antikorupcijsko povjerenstvo o kojem je kolega govorio iz Kluba zastupnika Mosta nije održano drugi dan već se sve gura u jedan dan kako bi se eto što manje pričalo o korupciji koja je evidentno prisutna u Hrvatskoj, koja je nikad izraženija i koju HDZ je, dakle zastupnici HDZ-a gorljivo brane kao da je nema, to je nešto što je po meni nedopustivo, kao što je nedopustivo g. potpredsjedniče sabora da se danas, to ću ovdje isto reći prije nego što odgovorim vjerojatno na replike koje će biti, koristi Poslovnik HS kao alat za repliciranje i institut povrede Poslovnika umjesto da se zastupnici koncentriraju na svoje pojedinačne rasprave i ono što će reći.

Kada govori o HDZ-u ja ga pitam što je sa SDP-om SKH, kada misli i zašto nije ništa poduzeo oko vraćanja imovine koja je uknjižena '90.-tih godina? Što se tiče povjerenja u vladu dovoljno vam govori jučerašnje istraživanje, a povjerenje u Socijaldemokrate je toliko da nije stalo u to istraživanje.

Slijedeća povreda Poslovnika poštovana zastupnica Nada Murganić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Povrijeđen je čl. 238., zastupnik Bernardić je iznio u svojoj raspravi naravno niz neistina kako bi oblatio i vladu i HDZ, a vrhunac licemjerja je to što okrivljuje vladu za nedostatak cjepiva. Cjepiva ima dovoljno, a on niti njegova stranka nisu pridonijeli promociji cijepljenja niti malo već su se bavili svojim osobnim problemima i to je zaista nedopustivo za nekoga tko se ovako deklarira kao moralna vertikala. I vi ste iskoristili ovu povredu Poslovnika za repliku, imate opomenu i vi. Poštovani potpredsjedniče sabora, upravo na to sam upozorio, dakle se institut povrede Poslovnika, prekršen je naravno Članak 238. koristi na to da se replicira umjesto da se govori o meritumu. A podsjetit ću vrlo dobro gospođu Nadu Murganić da je ona izbačena iz Vlade zbog brojnih afera, a gospodina Habijana ja se ne sjećam da sam ja s nekim plesao, ako je to vaša autoprojekcija, a vi ste s nekim plesali to je isključivo vaša stvar i nemojte mi to imputirati. Iskoristili ste ovo za odgovor na njihove replike, pa onda i vama opomena. Slijedeća povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Poštovani potpredsjedniče ja se zbilja rijetko kada koristim ovim instrumentom, to znate i sami, može se to vidjeti i po statistikama Hrvatskog sabora. Ovakav način rada u potpunosti osuđujem, a pogotovo kada se na difamaciju i objede ovaj kolega iz sabora ne možete odgovoriti pa morate i vi koristiti povredu Poslovnika da biste odgovorili na optužbu da nismo ništa radili vezano za kampanju što se tiče samog cijepljenja protiv pandemije što je totalno i apsurdno klevetanje i difamiranje. Evo uvod je bio dobar, očekivao sam da će biti takav i završetak, ali i vi ste podlegli ovom da dajete replike kroz ovu povredu, pa onda i vama opomena. Nada Murganić, povreda Poslovnika to vam je treća. Znadem, ali zaista ovo je isto još jedna laž zastupnika Bernardića, ja nisam izbačena iz Vlade zbog brojnih afera, žalosno je da tragedije pojedinih naših građana koristite za lažne optužbe dok u isto vrijeme bili ste blagonakloni svojoj ministrici kada je ona u svom resoru nažalost imala ovakve iste slučajeve. Dobro, ovo je ponovno ista stvar, dobili ste ovo je treća opomena, gubite pravo riječi do kraja rasprave o ovoj točci dnevnog reda. Povrijeđen je naravno Članka 238., došlo je do zloupotrebe Poslovnika i podsjetit ću Nadu Murganić, kako vas nije sram poklone namijenjene siromašnoj djeci dijelili ste u privatnom vrtiću bogatoj djeci. Kako vas nije sram? Pitam vas jel imate stida? Jel se sramite? I to nije jedina od vaših afera? Jel se sramite zbog toga? Kako vas nije sram što ste uzeli iz usta siromašnoj djeci i davali poklone po privatnim vrtićima?

Zahvaljujem potpredsjedniče, povrijeđen je Članak 238., ne mogu vjerovati da kolega Bernardić može na ovakav način govoriti uvaženoj kolegici za nešto što nema dokaza ni što nije istina. Dakle, obmanjujete javnost, govorite neistine i onda želite da vam ljudi vjeruju. Govorite istinu onda će i Bog biti na vašoj strani. Dobro, evo i Bernardiću je bila druga opomena, vama isto druga opomena. Još imamo prijavljenu povredu Poslovnika, Marin Piletić. Gospodine Bernardiću kome ste uzeli stipendiju kada ste dobili značajan iznos? Možda onim studentima koji nisu imali mogućnost studiranja i nisu imali mogućnost dobivanja stipendije. Nekoliko puta sam vas zamolio i da vratite imovinu koja je vaša stranka kao pravni slijednik komunističke partije uzela jedinici lokalne samouprave, ni reagirali niste. Htjeli ste iz napaćenog proračuna grada koji je uništen u Domovinskom ratu za korist svoje partije [[Upadica: Vrijeme.]] uzeti više od milijun kuna. Nije li vas sram [[Upadica: Vrijeme.]] gospodine Bernardiću? Davor Bernardić, ne, odustaje. Erik Fabijanić, izvolite. s time da čokoladice su točno izvještene u medijima, a vezano za stipendiju čovjeku je stipendija dodijeljena, nije ju tražio.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, već smo više puta čuli, dakle pred nama je Prijedlog Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od '21. do '30. Na trenutak imam osjećaj da je izraz sprječavanje preblag i da se dokument treba zvati strategija sprječavanja i borbe protiv korupcije. Dakle i represivno djelovanje jer se protiv korupcije treba boriti i preventivno, ali i represivno dakle nije dovoljno samo sprječavati nego i boriti se protiv korupcije na svim razinama vlasti i to bi svakako trebao biti prioritet kako strategije tako i prioritet predlagatelja. Korupcija je svakako nešto što se uvuklo u svaku sporu života i predstavlja društveni fenomen koji ima snažan negativan učinak na vladavinu prava i povjerenje u institucije. Svakako da ima učinak i na gospodarstvo, demokratsku političku kulturu i sigurno da se tiče svih nas, svih građana. Istraživanja u pogledu percepcije korupcije koja su pretpostavka da se uopće krene u borbu protiv korupcije u pravilu pokazuju loše rezultate, ponekad i one najlošije. Iznad europskog prosjeka smo nažalost u lošem kontekstu. Istovremeno u pojedinim kategorijama smo ispod europskog prosjeka, nažalost opet u lošem kontekstu. Ovakvi brojevi upozoravaju na nedostatak povjerenja građana u institucije i javnu vlast, pa tako podatak zaista poražavajuće zvuči iz istraživanja Eurobarometra da čak 97% građana smatra kako je korupcija u zemlji raširena dok recimo taj procent u EU je 71% Kod nas recimo 54% osobe smatra da korupcija direktno na njih utječe u svakodnevnom životu, a u EU je taj prosjek duplo manji, 26% Ovakvi brojevi svakako upozoravaju kao što sam rekla na nedostatak povjerenja građana u institucije i javnu vlast. Kada je u pitanju povjerenje u institucije u kontekstu borbe protiv korupcije građani imaju najviše povjerenja u organizacije civilnog sektora, a najmanje u sudove, pučke pravobranitelje i policiju. U ovoj strategiji navedeno je kako je zajedničko stajalište smanjenje postotka korupcije i da je to jedan od osnovnih ciljeva kojima treba težiti. Mišljenja sam da cilj se ne bi smio toliko banalizirati i svesti na smanjenje postotka, što je svakako jedna puka statistika nego bi cilj trebao biti povratak povjerenja građana u institucije vlasti. Svi mi znamo, posebno mi saborski zastupnici, šta znači kad se jednom izgubi povjerenje građana i da ga je veoma teško i veoma zahtjevno povratiti. U ovoj strategiji pohvalno je predviđanje uređenja pitanja lobiranja, kao i daljnje unaprjeđenje okvira za zaštitu prijavitelja nepravilnosti odnosno zviždača. Od svih oblika korupcija, dakle podmićivanja, pronevjere, sukoba interesa, iznuđivanja, pristrasnosti, u Hrvatskoj prema analizama jedne ekonomske stručnjakinje svakako je najveći problem klijentelizam odnosno favoriziranje i dodjeljivanje poslova ili nekih drugih beneficija određenim pojedincima ili bliskim suradnicima bez obzira na njihove sposobnosti i s posebnim akcentom, dakle ako se radi o dodjeljivanju unosnih i utjecajnih poslova ili položaja rođacima ili članovima uže obitelji onda naravno poznato je da govorimo o nepotizmu, o čemu mediji vrlo često i vrlo detaljno i govore. Strategija nadalje uređuje pitanje i jačanje kapaciteta za vođenje i provjeru imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika, to je također nešto s čime smo se susretali zahvaljujući medijskim akcijama, ali i daljnje unaprjeđenje sustava javne nabave zbog prisutnosti korupcije na, najizraženije prisutnosti zapravo na lokalnoj razini, o čemu su također sustavno izvještavali mediji i svakako je najizazovnija će biti provedba antikorupcijskih mjera u sustavima javne nabave na području regionalne, lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Postupci javne nabave u RH su i dosad bili pod strogom kontrolom, od objave dokumenata do donošenja odluke o odabiru dobavljača. No korupcija utvrđeno je da nastaje i prije tj. u postupku kreiranja uvjeta i definiranje tehničkih specifikacija. Tu naravno dolazi do namještanja natječaja za pojedine dobavljače i to je ono na šta svakako u ovoj strategiji bi se trebala obratiti posebna pažnja. Nešto sam rekla o odnosno pitala o mjerama koje se tiču zdravstva i nadam se da će kao što sam rekla doći do sprječavanja sukoba interesa kod osoblja koje istovremeno, kod zdravstvenog osoblja koje istovremeno radi i u privatnom i u javnom sektoru i to je sigurno nešto što opterećuje zdravstveni sustav, a što je česta praksa. Edukacija građana o štetnosti korupcije i benefitima prijavljivanja mora imati važnije mjesto u strategiji. U njoj su nabrojane mnogobrojne edukacije brojnih djelatnika javnih službi, pravosudnih dužnosnika npr., sportskih inspektora ili carinskih službenika. Međutim, ono što svakako nedostaje, a na što se treba kao što sam rekla obratiti posebna pažnja jeste da se na problem korupcije počne govoriti u najranijoj dobi, možda već početkom srednjoškolskog obrazovanja kada bi mlade ljude svakako trebalo uputiti o korupciji, o njenoj štetnosti, o njenim negativnim učincima na cjelokupno društvo. Dakle, učinkovita borba protiv korupcije, imali smo priliku čuti, ne podrazumijeva samo nadležna javna tijela nego i cijelo društvo, poslovnu zajednicu, građane, civilni sektor, međunarodnu zajednicu, ali i posebno, poseban odnos medija i svakako da u ovoj strategiji, usuđujem se reći da mediji zaslužuju veći broj stranica, a ne tek jedan mali pasus. Moramo detektirati i djelovati na djelovati na uzroke korupcije jer je kasno poduzimati kada te posljedice nastanu jer posljedice korupcije su sigurno štetne za cijelo društvo osim za korumpiranu osobu. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Mišel Jakšić.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sanader. Poštovani predstavnici ministarstva, trenutno je s nama kolega državi tajnik Salapić, poštovane kolegice i kolege, dobar dan, lijep pozdrav svima. S obzirom da slušamo pozorno i današnje rasprave, ali i slušamo sve ono što je rečeno o ovoj Strategiji borbe protiv korupcije u proteklih nekoliko dana mislim da bi se za početak trebali podsjetiti u svojim raspravama da je godina 2021. i vrlo je blizu 2022. Dakle, duboko smo zašli u 21. stoljeće. Kad razmišljamo koliko duboko smo zakoračili u 21. stoljeće trebali se prisjetiti koliko smo šansi propustili i u tome 21. stoljeću, koliko smo šansi propustili i u svom mandatu članstva u EU koliko je naših sugrađanki i sugrađana zbog nepovjerenja u hrvatske institucije i razočaranost stanjem u društvu napustilo našu zemlju, koliko je gospodarskih subjekata propalo, koliko je potencijalnih velikih investitora zaobišlo našu državu i kako smo se u tome svemu uspjeli naći na dnu po percepciji i vjere u naše pravosuđe i vjere u naše institucije, ali i bogami kako smo uspjeli stvori to da je korupcija maltene najčešće spominjana riječ i da nema teme s koje više možemo normalno korektno pričati s našim građanima da oni neće odmahnuti rukom i reći, ma sve je to korupcija. Uz riječ tranzicija, pretvorba i privatizacija, strukturne reforme, bilo kakve reforme korupcija je u top 5 hrvatskih spominjanih riječi u proteklih 30 godina. Vjerojatno se spominje više nego Janica Kostelić ili Hrvatska nogometna reprezentacija ili Vegeta ili Čokolino da sad ne nabrajam brendove koje je moguće spominjati. I svaka čast strategiji, svaka čast i volji da imamo novu strategiju i svaka čast svemu onome što želimo postići s tom strategijom, ali trebali bi si prvo postaviti pitanje kako se ta riječ korupcija toliko udomaćila i kako smo došli do toga da zapravo ako pričamo o odlasku liječniku, o upisu neke sportske škole, srednje škole, fakulteta, registracije auta, traženju radnog mjesta, provođenju javne nabave uvijek završimo na riječi korupcija. Kako smo došli do toga da naši građani čak i kad moraju ići na naše sudove na kraju završe na riječi korupcija. Što smo svi zajedno napravili da do toga ne dođemo? Danas je nekoliko puta spomenut Savez komunista Hrvatske i SDP kao pravni slijednik SKH, čudi me da uopće imamo obraza nakon 31 godine više o tome pričati, ali ok, možda je to nešto što će nas fakat spasiti i fakat riješiti korupcije iako komunizam je iz nekog razloga propao. Propao je zato jer se pojavilo demokratsko nezadovoljstvo i ljudi su rekli da više ne žele živjeti u takvom društvenom uređenju. Dakle, raspravljamo o nečemu što je umrlo i što ne postoji.

Ponavljam, Ivica Račan se ispričao. A i kad je objašnjavao zašto je reformirao SDP, sad ću se malo našaliti, pa zato se valjda i toliko volimo vraćati na temu komunizma i komunističke partije, rekao je da je jednostavno ostao bez članstva jer je velika većina komunista prešla u HDZ. Imali smo jedan zalet u obračunu s korupcijom kad smo lovili EU tada smo očito u pregovorima jako puno toga obećavali, jako puno toga smo jamčili EU da ćemo ostvariti, zatvoreni su ili kazneno gonjeni neki ministri i potpredsjednici Vlade, sam predsjednik Vlade, padale su i neke velike i krupne i gospodarske ribe, pa čak smo imali i pokušaje obračuna sa mafijom, no ušli smo u EU i danas si možemo opet reći da smo doživjeli ili fijasko ili polufijasko jer nitko osim novinara i vjerojatno ljudi koji rade u pravosuđu pa ih to zanima ne zna u kojoj su fazi više neki veliki predmeti, gdje su neke velike i krupne ribe osim što je dobar dio njih pobjegao preko granice i što dalje uopće i mislimo sa tim svim procesima raditi. Dakle, i taj vlak ulaska u EU smo propustili. I sada nakon što imamo i presudu Vrhovnog suda protiv HDZ-a koji bi isto tako doprinio društvenoj higijeni da se barem netko ispričao i rekao nama je žao što je Ivo Sanader radio, mi smo ga izbacili van iz stranke, ajmo svi zajedno nešto mijenjat, mi tumačimo da nema potrebe da se ispričamo, ali da nije bilo komunizma ne bi bilo Sanadera, ne bi bilo lopovluka, ne bi bilo korupcije. To što već smo ušli u fazu da naši birači koji su upisani i tako to ide iz godine u godinu, velika većina njih danas više i nije živjela u komunizmu, to nema veze to ćemo ostaviti, ali zgodno zvuči za one koje možemo s tom temom zapaliti. I zato svaka čast želji da se napravi strategija obračuna s korupcijom, ali isto tako nemojmo bježati kao što vladajući sad pokušavaju nemoćno bježati od toga da se puno toga lošega u ovih 30 godina dogodilo i da zato imamo ovakvo stanje i percepcije korupcije kakvu danas imamo i o kakvoj pokušavamo danas razgovarati. I da imamo najbolju strategiju nećemo promijeniti percepciju tako dugo dok ćemo bježati od toga da se ispričamo za grijehe svojeg bivšeg izbačenog predsjednika, tako dugo kad na Vrhovnom sudu i raspravi o vodstvu Vrhovnog suda će biti važnije tko ga je predložio, a ne što taj čovjek ili ta žena može ponuditi, kad ćemo isto takve rasprave imati o tome tko će voditi DORH ili USKOK, kad ćemo i dalje imati tu volju razgovarati o imenima, ali ćemo uporno bježati od rasprava u kakvim uvjetima ti ljudi rade u policiji, DORH-u i USKOK-u, kakve plaće imaju, da li imaju ljudski kapacitet, da li imaju tehnološki kapacitet i da li uopće imaju onu ne vezu jer veza nije dobra riječ, al dal postoji ona spona da ti ljudi za svoj pošteni posao na kraju mogu očekivati da će ih hrvatsko pravosuđe osuditi kad ulove kriminalce. To se za sad baš prečesto ne događa. Isto tako nećemo se obračunati s korupcijom tako dugo dok ćemo Povjerenstvo za sukob interesa kao nešto dobro spominjati samo onda kada nam to odgovara ili kad to trebamo … pokazati Europi. Danas smo napravili do sada sve da u to Povjerenstvo za sukob interesa nitko ne vjeruje, maknete gospođu Orešković i tada je rečeno da je to politički obračun, pa je ispalo da i ona gospođa Novaković koja je izabrana voljom vladajuće većine i HDZ-a sad isto unazad nekoliko mjeseci, godina nije dobra pa idemo upravnim sudovima rušiti uopće postojanje Povjerenstva za sukob interesa. O obračunima sa medijima uopće ne želim govoriti, vjerojatno smo kao zemlja na vrhu EU po podignutim tužbama protiv medija od strane političara, poglavito od strane vladajućih političara, a kao trebali bi se obračunati s korupcijom i ukazivati na nju. I onda dolazimo u jednu zanimljivu situaciju, netko se ne želi ispričati za grijehe iz prošlosti kakvi god oni bili, netko ne želi transparentnu raspravu o HRT-u pa čak i kad se to izbjegne ne želi da se donese zaključak da se prekinu sudski sporovi protiv novinara od strane uprave HRT-a, ali će imati strategiju korupcije kojom će dovesti do toga da se to više ne događa. Sve ono što se dogodilo i oko izbora ravnatelja Šveba, i oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i oko izbjegavanja rasprava o presudama medijima, i oko izbjegavanja rasprava o tome zašto nam bjegunci bježe preko granica, i oko izbjegavanja toga da si priznamo koliko je ova zemlja u pretvorbi i privatizaciji opljačkana, a masa toga je otišla u zastaru nećemo doći do toga da možemo reći ponosno pred građanima ove zemlje koji su nas birali i koji su nas plaćali i koji nas plaćaju da imamo strategiju, vjerujemo u nju i vjerujemo da ćemo u ovih deset godina konačno promijeniti tu percepciju da se u Hrvatskoj sve može kupiti, da se sve može platiti, da se sve može prodati pa čak i javni interes.

Imamo jednu povredu poslovnika, poštovani zastupnik Marin Piletić, to je vaša treća potencijalna opomena. Kolega Jakšić, dakle inzistirate konstantno da se u ovoj sabornici članovi iz vladajuće garniture ispričaju. Ja vas osobno ne smatram odgovornima kad je osoba koja je prokazala Marinu Lovrić Merzel dobila od županice otkaz, ja vas ne smatram osobno odgovornim niti se trebate ispričati kad je njezin suprug dobio otkaz na HRT-u znamo za čijega mandata.

Sljedeća povreda poslovnika poštovani zastupnik Stipo Mlinarić. Hvala lijepo predsjedavajući. Povreda poslovnika 238., ne da su uvrijedili saborskog zastupnika nego su uvrijedili sve hrvatske branitelje, sve ljude koji su se borili za ovu državu slušajući i s lijeve strane svoje i s desne strane svoje o korupciji u ovih 30 godina.

Dobro, vi ste rekli istinu, ali ste zloupotrijebili poslovnik tako da dobivate opomenu. Sljedeća povreda poslovnika poštovana potpredsjednica Sabina Glasovac. U strahu od odgovora na repliku vaše kolege iz HDZ-a cijelo jutro dižu povrede poslovnika riskirajući time da sami sebe eliminiraju iz ove sabornice i to me podsjeća kao na tu sklonost ka korupciji gdje su ljudi iz vaše stranke spremni uzimati novac poreznih obveznika [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] na način da sami sebe eliminiraju iz političkog života.

Prvo potpredsjedniče sabora čestitam vam na živcima i ja ću dobiti opomenu. Hvala kolegi Mlinariću na ovome što je izrekao i apsolutno se slažem s njim. Kolega Piletić vrijeđa jer ili je ne informiran ili svjesno laže, dakle možemo pričati o svakom pojedinačnom primjeru SDP-ovac prvi koji je komentirao uhićenje Matije Posavca i Stjepana Kovača sam bio ja i ja sam rekao ako se to pokaže točnim da mi je izuzetno žao da se ispričavam, kao što sam se i nekoliko puta ispričavao za dionice Milana Bandića u SDP-u. Vi ste isto lijepo govorili, ali nažalost ovo nije bila povreda poslovnika, ovo je bila vaša više replika pa moram i vama dati opomenu. Hvala poštovani potpredsjedniče.

I vi ste zloupotrijebili Poslovnik i vama opomena. Uvaženi zastupnik Mišel Jakšić, izvolite. Molim vas dopustite, zastupniče ispričavam se samo molim vas, molim vas da dopustite zastupniku da čujemo povredu Poslovnika. Ma realno je nema, dakle ja sam se u svojoj raspravi osvrnu na to da se Ivica Račan ispričao za sve što se dogodilo u doba komunizma i nemam problema reći da je komunizam iz nekoga razloga propao. Ali ako mislite mene lovit na tome, nemojte meni i užoj obitelji nitko nije bio član Komunističke partije, čak mogli bi krenuti i obratno, pa ako je potrebno možemo i secirati kome je kad bio pa ćemo vidjeti na koju stranu će prevaliti postotak članstva u toj crnoj Komunističkoj partiji. Odgovor opet povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Ante Bačić.

Zašto inzistirate onda na glupostima [[Upadica: Vrijeme.]] ajmo završit Slijedi, dalje idemo sa raspravama, slijedi rasprava Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović. Dobar dan svima, mogu čak reći da mi je drago se odvila ovakva predstava prije mojeg izlaganja će njegova glavna tema biti svi su oni isti. Znači nakon završetka petogodišnje strategije 2015. do '20. godine ovdje imamo prijedlog strategije za iduće razdoblje od 2021. do '30. godine, više-manje prepisana stara strategija. Zato pravo pitanje nije što ova strategija donosi već zašto radna većina na petogodišnje strategije koja je provođena u suradnji sa stručnom javnošću, akademskom zajednicom, civilnim društvom, tijelima državne uprave uz potrošene novce nije urodila nikakvim plodom. Naravno, sad će opozicija reći pa to je zato što HDZ nije ništa radio. Zapravo na vlasti je HDZ koji kontrolira sudstvo, koji zapošljava preko veze, namješta natječaje, pa kako je onda moguće da je HDZ stranka koja je optužena za korupciju, nije li to malo proturječno. Kako je moguće dakle da imamo situaciju u kojoj ipak ta činjenica da je HDZ osuđena stranka za korupciju koliko god to naravno HDZ-u ne bilo drago, ali na njihovu, ide vodu, stavlja vodu na njihov mlin jer to opovrgava tezu da je sudstvo korumpirano od HDZ-a. No, s presudom ili bez presude percepcija korupcije koju niti jedan zastupnik i zastupnica ovdje nisu propustili spomenuti ostaje ista. Znači ljudi misle i uvjereni su i osjećaju to na svojoj koži da se apsolutno ništa nije promijenilo. Zašto je to tako? Pa zato jer se loš materijalni status, socijalni status, gubitak socijalnih i materijalnih prava, sve slabija dostupnost zdravstva, javnog obrazovanja, nedostatak radnih mjesta, nemogućnost zapošljavanja nisu promijenili niti postaji ikakva naznaka da se mogu promijeniti i to se neće promijeniti ovom ali ni bilo kojom drugom antikorupcijskom strategijom. A kada ljudi govore da se ništa nije promijenilo i da Hrvatskom vlada korupcija onda misle i na sve ove stvari koje sam ovdje napomenula. Antikorupcijski narativ se uvriježio kao standardni antiklijentelistički narativ iz kojeg crpi svoje, svoju legitimaciju većina pretendenata na vlast. Radi se o pristupu koji uzroke klijentelizma i korupcije svodi na problematičan, individualni i grupni moral onih koji ostvaruju utjecaj na zapošljavanje, na dodjelu javnih sredstava, sudske presude i slično. Tako smo ovdje evo baš svjedočili takvim moralizatorskim ocjenama s jedne i druge strane od opozicije i vladajućih. Riječ je dakle o pukom moralu koji jedni imaju drugi nemaju, a neki često sugeriraju da je tako i u narodu jel, da je naš narod takav korumpiran jel i to se može čuti u podtekstu, ne samo političari nego čak je i narod sklon korupciju, eto to je u nas tako. Iz tako postavljanje dijagnoze proizlazi da je prevladavanje korupcije i klijentelizma takvo da nisu potrebne nužne društveno ekonomske promjene već je dovoljno putem izbora u postojećem političkom okviru zamijeniti moralno problematične pojedince i grupacije na pozicijama s vlasti s moralno nepotkupljivim pojedincima koji neće prakticirati ili podržavati klijentelizam, nepotizam niti korupciju. To da narod baš i ne vjeruje ovoj naraciji i da ne misli da je sve baš tako jednostavno, da je dovoljno zamijeniti jedna lica drugima najbolje govori jedan podatak koji se ovdje nije navodio tako često, a to je postotak onih koji izlaze na izbore. Ljudi naprosto ne vjeruju da će smjenom jednih lica sve biti bolje. Ono što ostaje i iz ovih rasprava i uz ove rasprave sigurna sam gotovo da će ljudi ispred svojih malih ekrana imati taj zaključak je onaj svi su oni isti. Ljudi nisu u potpunosti u krivu iako je prvi korak smijeniti HDZ s vlasti, činjenica je da antikorupcijske politike i to neće reći nitko iz opozicije bojim se osim mene, nisu rješenje svih problema već su i korupcija i nepotizam i klijentelizam samo simptomi dubljeg problema. Svi oni koji budu htjeli promijeniti taj status radne većine morat će ipak promijeniti neke dublje dakle proizvodne odnose. Klijentelizam i korupcija bujaju u Hrvatskoj gdje je jedini način zapošljavanja zapošljavanje preko veze, gdje se javno dostupne usluge poput zdravstva i obrazovanja većini svake godine čine i stvarno su sve nedostupniji. No klijentelizam i korupcija činjenica da se netko može zaposliti samo preko stranačke iskaznice ili doći do liječnika samo preko veze je tek djelomično posljedica moralne korupcije klijentelizma, a velikim dijelom posljedica osiromašenja. Činjenica da živimo u drugoj najsiromašnijoj zemlji u Europi u kojoj nema dovoljan broj više dobro plaćenih kvalitetnih radnih mjesta, nema dovoljno kapaciteta za svima dostupnu zdravstvenu uslugu, nema novaca za socijalne transfere i tomu slično. I sada će većina onih koji su jako zainteresirani da se uvuku u ove rasprave o komunizmu i kapitalizmu, o komunističkoj partiji i HDZ-u zaključiti i složiti se da je to samo kod nas tako, da je riječ o ortačkom tipu kapitalizma tzv. krovni kapitalizmu. To je odličan narativ, antikorupcijski narativ odlično tako služi vladajućima jer umjesto da mijenjaju stvarno odnose i uzroke našeg zaostajanja u našoj dakle zemlji i našu poziciju u odnosu na razvijene zemlje Europe, da počnu brinuti o tvrtkama od državnog interesa, da ne rasprodaju državno srebro, da ulažu u razvoj tehnologija, znanstvenih istraživanja, u industrije koje imaju mogućnost biti izvozne industrije, da prestanu zatvarati izvozne industrije kao što je brodogradnja, da potiču industrije koje na sebe vuku druge industrije, imaju te multiplicirajuće učinke na privredu i privredni razvoj, oni će samo obećati da će bit pošteni, čak ni to jer čak mislim da i vladajući znaju da ni ne moraju previše obećavati da budu pošteni, da čak mogu i prihvatit onu činjenicu da ljudi ne misle o njima dobro jel, ali stvari se ne mogu promijeniti. Zanimljivo je da je percepcija korupcije godinama građena i u to se uvlači i poznati narativ o uhljebima koji je zanimljivo se pojavio onda kad su krenule tipične krize u kapitalizmu s tipičnim posljedicama na periferiji oko 2008.g. dok je prije toga društvena većina prozivala vladajuće zbog zatvaranja tvornica, gašenja radnih mjesta, privatizacijske krađe velikim dijelom legalno omogućene, oko 2008.g. javlja se narativ o uhljebima. To je objašnjenje zaostalosti koje se pojavilo nakon što je u Hrvatskoj u svega par godina izgubljeno po nekim procjenama oko 140 i 200.000 radnih mjesta. Država se suočila sa smanjenim poreznim prihodima zbog pada privredne aktivnosti što je u kontekstu politika štednje koje su međunarodni i financijski i politički centri ideološki i proceduralno nametnuli kao jedini prihvatljiv odgovor na krizu značilo da kompenzirajući rast javne potrošnje i investicija koje za zapošljavanje u javnoj upravi i javnim poduzećima više nisu bili rješenje kao kriza. Ideološki napad počeo se sve više usmjeravati na javni sektor kao takav hraneći se podjelom i negativnom solidarnošću između radnika u privatnom i radnika u javnom sektoru. Više se kao problem nije postavljalo ekonomsko zaostajanje već se zaoštravao socijalni Darvinizam između poduzetnika i radnika u javnoj i državnoj upravi. S druge strane upravo zbog nedostatka kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta tisuće ljudi postaju poduzetnici i bili su prisiljeni na samozapošljavanje, čime su postali znači mali i srednji poduzetnici na kojima počiva navodni ekonomski razvoj iako je očito da nemaju snage povesti taj razvoj. Poduzetnik je uostalom u Hrvatskoj i vozač Ubera jer je mali obrtnik kojeg unajmljuje Uber za vožnju, a on postaje i prestaje biti radnik i postaje poduzetnik ne zbog svoje volje nego zbog svojeg zapravo životnih okolnosti. On je zapravo radnik, ali bez radničkih prava i onda se to naziva poduzetnikom. Jedan je emigracija koju obrazovani svakako najbolje i najsretnije biraju, samozapošljavanje i borba za bolji položaj koji se stječe uglavnom poznanstvima, ugovorima s državom i slično ili pristanak na slabo plaćene eksploatirajuće poslove za plaću koja radnika često smješta u status de facto socijalnog slučaja bez socijalnih prava. Objasnit ću u slobodnoj raspravi i kako se taj narativ lijepo uvezuje uz mitologiziranje na, … [[Govornik se ne razumije]] zaključim, nikakve antikorupcijske politike neće pomoći radnom stanovništvu da popravi svoj status i ove rasprave između lijevog i desnog ovdje potpuno su beznačajne.

Poštovani predsjedavajući, poštovane dame i gospodo. Ovaj dokument koji je predmet rasprave zasigurno ima određenu vrijednost, barem priznaje kako je RH po percepciji korupcije na 97% među građanima i 73% među poduzećima jedna od najkorumpiranijih zemalja koja na transperisi listi dijeli 63. mjesto sa Lukašenkom i Bjelorusijom. A ovo je ništa drugo nego čestitat. Također priznaje se kako dosadašnje aktivnosti nisu dale rezultate, dapače pali smo sa 60. mjesta od 2018.g. Koristi se femizam kako transperisi istraživanja ne održavaju provedene pozitivne pomake. Ostatak teksta pun je floskula poput ostvarenje modernog demokratskog društva, vladavine prava, jakih institucija koji uživaju povjerenje građana kao temelja blagostanja cjelokupnog društva. Dokument vrvi alibi akcijama koje služe stvaranju dojma o borbi protiv korupcije poput one u strateškom razdoblju provedene su edukativne aktivnosti na području etike, integriteta, te sprječavanja nepravilnosti, prevare i korupcije za službenike Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Ova edukacija će zasigurno pomoći da naša administracija prestane sudjelovati u koruptivnim aktivnosti.

Upravo se najveći kriminal dešava u našim županijama, gradovima i općinama, čast izuzecima. U dokumentu, tko uopće ima živaca pročitati ga u cijelosti može se naći i floskula, snažno civilno društvo doprinosi učinkovitoj borbi protiv korupcije i preduvjete transparentnog i otvorenog društva, stoga je važno osigurati kvalitetan strateški okvir za razvoj i jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva. Iz dostupnih dokumenata, a Domovinski pokret je dosta govorio o tome, jasno se vidi kako je Vlada i značajan dio cijelog sektora uvukla i u koruptivnu hobotnicu, dijeleći milijarde poreznih obveznika kroz različite programe i na različitim razinama, od državne pa do lokalne. Najbolji dokaz za to je ponašanje tog civilnog sektora u našem društvu. Iako je RH jedno od najkorumpiranijih država u EU te iako je korupcija percipirana kao ključni problem naš gospodarski, a i ukupni razvoj, vrlo rijetko ćete naići na primjer da se civilni sektor bavi ovom temom. Ali se itekako bavi našim vrijednim policajcima koji ispunjavaju svoju zakonsku obvezu i čuvaju našu domovinu. Kao svoju primjedbu na ovaj dokument, GONG je tražio uvođenje videonadzora na postupanjima policije uvođenjem kamera na odorama i automobilima. Našoj civilnoj sceni, naši policajci koji rade za mizerne plaće primarni su i potencijalni počinitelji korupcijskih dijela, a ne političari ili direktori javnih poduzeća. Iako sami dokument priznaje kako je pravosuđe naznačeno kao jedno od glavnih sektorskih područja u kojem se percipira visoka razina korupcije. Vlada je upravo Ministarstvu pravosuđa dodijelila ulogu nositelja provedbe Strategije borbe protiv korupcije. Ako već ne znaju ili se ne žele obračunati s korupcijskom, onda su osigurali način kako će obmanjivati javnost nekakvim uspjesima i rezultatima. Naime, umjesto korištenja međunarodno priznatih metodologija mjerenja korupcije, Ministarstvo pravosuđa će kao pokazatelj učinka borbe protiv korupcije koristiti rezultate istraživanja upravo Ministarstva pravosuđa i uprave o percepciji korupcije na mrežnoj stranici Ministarstva. Na uzorku od cca 3000 ispitanika, vrlo je jednostavno manipulirati rezultatima. U dokumentu se često spominju poduzeća u javnom vlasništvu pa se kaže, potrebno je održavati edukativne aktivnosti o antikorupcijskim mjerama u trgovačkim društvima u vlasništvu RH. To će zasigurno pomoći da direktore javnih poduzeća nemaju brojače novca, kao što ga i dosad nisu imali. Fenomen rastuće korupcije, kao i svaki drugi problem, može se desiti samo onako kako se problemi i inače rješavaju, prepoznavanjem i otklanjanjem uzroka, a uzrok ležu u činjenici kako je udio javnog sektora u RH daleko najveći u EU, a udio javne nabave u BDP-u narastao sa 13 na čak 16,5% u zadnje 4 godine. Državni aparat toliko je jak da ne upravlja samo javnim dobrima već određuje pobjednike i u ovisno privatnom sektoru. Sjetite se samo kako je Ministarstvo zdravstva poslove pripreme i nadzora digitalizacije najbolesnijih sustava u RH povjerilo cvjećarki i bivšem Sanaderovom ministru. Nakon što je Domovinski pokret u više navrata upozoravao na to i nakon nekoliko medijski napisa, Ministarstvo je poništilo natječaj i opet je bilo, tko je jamio, jamio je. Mediji i civilna scena opet o tome šuti, a uhvaćeni u nedjelu smišljaju nove načine kako izvući dodatni novac. Isti taj dokument ukazuje na jedan vrlo važan antikoruptivni mehanizam, a to su preporuke skupine država za borbu protiv korupcije naziva GRECO kojim je RH članica od 2000. g. Nećete vjerovati, u tom antikorupcijskom tijelu Vijeća EU, zapamtite ovo, vjerovali ili ne, 17 godina sjedi g. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda RH kojeg je inače na to mjesto imenovao g. Đuro Sesa, u narodu poznat kao Đuro Kesa, pri čemu je posljednjih 10 godina na samom čelu tog tijela predsjednik, dok je voditelj hrvatske delegacije u GRECO-u g. Dražen Jelenić, naš bivši glavni državni odvjetnik, ujedno i član jedne udruge, Veliki orijent hrvatske masonske lože, već ili samo 3 puta suspendiran zbog sumnje da je počinio stegovno djelo ponašanja ili postupanja suprotno temeljnim načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Pametnom dosta.

Evo, danas pred nama Prijedlog Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje '21.-2030. g. ili bi bar trebala biti. Predmetna Strategija možemo reći da je nastavak kontinuiranog provođenja sustava antikorupcijskih mjera u RH, a nakon što je isteklo razdoblje dakle važenja ove prethodne strategije za 2015.-2020.g. Borba protiv korupcije jedna je od prioritetnih područja javnih politika u okviru strateškog cilja učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., a u kojoj su također utvrđeni i prioriteti djelovanja antikorupcijskih mehanizama. Dokument koji je pred nama nosi naziv strategija, odmah na početku da pojasnimo što zapravo znači strategija odnosno što ista podrazumijeva. Strategija podrazumijeva odnosno označava postupanje koje je usmjereno k ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg planiranja, prema tome strategija kao općeniti načelni dokument propisuje način ostvarenja cilja te pri tome uzima u obzir prilike i prijetnje iz okruženja te resurse i kompetencije organizacije. Da bi navedenim dokumentom uspostavili učinkovit i djelotvorni strateški provedbeni okvir borbe protiv korupcije potrebno je sagledati što sve podrazumijevamo pod pojmom korupcije. Naime, ne postoji univerzalna definicija pojma korupcije, najčešća korištena definicija propisuje kako korupcija predstavlja zlouporabu moći i položaja i ovlasti za privatnu korist. Jednako tako možemo reći kako je korupcija društveni fenomen koji ima izrazito snažan negativni učinak na vladavinu prava i povjerenje u institucija, naravno posljedično i na gospodarstvo, demokratsku političku kulturu te naravno društvo u cjelini, drugim riječima imajući u vidu navedeno učinkovita borba protiv korupcije trebala bi uključivati ne samo nadležna tijela javne vlasti već i društvo u cjelini, trgovačka društva koja djeluju na tržištu, civilni sektor ali i sve građane. Fokus javnosti najčešće je usmjeren na nazovimo to tako, velike korupcijske afere, međutim koruptivno ponašanje ne ovisi o visini novčanog iznosa koji je obuhvaćen pojedinom koruptivnom radnjom već namjerom da se koristeći svoj položaj stekne prednost u odnosu na druge čime se narušava tržišna ravnoteža dionika istog kao i njihova ravnopravnost. Drugim riječima, ne postoji klasifikacija dionika potencijalnog koruptivnog ponašanja. Upravo zbog navedenog prepoznavanje, sprečavanje i borba protiv korupcije kao društveno neprihvatljivog fenomena uvjetovana je sviješću o društvenim vrijednostima i prihvatljivom ponašanju u društvu s ciljem ostvarenja javnog interesa. Kratko ću se osvrnut na institucionalni okvir uspostavljen u borbi protiv korupcije, pri tome naravno trebamo razlikovati tri skupine institucija koje su uključene u predmetnu borbu. U prvoj se nalaze one koje djeluju na području formiranja antikorupcijske politike, tu možemo uključiti prije svega Ministarstvo pravosuđa i uprave kao središnje tijelo za prevenciju korupcije koje koordinira izradom, provedbom i nadzorom provedbe nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata. U drugu grupu institucija ubrajamo one koje djeluju na području prevencije korupcije u RH, prije svega tu mislim na Povjerenstvo za sprečavanje odnosno odlučivanje o sukobu interesa, povjerenika za informiranje, pučku pravobraniteljicu, ali i čitav niz drugih institucija. Konačno u onu treću grupu ubrajamo tzv. represivni mehanizam u koji uključujemo USKOK te PN USKOK. U nastavku osvrnut ću se na dio iz strategije koje se odnosi na pitanje percepcije korupcije. Percepcija korupcije okosnica je stvaranja atmosfere zastupljenosti korupcije u našem društvu, a koja onda služi kao glavni alat ili oružje pojedinih zastupnika koji po tom svojim izjavama dodatno pridonose navedenoj percepciji. Stoga bi pozdravio odluku Ministarstva pravosuđa i uprave koja je paralelno s postupkom izrade ove strategije provelo on line istraživanje na mrežnim stranicama navedenog ministarstva upravo s ciljem dobivanja procjene postojećeg stanja percepcije korupcije kod građana kao polaznih odnosno referentnih rezultata prije početka provedbe mjera u okviru nove strategije. Bitno je napomenuti kako je korupcija društveni fenomen prisutan u svim državama i u svim segmentima ljudskog djelovanja. Isto tako ne postoji referentna mjerna jedinica kojom bi se korupcija izmjerila, pa se u pravilu mjerenja odnose na percepciju korupcije kod građana. Međutim, prilikom ocjene stope percepcije korupcije treba naglasiti kako predmetne rezultate treba detaljnije razložiti. Ono što svakako treba uzeti u obzir je primjerice istraživanje koje se odnosi na sektor pravosuđa. Prema istraživanju više od 37% ispitanika sigurno je da su sudovi i državna odvjetništva korumpirani, dok gotovo 58% smatra da je pravosuđe korumpirano. Dakle, ovdje govorimo o dojmu, međutim bitno je istaknuti kako velik dio navedenih građana nije primjerice stranka niti u jednom sudskom postupku. Međutim, neovisno o tome isti smatraju kako je pravosuđe korumpirano. Postavlja se pitanje zašto je tome tako? Da li i mi u ovm domu ponekad u našim raspravama, javnim istupima doprinosimo takvoj percepciji? Da li ponekad priličnom lakoćom dijelom etikete da je netko korumpiran, da su određene radnje koruptivne, da je pravosuđe skup sudačke klike i drugi izrazi koji se mogu vrlo često čuti i u ovom domu. Nastavno na navedeno istraživanje u sklopu ove strategije bitno je napomenuti da osim postavljenih ciljeva treba staviti naglasak i na pokazatelje praćenja uspješnosti borbe protiv korupcije. Jedan od pokazatelja učinaka bit će upravo i rezultati naprijed navedenog istraživanja. Planirano je da sa ciljem praćenja rezultata takvo istraživanje provede na kraju razdoblja provedbe svakog od planiranih akcijskih planova, dakle krajem '24., '27. te 2030.g. Sljedeće što želim istaknuti jest činjenica koju sam spomenuo i na početku da je strategija načelni dokument čija implementacija se planira kroz trogodišnje akcijske planove.

S obzirom da je 13 sati sad ćemo kratko prekinut raspravu. Idemo na iznošenje stajališta, prvi za iznošenje stajališta prijavio se Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

O ovome danas mnogi mediji pišu i tema zaslužuje da je netko izgovori ispred ove govornice.

Zatim apliciraš na sredstva EU preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, dobiješ nekoliko milijuna kuna za ekstezivniji uzgoj stoke, podizanje voćnjaka i vinograda, pokretanje prerađivačkih pogona voća i povrća ili slično, zaboraviš što si obećao u projektu kojim si aplicirao na sredstva, ako si slučajno nabavio životinje, zaboraviš i na njih, napustiš ih, pa se one same snalaze tražeći hranu i pokušavajući ostati na životu. U međuvremenu ugasiš firmu ili ona ode u stečaj, novac nikad ne vratiš, nijedan sud ne može obaviti prisilnu naplatu od nečega što ne postoji, nema žiro računa niti odgovorne osobe jer je firma za hrvatsko zakonodavstvo prestala postojati. A da je tomu tako svjedoči nalaz državnih revizora koji su češljajući poslovanje Ministarstva poljoprivrede utvrdili postojanje milijunskih dugova pojedinaca koji se zasigurno nikada neće naplatiti jer poduzeća su već odavno otišla u stečaj, a dobiveni i potrošeni poticaji nisu evidentirani u stečajnoj masi, a najlakši je način ubiranja poticaja kroz sustav krava-tele. Riječ je o ekstenzivnom uzgoju goveda na kojemu se okreću milijuni kuna i ništa ne bi bio problem da se vlasnici brinu o kravama na koje ubiru novac. Takve krave su prepuštene same sebi, same se tele, same žive, same ugibaju, ljeti pate od žeđi, a zimi od hladnoće. Vlasnici za njih znaju samo kada treba popisati serijske brojeve za obračun poticaja i time nanose sramotu i štetu svima onima kojima je životinja blago i čuvaju je kao zjenicu oka svog. Revizori su utvrdili da su korisnici pretpristupnih fondova EU nenamjenski potrošili čak 18,6 milijuna kuna. Međutim, nad korisnicima tih mjera je zaključen stečajni postupak i trgovačko društvo je brisano iz sudskog registra, pa je potraživanje nenaplativo jer je dug taj koji nije ušao u stečajnu masu. A nisu samo problemi povrata nenamjenski potrošenih potpora iz vremena pretpristupnih fondova. Revizori evidentiraju i slične stvari i u protekloj 2020. i 2021.g. Državni revizori također smatraju da u cilju onemogućavanja parcelacije poljoprivrednog zemljišta čija bi posljedica bilo usitnjavanje treba propisati jasne kriterije za utvrđivanje minimalne i maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja se daje u zakup radi poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na činjenicu da su najkvalitetnije površine poljoprivrednog zemljišta dane u dugogodišnji zakup i koncesiju u prijašnjim godinama na rok do 50.g., te da zakupci ostvaruju potpore i sredstva za izravna plaćanja Državni ured za reviziju preporučuje provoditi aktivnosti na uspostavi učinkovitog sustava kontrola kako bi se utvrdilo je li državno zemljište u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je puko sredstvo za ostvarivanje poticaja. Tako se ponovno vraćamo na priču o novčanim potporama i poticajima iz državnog proračuna i europskih fondova koji se u velikom broju slučajeva zloupotrebljavaju, a država nema kvalitetan kontrolni mehanizam kako bi to spriječila.

Slijedi iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Poštovane kolegice i kolege, danas sam odlučila malo govoriti o jednoj gospodarskoj grani s kojom se dosta hvalimo i pretpostavljam već znate radi se o turizmu, ali o turizmu na hrvatski način i neki kažu da je 20% BDP-a, neki su radili neke druge izračune kažu da je 11% BDP-a, ali mi se moramo zapitati je li to što mi zovemo turizmom, turizam ili je to tek ubiranje položajne rente. Vidjeli smo prošle godine kako je to jedna gospodarska grana koja je vrlo osjetljiva na udare razno razne krize i tada smo vidjeli i da nam je robni uvoz također pao pa se moramo zapitati što mi to nudimo turistima jer činjenica je da oni ovdje kupuju u stranim trgovačkim lancima koje imaju i u matičnim državama, proizvode koji se proizvode negdje dalje, a ne u Hrvatskoj i onda još samo nedostaje da to plate EUR-ima pa na neki način doživljaj je potpun, a mi možemo za naš turizam promijeniti budući da ih često mijenjamo i evo ja predlažem da bude „Dođite u Hrvatsku osjećati ćete se kao kod kuće doslovno“ Naš turizam uistinu ovako kako ga mi imamo je ubiranje položajne rente i to za zapadnjake željne sunca i mora i kada se sve zbroji i oduzme u stvari mi tek naplaćujemo taj prostor za kampiranje ili smještaj i to naše gospodarstvo neizbježno gura prema tom rentirskom modelu koji sa sobom nosi brojne poteškoće i probleme. Naravno da ne treba i često se evo i danas smo čuli, opozicija samo kritizira, opozicija ništa ne nudi, ali evo ja ću navesti samo jedan primjer gdje bi mi mogli iskoristiti naše potencijale, a Hrvatska je kao država predodređena za različite oblike turizma, a ja ću vas podsjetiti da je Hrvatska domovina nogometnih svjetskih viceprvaka sportaša koji su nositelji brojnih odličja u rukometu, vaterpolu, košarci, skijanju, atletici, gimnastici, tenisu, jedrenju itd. da ne nabrajam, brojnim sportovima. I ako pogledate u kojim uvjetima u kojim oni rade onda je stvarno pravo čudo što osvojimo ikad igdje i jednu medalju jer mi imamo talentirane sportaše, uporne roditelje koji su toj djeci od malih nogu potpora, vrhunske trenere i tu manje-više sve tu završava. Što se tiče sportske infrastrukture tu smo poprilično tanki i da sve bude još tragičnije sjetimo se da je jedini olimpijski centar koji smo imali na Bjelolasici izgorio prije 10 godina. Otada stoji zatvoren, obnove nema i umjesto da mi orijentiramo Hrvatsku kao turističku destinaciju za vrhunske sportaše za sportske kampove, za vrhunske sportske rezultate mi i dalje idemo brojati turiste od 6. do 9. mjeseca i ubirati tu položajnu rentu. Znači kad bi samo malo više imali ideje, entuzijazma i ulaganja u sportsku infrastrukturu, u sportske sadržaje u kojima bi ne samo naši nego i strani vrhunski sportaši ali i rekreativci boravili tijekom cijele godine mogli bi pričati o nekom smislenom turističkom sadržaju. Umjesto toga puno je lakše objesiti zimmer frei, raditi 2 do 3 mjeseca i betonirati obalu načičkanu nepotrebnom količinom apartmana.

Jučer sam snimila sjednicu Odbora za rad i pozivam sve zastupnike i zastupnice da pogledaju tu snimku. Sramotno je na koji način se u ovoj instituciji raspravlja o zakonu koji će sutra imati doslovno materijalne posljedice za 52.000 ljudi koji rade za minimalnu plaću. Minimalna plaća inače zadovoljava samo 25% osnovnih životnih potreba. Jučer predsjedavajući dakle tog odbora Davorko Vidović nije imao dovoljno strpljenja, niti snage da više od par minuta posvetimo ovom zakonu, a u tome mu je zdušno pomagala Majda Burić iz HDZ-a potpredsjednica sabora. No, ono što je problematično s ovim zakonom je slijedeće. To je zakon koji ćemo vjerojatno, vjerojatno raspravljati o njemu idući tjedan i ja pozivam sve sindikate da reagiraju na taj zakon. To je zakon koji će umjesto neto propisati bruto minimalnu plaću što je dobro, ali će jedini učinak biti negdje 50 kuna možda povišica te plaće, to nije dovoljno. U tom Zakonu se pored postojećih iznimki u kojima poslodavac može isplatiti plaću manju od minimalne, uvode nove iznimke, umjesto da Zakon o minimalnoj plaći bude zakon koji ograničava minimalnu plaću i da minimalna plaća bude minimalna plaća koja se smije isplatiti radniku za puno radno vrijeme, mi donosimo zakon u kojem unosimo nove iznimke od pravila i to su mi državni tajnici jučer cinično odgovorili, a to je samo tako ako se potpiše kolektivni ugovor, tada će radnici raditi za manje od minimalne plaće, kao da ne znamo da postoje žuti sindikati koji će biti spremni potpisati takav ugovor i to upravo u radno intenzivnim industrijama, prerađivačkoj industriji koja na to i cilja.

sabora, kolegice i kolege, jučer, prekjučer je ministar Beroš uputio u početak javne rasprave izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Zašto sam ja zgrožen? Iz više razloga. Dakle, mogu prvo razgovarati o 129a. točci Ustava koja nalaže da su područne jedinice lokalne samouprave nadležne za pitanje zdravstva što zna i moj kolega iza u to vrijeme župan Sanader.

Ajmo krenuti od jedne obične ustanova koja se recimo zove zavod za javno zdravstvo. Dakle, ko i svugdje u Hrvatskoj je pod upravljanjem jedinica područne uprave tj. pod upravljanjem županija i koji osim Ličko-senjskog mislim vam uvijek posluje pozitivno. Dakle, ne samo da uništava ono što je dobro još od vremena Andrije Štampara, nego pazite ovo u doba pandemije znači gdje su vam zavodi za javno zdravstvo zapravo prvi da tako kažemo na braniku borbe protiv Covida on želi dodatno stvorit jedan da tako kažemo kaos u sustavu. Onda ajmo korak više, onda kreće na županijske bolnice za koje želi učiniti isto. I ja ću reći da i vlada SDP-a je privremeno županijske bolnice, ali uz dozvolu osnivača stavila na upravljanje države, sanirala ih je i vratila ih je. Koji je tu problem? Problem je to da su županije kakve god bile u zadnjih 15-tak godina minimalno ovisi o njihovoj fiskalnoj snazi od 5 do 10 milijuna godišnje ulagale u opremu, u kupovinu poslovnih prostora, u poboljšavanje standarda. Da te županijske bolnice vam imaju, neke čak i 4-5 hektara zemljišta dakle kojim upravljaju one ili županija kako njihov osnivač. Onda imamo tu i zavod za hitnu, dakle ista priča, opet vam županije, jedinice, općine i gradovi sufinanciraju različite timove koji se otvaraju, a sada jednim potezom pera dakle to se želi centralizirati. Dakle, najveći gubitaši u sustavu su vam državne bolnice od Rebra do Vinogradske, od KBC-ova, dakle prvo trebate riješiti svoj problem. A ključni problem vam je HZZO koji je zbog naravno proračuna RH dakle on mora biti pozitivan, u plusu mora biti i šta onda radi, dakle jednostavno ne plaćaju bolnicama i zdravstvenom sustavu ne plaćaju stvarnu uslugu, ne plaćaju stvarnu uslugu. I šta se događa? Periodično svakih godinu, dvije, tri dolazi ministar financija i kaže e sad ćemo sa 2-3 milijarde kuna sanirati zdravstvo. Saniraj HZZO, saniraj sebe prvo, a onda možeš krenuti na nešto što dobro funkcionira i onda možemo razgovarati o tome da li specijalne bolnice koje isto by the way tim prijedlogom zakona prelaze u vlasništvo države mogu biti regionalne, mogu biti države, državne. Ali to je stvar rasprave, a ne jednokratnog dekreta. Dakle, jednokratnim dekretom ministar Beroš što želi, zapravo sav sustav koji još donekle dobro funkcionira i koji je sukladno Ustavu obaveza područne uprave, znači da se brine o zdravlju primarne zdravstvene zaštite što vam je zavod za i hitna i to vam je i zavod za javno zdravstvo i domovi zdravlja, slijedeće pitanje je moje zašto nećeš uzeti domove zdravlje kod sebe to ti je isto kao i zavod za javno zdravstvo. Da je on možda dao prijedlog ajmo racionalizirati, pa ajmo razgovarati da se možda dom zdravlja spoji sa zavodom za javno zdravstvo, to još mogu čak onako procesuirati, ali ovo kakav je prijedlog to je užas i katastrofa jer se promijenit neće ništa. Nažalost bio sam čak i ja osobno u bolnici prije 3-4 tjedna i sada jedan lijek neću ga spominjati je koštao 5 kuna, antibiotik jedan, no međutim, baš smo se malo našali sa kolegama tamo, taj isti lijek je koštao 35 kuna dok sam se ja liječio. Znate zašto? Zato jer centralizirana javna nabava nije provela javnu nabavu i naravno da monopolisti, a monopolisti u zdravstvenom sustavu vladaju hrvatskim zdravstvom, ne vlada ministar Beroš su jednostavno 35 kuna digli cijenu tog lijeka. I šta se događa? Samo raste dug. Pa razmišljajte prvo kako ćete državni sustav reformirati, razmišljajte na način ajmo rješavat to postepenim koracima, idemo vidjeti što ne funkcionira u zdravstvenom sustavu. HZZO vam ne funkcionira, ne funkcionira vam stvarna cijena koja treba biti isplaćena bolnicama, zdravstvenim ustanovama, to ne funkcionira, ali se možda nešto i krije na HDZ-ov način. Kad ja čujem specijalne bolnice vraćam se u film od prije deset godina, privatizacija, a možda dolazi i laboratorij da ih privatizira umjesto Zavoda za javno zdravstvo, privatni laboratoriji će dolazit.

vijeće nije prihvatilo ovu strategiju, ona nije prošla na matičnom radnom tijelu jer je svima jasno da je ona zapravo mrtvo slovo na papiru. Govorio je i kolega Petrov o tome u ime kluba i kolega Miletić da je nama dostavljen ovdje jedan birokratski dokument kojeg se može čitati jedino ako čvrsto začepite nos, posebno ako gledate sve ove afere kojima svjedočimo iz dana u dan u kojima sudjeluje vladajuća stranka, posebno ako uzmete u obzir da je ta stranka i pravomoćno presuđena odgovornom za korupciju. I možda bi bilo dobro osvrnuti se i na afere o kojima čitamo ovih dana u medijima da je RBA Leasing oštetio 50.000 hrvatskih građana za oko 700 milijuna kuna. Dakle evo vidimo kako se banke, kako se financijske institucije ponašanju u RH i tko im je to omogućio. Omogućila im je vladajuća stranka, omogućila su im regulatorna tijela, omogućila su im tijela koja navodno sprečavaju korupciju i bore se protiv korupcije, a zapravo imamo situaciju da se tim tijelima stalno režu ovlasti, tako i sa Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa. I znate što je najbolje od svega? Što kada mi optužujemo vladajuće za korupciju, oni vade odluke Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa koji su upravo oni srušili i čiji su se predsjednici žalili na to i onda sudovi ruše te presude i sad oni koriste to kao argument protiv oporbe, a mi iz oporbe, mi iz Mosta zahtijevamo da se ovlasti povjerenstvu ojačaju, a vi ih želite, vi ih želite srezati. Dakle, ono što ovdje treba reći prije nekoliko godina je u Hrvatskoj borba protiv korupcije zapravo imala puno veći značaj, ona je i ova tijela o kojima govorimo imala su nekakvu funkciju. Npr. prije nekoliko godina čak je i predsjednica države morala dostaviti svoje putne naloge plaćene novcem hrvatskih građana, a danas se čak i putni nalozi HDZ-ove veleposlanikove supruge proglašavaju državnom tajnom, zamislite to je državna tajna dakle da antikorupcijska tijela, da tijela HS, da saborski zastupnici, da javnost imaju uvid kako se troši novac hrvatskih poreznih obveznika.

To tvrdi i Transperensi, to tvrdi i Eurobarometar Europske komisije, a vlada nama u ovoj strategiji koja je zapravo predložena kažu podaci ovih mjerenja za RH u recentnom razdoblju ne odražavaju provedene pozitivne pomake. Dakle, vlada nas ide uvjeriti kao kako konkretni podaci Europske komisije zapravo nisu ispravni jer ne odgovaraju tom ružičastom stanju koji oni nama ovdje ovaj predstavljaju i gdje njihovi stručnjaci za uljepšavanje stvarnosti poput kolege Borića žele reći da nije onako kako piše u podacima nego je onako kako oni tvrde.

Vi nam kažete da 2030. bi Hrvatska trebala zauzeti mjesto koje sada zauzima Bugarska, dakle Hrvatska bi i za 10.g. trebala biti na tim ljestvicama znatno ispod prosjeka EU. Dakle, ja mislim da za utvrđivanje glavnog uzorka korupcije u Hrvatskoj, to su rekle i kolege, ne treba čitati strategiju nego ovu pravomoćnu presudu o kojoj smo govorili, a ja se nadam da se u Hrvatskoj neće događati da banke, da telekomi izvlače novac iz džepova hrvatskih građana, a da imaju zaštitu vladajućeg HDZ-a.

Predsjedavatelju, malobrojne zastupnice i zastupnici. U razdoblju od 2013. do 2018. bila sam predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je tada po prvi puta počelo djelovati kao samostalno stalno profesionalno i neovisno državno tijelo. I u tom razdoblju i u tom svojstvu donosila sam na stotine i stotine mišljenja o tome što znači povreda načela djelovanja, čini mi se da ih je bilo preko tisuću ili dvije do kraja mandata, a isto tako donosila sam i odluke o povredama načela djelovanja jer su mišljenja i odluke dvije strane jednog te istog novčića. Ne samo da sam donosila odluke o povredama načela nego komotno se može reći da sam možda njihov glavni i idejni začetnik i tvorac takvog načina djelovanja povjerenstva. Između ostalog donijela sam i odluku u odnosu na Božu Petrova kojeg je danas resorni ministar politički vrlo kukavički i bijedno pokušao Boži Petrovu natrljati na nos.

Kao predsjednica povjerenstva donijela sam i onu čuvenu i poznatu odluku u odnosu na Tomislava Karamarka i moram priznati da sam čak i pisala možda ključne dijelove obrazloženja te odluke, a sve ono što je činjenično utvrđeno u tom postupku nitko nikada nije osporio do današnjih dana. No nisam ja izgovorila rečenicu da stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana, niti je to izgovorilo povjerenstvo, bio je to Andrej Plenković na općem saboru skupa HDZ-a. Njegove su riječi bile da se od modernih političara očekuju najviši standardi transparentnosti, odgovornosti i integriteta što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje. No unatoč tim riječima ne bi bilo ničeg, ne bi bilo možda niti pada vlade da nije bilo institucionalne osude koja je ispravno, činjenično točno i pravno utemeljeno bila izrečena tada od strane povjerenstva. I koliko se sjećam u ono vrijeme nitko od vas HDZ-ovaca nije stao u obranu postupanja tadašnjeg svog, a sada već bivšeg šefa. Svi ste se tada sakrili iza odluke povjerenstva bez koje ne bi bilo sada na ovoj funkciji gdje je niti Andreja Plenkovića, a niti bi većina vas sjedila tu gdje sjedite sad. Kada se Tomislav Karamarko pokušao politički rehabilitirati današnji predsjednik HS Gordan Jandroković poznat po nadimkom Hrabri rekao mu je da nema povratka na staro. I doista, Hrvatska se nije vratila na staro i bilo bi potpuno pogrešno vladavinu Ive Sanadera uspoređivati sa Hrvatskom kakva je ona danas, danas je ona neusporedivo gora jer je nakon mog mandata novi saziv povjerenstva nastavio sa ustaljenom i dobrom, dobrom praksom rada tog tijela, pa je i u odnosu na Andreja Plenkovića donosio odluke o istim tim povredama načela djelovanja i povredama Članka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. I tada je Andrej Plenković shvatio ono čega se ni Ivo Sanader dosjetio nije, a to je da ne mogu nezavisne institucije biti te koje se bore protiv korupcije i ne mogu nezavisne institucije određivati što je to sukob interesa, a što nije jer Andrej Plenković želi da on bude jedini sudac i jedini mjerač svih mjera i svih stvari. Dolaskom Andreja Plenkovića na vlast borba protiv korupcije je naprosto stala, a političkim i pravnim inženjeringom u proteklih je 5-6 godina provedena sabotaža i eutanazija ključnih antikorupcijskih tijela. Stara Strategija borbe protiv korupcije bila je neučinkovita i slaba baš onakva kakva HDZ-u treba, a ova strategija je ostvarenje svih HDZ-ovih maštarija i želja. U ovoj strategiji navode se samo prazne fraze u kojima borbe protiv korupcije uopće nema. Jedan od motiva i jedan od razloga zbog kojih sam se 2019. godine upustila u kandidaturu i kampanju za predsjedničke izbore bio je poraz Hrvatske u borbi protiv korupcije. Još od afere Borg koja se u javnosti počela razotkrivati godinu dana ranije, dakle tijekom 2018. bilo je jasno da se našim institucijama koje bi tu borbu protiv korupcije trebale nositi na svojim leđima nešto ozbiljno i opasno ne funkcionira kako treba. Kada sam prvi puta čitala iskaze sad već bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić, ali i ministra financija Zdravka Marića i ostalih Borgovaca koji su dani USKOK-u u okviru obavijesnih razgovora koji su se vodili povodom podnesenih kaznenih prijava nisam bila sigurna je li to nečija fikcija, je li to scenarij za kakav film ili skripta nekog krim romana. I neposredno prije nego što su ti iskazi objavljeni u medijima bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić danas poznati kao mason shvatio je da traganje novinara za istinom neće posustati pa je bio primoran priznati da su ti iskazi nažalost autentični i istiniti i da oni predstavljaju našu stvarnost, da je to naša java, a ne tek ružan san. Za slučaj Borg sam od prvog dana tvrdila da ima kriminalnu komponentu, a to tvrdim i danas. No, ono što je golim okom vidljivo, ono što je zdravom razumu kristalno jasno tijela koja bi se trebala boriti protiv korupcije ne vide i ne razumiju. Iskaz Martine Dalić zajedno s ostalim iskazima opisuje do koje mjere je sva državna moć zloupotrijebljena u rukama nekolicine i na koje su sve načine čelnici različitih državnih tijela spremni biti sluge. Nema tko u slučaju Borg nije bio upleten, od FINE koja je ministrici neovlašteno davala informacije o tome kad sjeda koja ovrha ili blokada pa do ravnatelja SOA-e koji je provjeravao osobe koje po zakonu nije imao ovlasti provjeravati. Ne samo da sam tada očekivala istragu protiv Borgovaca uključujući i samoga Andreja Plenkovića već sam očekivala i odgovornost i smjenu čitavog niza visokopozicioniranih državnih dužnosnika. Očekivala sam da će se zatresti država, no nije se dogodilo ništa. To ne znači da su moja očekivanja bila pogrešna. Država se tada trebala zatresti, a nije se zatresla zato što je zapravo i nema. Imati državu znači imati institucije koje su sposobne uspostaviti vladavinu prava i udahnuti život odredbama Ustava i zakona. A slučaj Borg pokazao je da naš politički život pa tako i pravni život funkcionira kao farsa. Država nam je u tom institucionalnom smislu još uvijek neizgrađena i slaba, jer samo u državi slabih institucija zakone može pisati neka tajna protuzakonita skupina i da potom ta ista skupina na takvom zakonu enormno zarađuje. Samo u državi u kojoj nema niti minimuma stvarne kontrole parlamenta u odnosu na izvršnu vlast, zakoni se izglasavaju onako kako stranački šef kaže bez da itko išta pita. Samo u državi kakva je ova naša, pljačka i otimačina se kontinuirano događa pod okriljem, uz zaštitu i uz blagoslov zakona, a ako baš zaškripi i zatreba onda i uz pomoć Ustavnog suda. Jedna takva odluka Ustavnog suda iz 2019. godine kojom su osporene ovlasti Povjerenstva za sukob interesa meni je bila jasan znak da će se radi zaštite političkih interesa i stolice Andreja Plenkovića nastojati nadalje urušavati ionako slabe institucije. Da je država debelo utonula u korupciju, nazadovali smo u indeksu percepcije korupcije kao i svim, po svim drugim indeksima i kriterijima na svim relevantnim ljestvicama. Jedan mladi znanstvenik s Hrvatskog katoličkog sveučilišta rekao je da je upravo korupcija glavni razlog iseljavanja. No, unatoč brojnim korupcijskim aferama koje su nicale jedna za drugom, unatoč ministrima koji su zbog sukoba interesa i korupcije morali napustiti Vladu, prave javne rasprave o uzrocima i o genezi nastanka korupcije nije niti bilo. Kao društvo pali smo u apatiju i u pomirenost postojećim stanjem. I tada sam došla na ideju da se u okviru kampanje za predsjedničke izbora pokuša otvoriti i pokrenuti tema o tome kojim bi putem Hrvatska trebala ići. S obzirom da predsjednik države ima ovlast predložiti Vladi da se održi zajednička sjednica i da se na njoj razmotre nekakva osobita važna pitanja smatrala sam da je borba protiv korupcije upravo takva tema i ideja je bila da se ova ovlast predsjednika države iskoristi za to da se jedan gotov nacrt strategije suzbijanja korupcije tada 2019. uputi na Vladu s obzirom da je bilo jasno da Vlada sa svojim nacrtom Strategije borbe protiv korupcije kasni. Pa je tada kao dio mog programa za predsjedničke izbore nastala i Strategija suzbijanja korupcije koju sam već tada 2019. godine poklonila Hrvatskom saboru, a sada kao zastupnica 10. saziva Hrvatskog sabora tu sam strategiju uputila i u zakonsku proceduru. No Vlada je na taj moj prijedlog rekla da ona zna bolje i ja se slažem kada je o korupciji riječ Slijedi rasprava Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Sandra Benčić.

Ministar Malenica je danas rekao da se u borbi protiv korupcije u ovoj strategiji naglasak stavlja na podizanje razine svijesti građana o štetnosti korupcije. Dakle, inače kad se radi bilo koji strateški dokument onda se prvo definira neki središnji problem koji imamo i onda se iz njega definiraju cilj ili ciljevi. Znači prema ovome što je ministar danas rekao, glavni problem korupcije u Hrvatskoj ste, prema mišljenju HDZ-a i njihove vlade, upravo vi dragi građani, vi i vaša svijest ili kako HDZ misli vaša nesvijest. I tako vam je stranka osuđena za korupciju poručila da nisu krivi oni za korupciju nego vi dragi građani nemate dovoljno svijesti o štetnosti onoga što oni rade pa oni eto to rade dokle god vama ne podignu svijest na višu razinu i to će sigurno zdušno raditi i zato im treba ova strategija. Sama strategija u svojim ciljevima i mjerama razotkriva ili vašu nevoljkost da se s korupcijom borite ili nesposobnost za to, pa tako evo vlada navodi da će uspješnost provedbe ove strategije između ostaloga mjeriti i time kolika je percepcija korupcije u Hrvatskoj. Inače kroz cijelu strategiju, samo da napomenem se povlači to da je percepcija korupcije puno veći problem od korupcije same, dakle problem je što se ona vidi, a ne što ona nastaje. Dakle, šta kaže vlada kako će mjeriti uspješnost provedbe strategije, kaže da je sada polazna vrijednost percepcije korupcije u Hrvatskoj čak 94%, ali već 2030. će nam biti puno bolje jer će biti samo 80% i onda će nam bit odlično. Ili primjerice, HDZ smatra uspjehom ako do 2030.g. čak 15% građana koji se susretnu s korupcijom tu korupciju prave. Fenomenalan rezultat. Ovo je strategija vrijedna investiranja. Dalje, strategija ističe problem političkog utjecaja na Agenciju za elektroničke medije, a pri tome uopće ne predlaže nikakav mehanizam da bi se taj politički utjecaj na Agenciju za elektroničke medije eliminirao. Kad smo već kod toga u ovom dokumentu vlada se pohvalila da je pravilima o transparentnosti vlasništva nad medijima osiguran kvalitetan sustav obavještavanja državnih tijela i javnosti o vlasništvu medija. Pa mislim ako vi zbilja imate taj kvalitetan sustav da vas se obavještava o stvarnim vlasnicima medijima, ja ne znam kako vam se dogodio slučaj Topa radija i 101 koji je razotkrio to da osoba koja je vlasnik Top radija je ujedno i vlasnik žigova za 24 druge radiopostaje u Hrvatskoj. Dakle, ili imate dobar sustav pa ste to znali i svejedno mu dali koncesiju na 101 i omogućili koncentraciju na tržištu ili to niste znali pa nemate dobar sustav obavještavanja? Dakle, nitko od ukupnih institucija tu nije vidio problem skrivenog vlasništva nad medijima, ali ajmo dalje. Strategija kaže da će i dalje jer kao to navodno već imamo, sustavno financirati neprofitne medije od strane države i strane jedinica lokalne i područne samouprave. Pa bi ja ovdje podsjetila i vladu i sve zastupnike HDZ-a da je upravo vaša vlada neprofitne medije izbacila iz Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću, pa im je tada jedini pravi kontinuirani i donekle nezavisni izvor financiranja u potpunosti ukinut. Provjeravala sam tu uredbu i za 2021.g. i među popisima aktivnosti odnosno vrstama djelatnosti koje se financiraju nisu navedeni neprofitni mediji i dalje. Natječaj iz Europskog socijalnog fonda za neprofitne medije odgađan je nekoliko godina. Lokalni mediji su danas u najgoroj medijskoj mogućoj situaciji i u potpunosti su zarobljeni od strane lokalnih vlasti koji su im u najvećem broju slučajeva jedini financijer. I tako su se naši lokalni mediji, naše lokalne radiopostaje najčešće pretvorile u PR agencije za lokalne župane i gradonačelnike. Međutim, o tome ova strategija ne govori ništa. Neki dan je portal Indeks objavio koliko milijuna kuna pojedini nacionalni mediji uključujući i portale i novine dobivaju od vlade i ministarstava. A postoji jedna nova forma koju sam zapazila, a ta forma zove se konferencije vlade. Vlada stalno u nešto po nekim određenim medijima ime neke svoje konferencije. Koliko to vlada plaća taj podatak nemamo. Da li vlada putem takvog načina financiranja medija odnosno plaćanja njihovih usluga utječe možda na to kako mediji oglašavaju, posebno imajući u vidu u kojem su položaju oni na tržištu i da tržišno zapravo ne mogu preživjet, ali o tome ova strategija ne govori. Idemo dalje, javne nabave, dakle javne nabave su detektirane ovom strategijom kao područje, problematično područje za korupciju, međutim isto tako mada se spominje jačanje kapaciteta državne komisije dakle DKOM-a ne navodi se jedna od ključnih stvari koja je problematične u kontroli postupaka javne nabave, a to je da DKOM nema ovlasti, primjerice samostalno ispitivati koluziju ili tzv. nedopuštene dogovore između natjecatelja na javnim nabavama, nema. Znači ono što DKOM može raditi je da li je ispoštovana procedura, da li je u proceduri bilo sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i tu njihova ovlast staje. I naravno da je sve po zakonu i naravno da je procedura ispoštovana, a imate bezbroj slučajeva i ja ih vrlo često gledam, a i bavila sam se analizom javnih nabava, gdje imate konzorcij x koji da ponudi više cijene i imate drugi konzorcij y koji da ponudu niže cijene, ali su zaboravili priložiti jedan od ključnih dokumenata jer kada se javljate na natječaj od recimo 100 milijuna kuna često je da recimo zaboraviti dati bankovnu garanciju, to je kak da kažem normalno je. E to su stvari koje DKOM ne može ispitivati. To bi zapravo trebala raditi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja se u ovoj strategiji ne spominje kao da to područje nije područje u kojem bi se itekako trebali borit protiv korupcije. Dapače, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kaže da jesu upravo takvi nezakoniti dogovori u postupcima javnih nabava izvor korupcije. Međutim, niti im se dala bilo kakva dodatna ovlast u vezi toga, niti će se ovom strategijom poboljšati njihov položaj u suzbijanju takvih nedopuštenih dogovora, nota bene takvih slučajeva su, odluka u takvim slučajevima imali najmanje jer kažu da im je prema sadašnjem okviru takve slučajeve najteže utvrditi. Dakle da zaključimo, ključni problem korupcije u Hrvatskoj prema ovoj strategiji nije zarobljena država, zarobljena zna se od koga, a sada se zna i prema pravomoćnim sudskim presudama, nije ključni problem korupcije u ovoj državi ni činjenica da sve institucije ove zemlje čak i one koje se zovu navodno neovisnima izravno ovise o dobroj volji velikog vladara. Nije problem činjenica da je država u zadnjih 5.g. prošla izrazito jake postupke centralizacije u kojima se moć u potpunosti koncentrira u premijeru i vladi. Nije problem, niti činjenica da ova vlada nije provela primjerice reformu zdravstva i kroz nju prevenirala postupanja koje generiraju tzv. sitnu korupciju. Pa onda vi kažete da je središnji zahtjev ove strategije da se građanima povećava svijest o tome da je korupcija štetna, a ne to da bi vi trebali eliminirati one situacije u javnoj upravi koje tu korupciju generiraju jer ne dolaze ljudi platiti doktora zato jer im se ekstra plaća nego zato jer do doktora ne mogu doć po 2-3.g., ne dolaze potplatiti službenika za nekakvu dozvolu zato jer im se to plaća nego zato jer do dozvole ne mogu doći 3.g., a vidjeli su susjeda da je došao za mjesec dana. Dakle, to su problemi koji se u ovoj strategiji ne vide. Dakle, nije vam problem niti reforma obrazovanja koja nije omogućila kurikularnu reformu, nije uvela građanski odgoj i obrazovanje, ništa od toga nije problem.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo imam potrebu u ime Ministarstva pravosuđa i uprave odgovoriti uvaženoj zastupnici Benčić nekoliko stvari. Prije svega ova strategija i naš cilj nastavka borbe protiv korupcije i podizanje svjesnosti ne samo građana kako je rekla kolegica nego svih nas bilo na državnoj ili lokalnoj razini je transparentnost u radu. Nije sve ni tako crno, a nije sve ni tako bijelo kao što se ovdje iznosi. Mnogi od vas, evo i vi koji sad dižete pločice, ste bili dio Vlade RH, pa ću vam rado odgovoriti kad budemo replicirali na ono što ćete me pitati. Prije svega mi nismo optužili građane za ništa nego percepcija dakle istraživanja koja smo proveli mi smo realno dali u javnost. Dakle ovako, ono što nas zabrinjava je da ljudi koji nikada nisu imali pristup pravosuđu, nikada nisu imali pristup policiji, USKOK-u, niti tijelima progona, niti tijelima sudbene vlasti, smatraju da je pravosuđe korumpirano, da su sudovi korumpirani, da je državno odvjetništvo pod kontrolom države itd. Mi želimo ovom transparentnošću i akcijskim planovima i zakonima građanima dati do važnosti da onaj koji nije imao pristup ima pravo pristup sudu, a isto tako ne može se unaprijed osuđivati da je netko netransparentno radio svoj posao. Dakle, podizanje svijesti ne samo građana kao fizičkih osoba nego i političara na lokalnim razinama i državnim razinama je naša zajednička zadaća. Ovo je okvirna strategija, tu slijede zakoni, nekoliko zakona kroz ove akcijske planove, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o lobiranju i mnogi zakoni koji će se još naći u HS pred vama da o njima stručno i adekvatno raspravljamo. Ono što je otužno i zabrinjavajuće za sve nas bi trebalo biti, a imam i sam iskustva u ovim saborskim klupama je što je danas o ovoj strategiji vrlo malo rečeno o područjima ove strategije, jačanje institucionalnoga i zakonodavnog okvira za … [[Govornik se ne razumije]] korupcije … [[Govornik se ne razumije]] , jačanje transparentnosti rada tijela javne vlasti, jačanje sustava etike upravljanja sukobom interesa, jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave, podizanje svijesti o štetnosti korupcije. To je sve ostalo negdje dalje. Trn u oku je predsjednik vlade Andrej Plenković, odluke Povjerenstva za sukob interesa nitko nikakav alat povjerenstvu ne oduzima nego gospodo draga Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije sud, mi imamo tijela istrage, policiju, PNUSKOK, USKOK, državno odvjetništvo, sudove i sve oni koji su zaduženi da vode brigu o tome. O tome kako se borimo protiv korupcije govori i činjenica da je kroz Hrvatski zatvorski sustav u jednoj godini prošlo 12.000 zatvorenika, 12.000, od tih 12.000 60% su istražni zatvorenici koji su bili zahvaćeni razno raznim korupcijskim uskočkim akcijama, pa tako da se ova vlada ne bori protiv korupcije da ova istražna tijela ništa ne rade i da tu nitko ništa ne radi samo donosimo u sabor dokumente koje smo valjda mi sami preko noći napisali. Na ovom dokumentu radilo je 70 razno raznih stručnjaka, ne političara nego ljudi koji se bave upravo ovim područjem i za vas koji to pratite ili ne pratite, jel ih znate ili ne znate, ova strategija je dio NPOO-a. Mi smo do kraja ove godine dužni ovu strategiju donijeti skupa sa pratećim zakonima koje smo mi sve na vrijeme pripremili i tu ćemo iz europskih sredstava povući više od 44 milijuna kuna da bismo ove 5 glavnih područja doveli u situaciju da zakonima koje ćemo donijeti to činimo i provodimo u djelo. Dakle ako ćemo čisto politizirati ima tu i veterana koji su imali prilike u razno raznim Vladama RH nešto reći o ovome, pa popraviti stanje, pa nisu popraviti. Ako ćemo vaditi iz džepova tko je s koje političke opcije bio gdje, što radio i kako mi bismo tu našli sa svim strana. I uvažena zastupnica Benčić koja je sad izašla iz sabornice kao članica jedne platforme dakle, isto tako [[Upadica: Gospodine, tu sam.]] ako ćemo govoriti o transparentnosti možemo govoriti o tome je li to u redu da se na lokalnoj razini, a pardon, da se u Gradu Zagrebu vi tamo šetate po gradskim urednima navodno kao saborska zastupnica, čekate razgovore s nekim ljudima navodno, sve govorim navodno što sam pročitao iz medija, je li to transparentno, je li to u redu. Dakle, može se pila okrenuti naopačke. Ja sam od vas očekivao kao pravnice da ćete dati konkretne savjete što ovdje treba popraviti, jer ovo je rasprava, a ne dizanje optužnice.

A vidimo da na početku ste se poskliznuli na vrlo važnim stvarima koja su bitna za naše građane. A da li ćete imati priliku to popraviti to ćemo tek vidjeti. Tako da nemojte okretati pilu na predsjednika Vlade, na HDZ, dajte se vi bavite malo i sami sa sobom. Poštovani državni tajniče, percepcija građana je nažalost da su svi političari korumpirani, uhljebi ne rade ništa, troše, beskorisni su itd., sve nas stavljaju u isti koš, a na žalost odnosno na sreću nismo svi isti. Dakle, ima nas koji dobro radimo, pošteno, marljivi itd. S druge strane pojedinim omiljenim političarima, evo u mojoj sredini je bilo tako nedavno, praštaju se grijesi jer se recimo radi o samo 10.000 kuna korupcije, a ne o milijun kuna, on je krao, ali je i nama dao i znači takva razmišljanja građana. Pa da se hvataju sitne ribe, a ne krupne što smo eto mogli i svjedočiti da se brojni žestoki procesi razvlače godinama, na kraju se dobivaju presude u smislu rada za opće dobro itd. Kako vi mislite edukacijom i podizanjem svijesti građana uopće promijeniti tu percepciju i taj zapravo način dvostrukih mjerila i kako da onda svi steknu nultu toleranciju na korupciju, znači [[Upadica: Vrijeme.]] i građani i svi političari. Pred Hrvatski sabor donose, dolaze brojni novi zakoni, spomenio sam neke, recimo jedan primjer Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, mi taj već zakon imamo, mi ga sada u uočenim nepravilnostima popravljamo na način da ljudi prijavljuju korupciju, da njihova prijava, da nema straha od prijave poslodavca, straha od prijave privatnog poslodavca, straha od prijave dužnosnika, lokalnog dužnosnika, načelnika, to dizanje svijesti, transparentnosti, percepcije da neće netko biti kažnjen, da neće loše proći ako nekog prijavi to je naša zajednička zadaća. Što se tiče nekih postupaka koje ste spomenuli, dakle naša je zadaća Ministarstva pravosuđa i uprave i Vlade učiniti jak i snažan, jasan i transparentan zakonski okvir, a na sudovima, istražnim tijelima je da u određenim situacijama procjenjuju što je, a što nije. Dakle, USKOK ili Državno odvjetništvo ima za mogućnost alat zakonski da u određenim situacijama ima nagodbu sa onim koji su se našli pred nekim koruptivnim djelom, ako ta nagodba [[Upadica: Vrijeme.]] dovodi do nekih novih saznanja.

Poštovani državni tajniče strašno ste se uzbudili nakon rasprave u ime klubova i imali potrebu ovaj već unaprijed reći kao ćete odgovarati. Dakle, ajdemo razgovarati o činjenicama. To je, mislim to su činjenice koje ste vi i naveli i koje govorite, ali ono što mene zabrinjava dodatno je to da kad je rađeno istraživanje među sucima, dakle istraživanje koje, među sucima koje oni su trebali nešto ocjenjivati, ocjenjivati svoj rad pa onda ocjenjivati između ostalog stavke napredovanja, da je 55% sudaca reklo da se u sudstvu ne napreduje prema zaslugama, prema radu nego prema nekim drugim elementima i podobnostima. Dakle, to je nešto gdje je struka rekla što misli sama o sebi. zastupnice, hvala potpredsjedniče, nisam se ja uzbudio nego 5 sati ovdje sjedim i slušam što sve pričate pa kupim dojmove sa rasprave, pa dakle taj moj dojam može vama ličiti na uzbuđenje. Ja sam baš posebno pogledao na vas jer ste bila članica vlade u vrijeme Zorana Milanovića i u to vrijeme je bio ministar sadašnji šef kabineta predsjednika Orsat Miljenić i tada je ta percepcija bila visoka i loša, Mi možemo govoriti o postocima više ili manje, sve je to zabrinjavajuće. Dakle, zato i postoji Državno sudbeno vijeće kao neovisno tijelo koje smo i to promjenama Ustava 2010. godine donijeli da je sve i Državno odvjetničko vijeće, da se bave sa stegovnim postupcima protiv sudaca ili ovo drugo protiv državnih odvjetnika. Naša zajednička zadaća je dakle jačati transparentno, jasno pravosuđe. Mene muču ovo što stalno bacate pilu HDZ, Vlada HDZ-a, HDZ-a.

Dakle poštovani, dajte vi meni recite, kako vi objašnjavate da u istom dokumentu kažete da je problem u pravosuđu to što postupci posebice oni koji se tiču korupcije traju dugo i da su neefikasni i da to je problem, ali istovremeno Povjerenstvu za sukob interesa ukidate osnovnu ovlast za procjenu integriteta političara, a oni su brzi. Pa kažete ovdje, ha nisu oni sud. Tako je nisu, sudovi su puno sporiji pa ćete to prebaciti na sudove jel tako. A što se tiče vaših primjedbi u vezi Grada Zagreba samo ću vam reći ovo.

Nismo ni mi birali vas zastupnice da hodate po gradskim poduzećima kao zastupnica i donosite poslovne odluke, to je broj jedan. Broj dva, krivo ste rekli moja percepcija, ono što vi govorite moja percepcija, ja smatram da niste u pravu, da niste korektni u svojoj raspravi kao pravnica i da niste dali nikakav doprinos kvaliteti ove Strategije. Znate zašto? Nisam čuo ni riječi o Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti-zviždača. Ništa nisam čuo. Načelo obnašanja javne dužnosti, načelo čl. 4, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, nije izbačeno iz Zakona. Mi smo to načelo uredili tako na temelju odluka upravnih sudova, Visokog upravnog suda i Ustavnog suda, a vi kao legalistica i pravnica bi to trebali znati, da mi moramo poštivati odluke najviših sudova u državi. Mi načelo ostavljamo, ali dajemo za zadaću lokalnim razinama, svim gradovima, općinama, županijama na razini Vlade da se donesu etički kodeksi na koje će Povjerenstvo moći postupati na temelju kodekasa koji će se donesti kojih sada nema.

Međutim, kada ste naglašavali tako žustro da je jedan od ključnih momenata u vašoj Strategiji zaštita prijavitelja nepravilnosti, pa šta ne zaštite neprijavitelje nepravilnosti sa Veterinarskog fakulteta koji vam već godinu dana vas upućuje na nelegalnosti koje se tamo događaju, ne dobivaju nikakvog odgovora [[Upadica: Vrijeme.]] a dobit će otkaz tamo.

Slušajući danas oporbenu raspravu po ovoj Strategiji, stiče se dojam da je korupcija samo na nacionalnoj razini. Problem koji se ogledava na tijelima središnje vlasti, kao da ne postoji korupcija na lokalnim razinama, vi vjerojatno znate i pojedinačne primjere o čemu se tu radi.

No, čuli smo primjerice iz grada Zagreba sintagmu, ja sam vuk, a ti si ovca. Mislite li vi da je to taj doprinos jednom korektnom demokratskom, transparentnom načinu ponašanja između jednog člana uprave i, odnosno predsjednika uprave i člana nadzornog odbora, koji za divno čudo ima dionice u tvrtci koja itekako blisko surađuje i sa tvrtkom [[Upadica: Vrijeme.]] na čijim ... [[Govornik se ne razumije.]] po njemu je ovca. To je za nas sve zabrinjavajuće. Naravno da osoba koja treba dati doprinos određenim razvojnim stvarima, doprinos ovoj Strategiji, doprinos zakonima, daje si za pravo da u isto vrijeme optužuje, da u isto vrijeme sudi.

Pa zašto bi mi danas odgovarali za ono za vrijeme kada nismo imali prilike odlučivati o ničemu, razumijete? Sada je vrijeme, okej, dobili ste izbore, vodite svoju politiku kako ste obećali svojim građanima. Najbolja anketa na izborima će biti kako građani glasuju i koga biraju. U slučaju grada Zagreba izabrali su ovu platformu i to je volja građana. Najbolja anketa, nije percepcija, nego su izbori.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Državni tajniče, najiskrenije, ovakav ton, ovakav izbor riječi ja nisam čuo, ne samo za ovo kratko vrijeme od godinu i nešto što sam u Saboru, ali niti prije kada stvarno pratim sjednice Sabora, nisam ovakav ton čuo od pozicije državnih tajnica i tajnika. Ovakav ton pobjegne ili je potpuno u maniri nekih ministara da na ovaj način govore. I uopće o kojoj temi vi govorite, vi kao državni tajnik, a sad ću vas pitati, mislim evo, kao primjer, evo, da, jesmo, mi smo govorili o tome, neću se vraćati na tu presudu, ali Top radio, za Stojedinicu jedina mogućnost u gradu Zagrebu da dobiva liberalna neka građanska opcija, lijeva opcija, zelena opcija [[Upadica: Vrijeme.]] radio, to niste dozvolili. Pa poštovani zastupniče, ja sam ovdje došao braniti Strategiju, predstaviti Strategiju 2021.-2030. Nisam došao sjediti kao drvo ispred Vlade, kao stolica, da ne smijem ništa reći. Ja to sad radim isto, razumijete. Zašto ja ne bih mogao odgovoriti na isti način kako što se to imputira nama? Pa zašto bi ja bio odgovoran ili naša Vlada za nešto što nema veze s nama? Znači možete, Možemo!, a mi ne možemo. Pa mi ćemo vama jasno i glasno odgovoriti ono kako je. Kako moji drugi kolege odgovaraju, to je njihova osobna stvar, a vaša osobna percepcija jesam li ja pristojan ili nepristojan. Ja smatram da sam korektan, da odgovaram o Strategiji, da ne pričam gluposti i da se ne želim dodvoriti nikome, osim onome tko je meni dao povjerenje, a to su građani i Vlada RH, a vi sve to možete smatrati povredom Poslovnika i povredom ne znam čega. Ja sam pristojan u granicama i razinama kako ste i vi.

Točka 238 Poslovnika. Nemam što drugo reći, i to ne samo mene, nepoštivanje, ponekad i vrijeđanje, ne samo mene nego zastupnika koji su ovdje govorili. A to je već međusobna komunikacija takva. Vi ste čuli i ove druge zastupnike kako su se obraćali i onda je to postalo normalno u ovom Saboru očito. Dobro, ja vam neću dati opomenu jer niste replicirali, samo ste ukazali na vaše mišljenje, ali ja vas upozoravam da tako većina zastupnika komunicira. Poštovani državni tajniče, oboje dolazimo iz Slavonije i već je općepoznato da je u Slavoniji došlo do mnogog, mnogog broja iseljavanja i to mladih obitelji stručnih kvalitetnih kadrova. Da li zaista sa sigurnošću možete reći da razlog iseljavanja i ostvarivanje boljih materijalnih uvjeta, ali da nije i razlog zatrovan koruptivni sustav vrijednosti?

Poštovana zastupnice. Ja sam rekao da se Vlada RH skupa sa ovom strategijom i svim zakonima bori protiv korupcije. Svako koruptivno djelo, ako je koruptivno djelo, a vjerujemo u neovisnost pravosuđa o presumpciji nevinosti dajte dozvolite da neovisno pravosuđe provede neovisne postupke. Ono što je naš cilj ova vlada nije štitila nikoga imenom i prezimenom, naš cilj je biti transparentan, donijeti zakone koji će biti alat DORH-u, USKOK-u, policiji i svima onima koji trebaju provoditi istražne radnje. Mi ne možemo uperiti prstu ni na osobu a ni na osobu b dok ta osoba ne dobije pravo da da odgovor za ono što se eventualno navodno optužuje, tako da tu trebamo biti oprezni kao legalisti i kao zastupnici i kao pravnici. Svako ima pravo na svoju obranu, dokazati je li kriv, nije kriv, da li je bilo ili nije bilo upravo to ne bi smjela biti tema političkih rasprava. Neka neovisni postupak bude proveden za sve, bilo oni lijevi, bilo oni desni, bilo oni tamo ili vam to više nije ni bitno, bitno je da bude sve transparentno i pošteno. Slažem se s vama da, pravosuđe treba reći svoj konačni pravorijek, međutim kada se to i dogodi onda ulazimo u fazu negiranja i glumljenja kao da se to nikada nije dogodilo. I sad vi meni objasnite kako vi mislite kao vlada jačati borbu protiv korupcije, raditi kao što ste naveli jednu od vaših ciljeva u samoj strategiji na zaštiti prijavitelja nepravilnosti i zviždača kada mi i dalje u Hrvatskoj imamo situaciju da upravo oni koji prijavljuju koruptivna djelovanja, kao što je gospođa zviždačica u Kutini koja je prijavila da se na nju vrši pritisak da zapošljava HSLS-ovce i HDZ-ovce što se s njom događa, gdje je ona danas? Izbačena na ulicu. I to se neće promijeniti ovim jednim usvojenim papirom niti bilo kakvom strategijom ako svi ne krenemo od sebe.

Bilo bi pošteno da ste onda uvažena zastupnice krenuli od sebe pa došli do nas. I u vladi Zorana Milanovića bilo je nekoliko ministara koje su zbog sumnje na korupciju morali napustiti vladu. Jedan ministar, neću spomenuti ime, ministar turizma bio je uhićen odmah nakon što je vlada izgubila izbore ne znam koje godine to je je bio dužnosnik SDP-a. I mnogi dužnosnici koje sad ne želim reći imenom i prezimenom jel ti ljudi isto imaju, ne želim, imaju pravo na obranu, dakle imaju pravo, pustite imaju pravo svi na obranu.

Dakle, zvučni slučajevi, imena nekoliko ljudi bacaju krivu sliku na potpuni kao nepristrani i neovisni rad pravosuđa, to je veliki problem. Dakle, ta medijska [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] konstrukcija određenih imena ruši cijeli sliku i ugled pravosuđa, tu vam je problem.

Državni tajnik, kolegice i kolege. Politika je percepcija i naš rad kao saborskih zastupnika je isto percepcija i kad naš rad saborskih zastupnika neko ocjenjuje, dakle ocjenjuju građani kroz različite ankete mi dobivamo najmanju ocjenu, najnižu ocjenu i to ne zato što ne radimo nego zato što je to percepcija koju imaju o nama. Postoji jedan sport koji je posebno razvijan u ovom saboru, a koji se zove nabacivanje blatom, pa se onda krene nabacivat blatom i na kraju smo svi blatni, a niko ne zna i više nije ni važno ko je prvi počeo, ali na kraju smo svi blatni. I to je nešto što je zadatak, ja to čitav zadatak svih nas saborskih zastupnika, zadatak i vladajućih jer kad je odgovor, pa i vi ste pa sam i ja, pa je onda neko treći, pa će onda neko četvrti i na kraju smo kolegice i kolege, nemojte zaboraviti svi blatni jer kako ćete reći ali ja nisam. Nikako, jer je percepcija javnosti i građana koji su nas izabrali, koji oni koji su najuporniji nas gledaju kažu pa oni su vam svi isti, oni se samo u saboru svade. E, a kad pokušavate dokazat da niste isti onda je to nemoć. Ili još jedan sport da kad neko o vama nešto želi reći da obično to govori kad vas nema ili kad direktno stanete za govornicu pa kaže sad mi reci što imaš reć onda se listaju papiri. Ali ja ću se ipak vratiti na ovu temu, nešto što sam postavila kao pitanje ministru i nešto što mislim da je izuzetno važno ako zaista se iskreno želimo reći ok, korupcija je nešto protiv čega se moramo boriti, a to je Zakon o lobiranju i lobistima ili kako god to hoćete nazvati. Iz kog razloga? Tamo još od doba kad je bio premijer toliko spominjani Ivo Sanader na što se svi naroguše s jedne strane kad se spomene, al se svi sjećamo scene kad je bio kolektivan plač jer je Ivo Sanader odlazio, sad ga se više niko ne sjeća, ali što je tu je, to je naša sudbina, tada sam po prvi put vidjela da je bio Zakon o lobiranju. Moram priznati za vrijeme moje vlada u kojoj sam ja sjedila se isto razmišljalo o Zakonu o lobiranju i sad ponovo dakle i u ovoj prethodnoj strategiji je bio Zakon o lobiranju i sad je ponovo Zakon o lobiranju. Ajdemo jasno reći da li ga želimo ili ga ne želimo ili želimo da lobiranje ostane apsolutno ispod radara i da se lobiranjem bavi na način na koji ne treba biti. Kaže šta je lobiranje? Kaže lobističko djelovanja odnosno djelovanje sa ciljem utjecaja na odluke izvršne i zakonodavne vlasti radi afirmacije partikularnih interesa povlaštenih interesnih skupina. Ukoliko je netransparentno u javnosti nužno dobiva stigmu sumnjive djelatnosti s korupcijskim potencijalima. Mi imamo društvo lobista koji broji negdje oko 50 članova. Dakle, mi imamo od 2008. jedno društvo, imamo otprilike 50 ljudi koje je u tom društvu, imamo otprilike 450 različitih sudionika koji nude usluge lobiranja, to su danas definiraju kao konzultantske usluge, imamo zapravo jednu čitavu industriju koja je u sivoj zoni. Koja je slijedeći, dakle ponovo može biti uzrok korupcije. Dakle, ono što bi trebali se zalagati za transparentnost, trebali bi se zalagati za apsolutno da je, da su registri javni i ja sam malo pogledala što imaju druge zemlje EU odnosno što imaju neke druge zemlje izvan EU. Nemaju svi zakone. Imaju različito definirano. Ali što je ključ? Ključ je da imate registar otvoren, javan, dostupan, transparentan onih koji lobiraju i iza toga jedanput na godinu izvješće za što i kako su lobirali. Dakle, ponovo se nalazi u ovoj strategiji Zakon o lobiranju, ponovo se, je tema da će biti, ministar mi odgovorio da je imenovano, imenovana radna skupina i da se očekuje taj zakon, jer taj zakon osim toga ima i onaj jedan bitan element koji je vezan uz zakon, za vezan uz Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a to je onaj period hlađenja koji je uvijek vrlo, vrlo ozbiljan period način na koji će to biti definirano, ali budući da sam prošla vrijeme, a drugi gospodin Sander nije vidio ja ću se zaustaviti.

Poštovana kolegice govorili ste o percepciji naših građana, nešto slično sam ja govorila malo prije i u replici. I evo jedan primjer koliki može biti raskorak između percepcije i stvarnih razmišljanja građana. Vidjeli smo da je prema online anketi percepcija građana da se evo zdravstvo kao jel veliko koruptivnoj krizi ga stavlja na prvo mjesto 33,5% S druge strane imate istraživanje Eurostata gdje u zadnjih 12 mjeseci 65% bilo kod liječnika ili u bolnici 95% njih tvrdi da nije moralo dodatno plaćati ili dati vrijedan poklon medicinskoj sestri liječniku ili platiti za neku uslugu odnosno dati donaciju bolnici.

Dakle, mi imamo i kad dođemo za ovu govornicu različiti izričaj, netko govori onako mlati rukama neću reći nemojte me krivo shvatiti sa žarom, s energijom netko je vrlo smireniji.

I nije uvjerljiviji onaj koji je glasniji, ali je percepcija zaista nešto drugo, ali ono što moramo mi svi kao saborski zastupnici raditi, ali svaki put ja čujem i sad to, to je sad ovo što je rekao državni tajnik Sapalić postao mantra. Vi ste napadali pa smo mi odgovarali, mi smo to morali odgovarati, svi smo na kraju blatni. Dakle, o tome hoću reći i cijelo vrijeme je sad kroz ovu Vladu [[Upadica: Vrijeme.]] ta mantra, vi ste napadali naša je bila samo reakcija.

iznenađuje u tom smislu da smo stvarno navikli, ja sam bio uvjeren da je gospodin na poziciji službenika državnog za razliku od dužnosnika za koji čak razumijem kada ih ponese, međutim ako je to noviji HDZ, to je taj novi HDZ zbog kojeg predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade nema potrebu, ja razumijem, sad razumijem zašto se HDZ-ovcima ne želi ispričati. Ali mnogi građani puno bi im značilo da im se baš radi korupcije, radi svega ispričao.

Dakle, ovo je samo, nije ovo ništa slučajno, dakle sve to ima svoju, svoje razloge. Premijer je nakon, u prošlom mandatu nakon recimo godinu, dvije godine dolazio tu i ne, i praksa je postala da ne odgovara na pitanje saborskih zastupnika što ga saborski zastupnik pita, nego što misli da odgovara o tom saborskom zastupniku, što misli o tom pitanju, što misli jel je taj zastupnik ili zastupnica glup ili pametan, kako je obučen, koliko mu je stranka na postotku i to vam je onda, tako su krenuli ministri, a tako su krenuli i državni tajnici. Sad je samo ključno da li premijer bira ministre po tom uzoru ili svi oni postaju takvi da bi se dodvorili premijeru. Evo, kolegice Mrak-Taritaš, drago mi je da ste se dotaknuli važnog segmenta lobiranja koje još ovdje nitko nije spomenuo, čini mi se, prije vas. Mi ovdje često govorimo o korupciji za koju mnogi nisu zapravo svjesni, da je u, kako mi to volimo reći, razvijenom kapitalizmu, stvar svakodnevne prakse. Znači i u američkim lobističkim krugovima postoji praksa koja se zove revolving door. Znači revolving door doslovno znači da čovjek iz menadžmenta jedne uspješne tvrtke završi u ministarstvu. Mi smo recimo, ministra Marića zbog toga prozivali. Ne mislim da je to dobro, tu se vjerojatno nećemo složiti, ja mislim da je to zapravo 2.0 korupcija, to je korupcija koja je ozakonjena i gdje zapravo lobističke skupine koje imaju jako puno novaca, energije i vremena, mijenjaju zakone u svoju korist. Ja se nadam da ćemo dobiti u ovom sazivu Sabora priliku zakon o lobiranju da će doći na stol, da ćemo imati priliku o tome raspravljati i priliku ono što otvaramo cijelo vrijeme priču, mi svi smo ovdje koji sjedimo dužnosnici. Nakon tog mandata, ja mislim da je neusporedivo bolje da imamo zakon o lobiranju i da znamo nakon što predsjednik države prestane biti predsjednik države, da on svoje, dakle ono što je imao kontakte, koristi, ja to mislim da koristi za javni interes, ali da to bude definirano jer je to, mi smo imali u vanjskim poslovima, govorimo o posebnom vidu diplomacije koja mora biti za razvijanje našeg gospodarstva i to vrijeme hlađenja, što vi možete raditi i što ne možete raditi [[Upadica: Vrijeme.]] nakon što postane je izuzetno važno da se definira.

Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nisu svi dani u životu dobri, ima i boljih, ima i gorih. Kako u svakodnevnom životu, tako i u političkom. Ovo što doživljava naša oporba zadnja 2 dana u modnom smislu bi se nazvalo blam. Zašto? Pa zato jer kad imaš osjećaj da imaš temu i dođeš na raspravu sa takvom temom, a onda se raspadneš ili ne znaš odgovoriti, čak ni na dobru ponudu koju smo dali na početku, kolega Habijan, hajdemo razgovarati o Strategiji, nemojmo koristiti nekakve presude ili pojedinačne slučajeve, nego ajmo, nekakav grčko-rimski stil. Oni su se odlučili za onaj prljaviji dio, za makljažu i onda danas evo, tvrde da smo svi blatnjavi i to je činjenica, nažalost nakon ove rasprave. Medije ovo vidim, dolje ne zanima, oni su zamotali kablove, vjerojatno je otišao. Na nama je ipak da raspravljamo i raspravljamo o Strategiji, jedan okvir na 57 stranica koji ima svoju kvalitetu, bez obzira koliko ga mi pokušali, ovaj, derogirati ili reći da to nešto ne valja. Ali, nekako nam uvijek u podsvijesti, pogotovo sa oporbene strane bilo, ajmo ih uvrijediti, ajmo im reći da su oni svi isti, ajmo im reći da su ovakvi, ajmo im reći da su onakvi. I nažalost nisu se dobro proveli, vidite i sami. Jednostavno su bez energije, nemaju onaj moment koji ih je okupio u četvrtak navečer, jednostavno ih je onaj festival dotukao da su i jučer nakon što su dohvatili cijelih 55, danas još rjeđi i naravno, kad smo dignuli onu naslovnicu jutros i oni koji su bili najžešći u borbi protiv korupcije, jednostavno su splahnuli. Gledajte. A ta naslovnica puno toga govori. Pogotovo o jednoj stranci. Nejde to tako na naslovnicu, znači nešto iza toga ima. Ali bi svi gledali u tuđi vrt, svi bi oni nekome drugome govorili. Kad dođe do njih, korupcije nema. Pa tako i SDP, pa tako i ova ekipa iz Zagreba, itd., itd. I čemu svjedočimo? Da zaključi kolegica Mrak da je politika percepcija, da to nije rad. Da je borba protiv korupcije percepcija, da to nije rad. Ljubim sliku svoju, baš me briga što ćemo raditi. To je ono što muči ovaj Dom ovdje i percepciju ovog Doma u hrvatskom narodu. U četvrtak navečer percepciju je stvarala oporba, ujedinjena oko kolege Grmoje i sve se to raspalo u 2 dana i danas ovaj dokument koji nudi poboljšanja, koji govori o 95 mjera, o 3 važna zakona o kojima ćemo raspraviti u budućem razdoblju.

Ništa, nemamo dopunu na to. Donesemo ovdje 2 presude, i kažemo, ja sam kao povjerenik, tj. kao predsjednica Povjerenstva za sukob interesa jača od svakog hrvatskog suda. Kad ja napišem, ono što padne na sudu, to je jače, radi mene su političari odlazili i to je ono što i nas muči, g. državni tajniče. Hoćemo li dobit zakon o sukobu interesa koji će konačno tamo staviti osobe da način da radi svoj posao, jer ako se sjetim samo jedne emisije i izjave koja je nedavno dana, kaže aktualna predsjednica, na jednoj komercijalnoj televiziji, imam 200 predmeta po člancima koji me ne interesiraju. Kakve su to poruke? S čime se mi to bavimo? To nisu lagane izjave, gospodo. Ako imaš predmet, izvoli radi svoj posao. Svi bi se bavili samo najjačim političarima, oni bi sudili i stvarali svoje političke karijere, kao i ovi na HRT-u koji su postali političari, pa došli ovdje nama dijeliti lekcije.

Evo svjedočimo stalno, cijeli dan danas da se oporba stalno bavi prošlošću, stalno nas guraju u neka vremena prošla, daleka, nikako da shvate, da se uhvate u koštac sa sadašnjošću, a još manje sa budućnošću. Očito sa su shvatili da ova Vlada doista ima nulti stupanj tolerancije na bilo kakve oblike koruptivnih djelatnosti i da upravo kroz ovu Strategiju pokušava stvoriti zakonodavni okvir kako bi te mogućnosti korupcije u budućnosti bilo još kud i kamo manje, odnosno svedene na minimum.

U tome postoji razlika, znači, između vladajućih i oporbe. Mi smo tu da nudimo politike i da ih provodimo. Njih, jako malo, tu i tamo kritika, određeni detalj, ali nema cjelovitosti i zato im se događa ovo što ih se događa, recimo u Zagrebu gdje mogu nuditi politike. Hoćemo građanski odgoj, nećemo. Hoćemo ukinuti, ne znam studentima, invalidima stipendije, nećemo. Hoćemo prodati poslovne prostore, nećemo. Nećemo Pripuzu dati čistoći, tj. zbrinjavanje otpada, hoćemo. Znači, tu se vidi da li nešto znaš ili možeš, a ovo što se danas dogodilo u Splitu, je opet jedna stranka, centar imao svog gradonačelnika. Koji na naslovnicu odgovori s prvom točkom na gradskom Vijeću, raspustite sebe, ne mene. Sebe raspustite. Kao da nisu isto birani i jedni i drugi. Hvala potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolega Borić, državni tajniče. Kad smo već pri razlikama, jeste li vi primijetili ili sam to samo ja primijetila ovu veliku razliku koju navode neki kad definiraju državne dužnosnike.

Ja svaki dan to primijetim. Ne možete pored njih ni biti, a da ih ne primijetite, na način koji je uvijek negativan. Zaista ne mogu govoriti pozitivno ni o čemu, o bilo kojem zakonu. I očekuju da im bilo koja anketa da neki postotak više od onoga što dobivaju, to su toliko mizerni postoci da jednostavno ti koji rade na percepciji, gdje je jedan čovjek, jedan glas, jedna stranka, jednostavno zagušuju taj medijski prostor, a u biti vrijednosti nema, nema politika koje to slijede. I onda im je normalno da izvrijeđaju bilo kojeg ministra i dužnosnika koji ovdje dođe i kad im samo malo kažeš nešto, jednostavno svi bi trebali otići na tečaj kod kolege Kovača, gore u Čakovec, da nauče kako se to radi. Jer ovo je bilo loše i jučer i danas. Pa kolega Borić, evo i ja ću o percepciji o kojoj ste vi govorili i kolege prije mene. Kao što i u Strategiji stoji, kaže korupciju kao fenomen nemoguće je izmjeriti. U pravilu se mjerenja odnose na percepciju korupcije kod građana. A naši građani su nakon, unatoč presude za Fimi-media rekli nakon tjedan dana što misle o našoj stranci. Rejting je znači HDZ-a 27,3% i onda tek daleko, daleko na 16% Možemo, pa iza njega tek SDP i MOSt na 6,8% Prema tome, percepcija oporbe nije percepcija naših građana.

Ovo je vaša treća opomena, znači gubite pravo do kraja rasprave po ovoj točci. Izvolite. Evo da odgovorim kolegici na repliku. Nažalost, nepotrebno je da kolege ispadaju iz rasprave na ovakvim konstatacijama da je izabran ravnatelj pa je i anketa takva kakva je. Ako je MOST loš i radi destrukciju, on pada i to kolega Grmoja zna. Ali, jednostavno vi ne možete njih pozvati na odgovornost, jer oni odgovaraju samo na sebi i rade na onome što je gospođa Mrak možda ne htijuć rekla, oni rade na percepciji, nije njih briga za tu borbu protiv korupcije, oni žele da se percepcija svede samo na ovaj kut ili ovaj dio Sabornice u toj borbi. Njih to ne lovi, i kad se sami ulove u tome, vidimo da nema nekih kolegica ovdje danas, vidimo da nema nekih ljudi koji su obilježeni nekakvim aktivnostima koje bi se mogle svrstati u tu kategoriju, jednostavno oni nestanu u tom trenu, i oni bi stalno o tome, ali to su izbori izguljeni 2011. godine na toj jednoj percepciji.

Kolega Borić nas ovdje pokušava sve uvjeriti o trendovima nekih plaćeničkih anketa koje bi dakle prema njemu trebale pokazivati da građani Republike Hrvatske da ako vas se presudi za korupciju da će vam onda rejting rasti, jer to je navodno ono što se događa HDZ-u. Znači što više korupcije, to veći postotak u društvu, pa koga možete uvjeriti u to kolega Borić?

Ja sam se doista nadao da ćemo mi ovdje raspravljati o dokumentu dakle koji se zove Strategija, strateškom dokumentu dakle sprječavanja korupcije za razdoblje 21.-30., ako ništa drugo da ćemo od oporbe čuti neke kvalitetne, konstruktivne prijedloge, što izmjenit, što dopunit, koji su to zakonski prijedlozi koje oni predlažu, međutim od toga nažalost ništa. A koliko smo samo puta, ne proteklih tjedan dana, nego mjeseci, od početka dakle ovog saziva Sabora čuli da su govorili o korupciji, o problemu korupcije, gdje je sve korupcija u svim porama društva i danas dok raspravljamo o tom dokumentu njih nema, muk. Dakle, nema onog zbornog pjevanja od prošlog četvrta, nema selfija, nema ničega, jednostavno muk s lijeve strane. Hvala vam lijepo kolega Habijan. I ovo je zaista za njih jučer i danas blam, totalni. Znači, nisu se snašli, jednostavno, nema među njima tog kohezivnog karaktera kako oni glume prema vani, čak ni Nikola to ne može izvesti kako treba i jednostavno u takvim situacijama imate ovakve rasprave. Ono što mi vidimo, aktivnost Vlade i predlažemo. Čuli smo da medijacija ima svoje učinke u Gradu Zagrebu i da kad se sakupite tamo, nema veze od kud ste došli, da li sa tržnice, da li iz Sabora, vi možete ponuditi određene savjetničke funkcije. I to korupcija nije po kolegi Matuli, tu ništa nema, čim su oni nema ničega. Uglavnom, percepcija, to je glavna poruka današnje rasprave, koliko sam ja shvatio, samo gledajte u jednu stranu, nemojte gledati u nas, toliko smo loši. Ja bih upozorila, ako je postotak na izborima ili anketama relevantan znači na izbore izlazi samo 46% ljudi, meni se čini da onaj postotak onih koji odlučuju se apstinirati od izbora dosta velik i važan i da on daje odgovor na pitanje što misli hrvatski narod o svemu ovom. No, ajmo okrenuti pilu naopaku, ajmo reći da ste vi u pravu, znači, da je problem samo percepcija korupcije, a ne korupcija pa tome možemo reći da vam ide u prilog presuda protiv HDZ-a, ili da je ravnatelj navodno režimskog HRT-a, sad citiram vas, ono pokušavam se u taj set up uvuć, znači navodno režimskog HRT-a privede, i ajmo reći da je pravosuđe neovisno. U čemu je onda problem, kolega Boriću, zašto naši ljudi nemaju radna mjesta, zašto naši ljudi ne mogu doći do zdravstvene zaštite, zašto naša djeca više se ne mogu obrazovati u onom obimu i na onim mjestima gdje su se prije obrazovali, zašto naši mladi moraju otići iz zemlje da bi se zaposlili, zašto naši umirovljenici kopaju po kantama za smeće? Jednostavno ne doživljavam to da naši, naša djeca se nemaju gdje obrazovati, da nemaju dovoljno sveučilišta ili fakulteta koja žele, da nemaju određenih mogućnosti, da nemaju zdravstvene zaštite i to je ta razlika u pogledu. Da li će vas građani, kad već govorimo o anketama, doživljavati kao ozbiljnog političara, koji doseže do 0,7% kao stranka, jer vi ste u biti i stranka, ja ne znam koji su članovi, jednostavno imate sukob stranaka koji imaju strukturu i pravila i stranaka koje su pojedinci, bez ikakvih pravila. Možda je tu greška, možda tu ima problema, možda tu treba raditi poboljšanja. Ima stranka koje ne izlaze na izbore ni kad izgube sve žive izbore bilo kakve razine, ne izlaze jednostavno. Ti pojedinci ne dozvole nikome da rade nešto, koji su s njima, jednostavno, i onda se desi ovakav Split, gdje gradonačelnik sa svojim ovlastima dođe i kaže raspustite se vi, ne, što bi se ja raspuštao, ne. Samo vi. Jer očito da imaju probleme [[Upadica Ante Sanader: Vrijeme.]] a ne rade problem za koji su izabrani i onda je percepcija kolegice Mrak potpredsjednice Sabine Glasovac.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Bio je neki dan jedan prilog, mislim da je u RTL Direktu, o osuđenom dileru kokainom koji je iz Južne Amerike prevozio 553 tone, čini mi se, u Hrvatsku. Pao je zajedno sa svojom skupinom, osuđen je, kako je tvrdio i sam, u kratkom periodu, čini mi se da se nije radilo ni o mjesec dana, kako on kaže tada, po nalogu premijera Ive Sanadera, jer se taj isto slučaj trebao valjda prikazati kao uspješna borba protiv trgovine drogom. I u tih 17 godina, dosuđeno mu je 21, proveo je u zatvoru i završio Pravni fakultet. I sad će svoj život dalje posvetiti borbi protiv trgovine opojnim drogama, ali isto tako i poboljšanju uvjeta zatvorenika u zatvorima. Zašto ovo kažem? I zbog toga što se vi stalno pitate čemu ovakva rasprava, sa strane oporbe, na vaš prijedlog Strategije sprječavanja korupcije od 2021.-2030. godine. I logično je, da se zapravo kada vi predlažete Strategiju borbe protiv korupcije, da to, pa čak i prosječnog čovjeku, izgleda ponekad malo smiješno, kako je rekla jedna kolegica ovdje u ime Kluba, a nekad i tragikomično. Za onoga tko najbolje zna sustav korupcije, koji ga je na neki način uspostavio u Hrvatskoj, i potjerao brojne mlade ljude iz Hrvatske koji su otišli potražiti svoju sreću negdje drugdje, a i za nas druge koji smo ostali, a svaki dan svjedočimo aferama, mi se isto nadamo da ćete vi, da nećete biti recidivisti, nego da ćete kroz ovu borbu protiv korupcije pokazati da ono što ste stvorili, znate kako se s time i boriti da se to iskorijeni. E sad ajmo ovako. Ovo nije nikakva Strategija sprječavanja korupcije od 2021.-2030. godine zato što mislim ovo je 10. mjesec 2021. godine i naprosto godinu ste zakasnili. Prethodna Strategija završila, istekla je 2020. godine, ali dobro, ako se ponešto i kasni, ako se nešto i ne napravi na vrijeme, ukoliko postoji iskrena želja i politička volja, to se može nadoknaditi, vidjet ćemo. Međutim, ja i dalje mislim da kod vas ne postoji politička volja, evo i zašto. U ovom prijedlogu Strategije kao jedan od svojih ciljeva navodite jačanje sustava integriteta i upravljanje sukoba interesa. Odlično zvuči. Odlično. Sukob interesa je izvorište korupcije i borba protiv sukoba interesa jedan je od glavnih alata u borbi protiv korupcije. Al s druge strane, istovremeno kad predlažete ovaj cilj, vaša Vlada, vaš isti HDZ piše novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa u koji ne želi ugraditi obavezu da se dužnosnici moraju pridržavati načela djelovanja, odnosno da moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno, nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti. Evo već jedna nelogičnost i nevjerodostojnost. U Strategiji za zadan cilj podizanju javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti. Vidjeli smo kako je završila gospođa zviždačica iz Novske, koja je prijavljivala pritiske na zapošljavanje HDZ-ovaca i HSLS-ovaca. Na ulici. Išamarana, od korupcije prvi put, od pritiska da radi korupciju, drugi put kad je tu istu korupciju prijavila. Isto tako, kako vi i dalje podižete javnu svijest o štetnosti korupcije, vidjeli smo nakon dugogodišnje trakavice, okončalo se suđenje HDZ-u za Fimi-mediu, pokradeni milijunski iznosi iz državnog proračuna, moraju se vratit milijuni u Državni proračun, ali što na to kaže predsjednik HDZ-a i njegovi trbuhozborci. Kaže, nećemo se ispričati. Oporba histerizira, ja sam pobijedio na izborima i ne kanim izgovarati rečenice isprike za grijehe HDZ-a. Znači oni su opet, oni koji su ukazivali na korupciju, su za HDZ histerični tirani, ne demokrati, despoti, a HDZ čist ko suza iako se nakrao milijuna. Baš lijepo. Drugi dokaz zašto je to nevjerodostojno, nelogično i zašto vam se ne vjeruje. Primjer tri, jačanje transparentnosti, otvorenosti rada tijela javne vlasti. Kad mi saborski zastupnici postavljamo zastupnička pitanja Vladi Republike Hrvatske na odgovore i to šture i nepotpune čekamo mjesecima, iako su rokovi za dostavu odgovora 30 dana. Kad je Povjerenstvo za sukob interesa pitalo Vladu o putu HDZ-ove delegacije u Finsku vladinim zrakoplovom i o državnom trošku, premijer Plenković im je poručio, ništa neću više dostavit Povjerenstvu za sukob interesa, nacrtali smo o čemu se radi. Što mislite kako onda do odgovora dolaze građani? Još je treća nelogičnost. Sljedeći cilj jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave. Odlično. Dok ne vidite novi Zakon o obnovi, gdje šta brišu? Upravo obvezu javne nabave i otvaraju poligon za novi set korupcije u Hrvatskoj preko leđa ljudi koji su [[Upadica Furio Radin: Vrijeme, hvala.]] izgubili domove u potresu. Kolegice Glasovac, muči me doista nešto što ste rekli. Dakle, nazvali ste kolege iz HDZ-a recidivistima. Meni je to kompliment kada govorim o njima. Jer znate što je s recidivistima, da bi netko bio recidivist on mora nešto napraviti, onda to prestane raditi i onda to opet napravi. A kada govorimo o HDZ-u u kontekstu korupcije, možda ćete mi vi razuvjeriti, ali ja ne vidim tu pauzu. Pa bi vas zamolila za jednu konačnu dijagnozu, mislite li da je riječ o recidivistima ili možda o kroničnoj neizlječivoj bolesti, kada govorimo o odnosu HDZ-a i korupciji. Ja bih voljela da je drugačije, ali mislim da je moj komentar, odgovor na vašu repliku je upravo onaj TBF tu du du nema nam pomoći. Gospodin Borić, izvolite. Hvala lijepo, kolegice Glasovac, slušao sam doista. I kažete nisu važna što se govori, nego djela. I sad da ja, evo, par primjera, pa s obzirom da vi stalno na nas gledate i stalno vam mi smetamo [[Upadica Sabina Glasovac: Pa u kog ću gledati?]] možda u nešto u vašim redovima, ako se slažete. Može? Vi ste članica Predsjedništva, vjerojatno ste povukli neke poteze da riješite te ljude. Evo nedavno čitam, kaže, SDP-ov direktor komunalnog društva u Općini Kalini sam sebi prodao auto komunalnog društva, a firmi bivšeg načelnika koji je smijenjen, vaš član, SDP-ov, i predsjednik županijskog SDP-a, njemu je prodao 2,5 tisuće željeza. Jeste li smijenili ovog gospodina kojeg su priveli u Dubrovniku, da je zadržavao za sebe naknade za očuvanje radnih mjesta u ovoj Korona krizi, ne, jeste li smijenili bilo koga, ili ovog gospodina koji je još uvijek potpredsjednik jednog saborskog Odbora, a nedavno su mu skinuli imunitet na zahtjev, OLAF, ne Državnog odvjetništva.

Pa mi smo često, između ostalog i tema hrvatskih tiskovina pa i rasprava u prostoru upravo zbog toga što zbog, između ostalog, i radimo ono što je često nepopularno u strankama, a to je čistimo ispred svog praga. Ja ću vas samo podsjetiti gospođa Marina Lovrić-Merzel, onog trena kad je napravila ono što je napravila, od tada više nije članica stranke, niti je obnašala bilo kakvu dužnost. Gospodin Sauha isto tako, gospodin Grgić isto tako i da, ja jesam članica Predsjedništva. A znate u čemu je razlika? Što vaša Gabrijela Žalac zbog koje je policija upala i istražuje zbog prodaje softvera za 13 milijuna kuna ozbiljne sumnje u namještanje natječaja, a i OLAF prčka po tom Ministarstvu, nije više ministrica, ali je i dalje članica vašeg Predsjedništva, tu se mi razlikujemo i zato nismo svi isti. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice. Vi ste rekli, mi ne priznajemo načelo djelovanja, nije točno. Nije točno. Vi očito ne priznajete presude institucija Republike Hrvatske, tj. Upravnog suda koji je jasno rekao da je Povjerenstvo za sukob interesa prešlo ovlasti koje mu Zakon daje, a što se tiče načela djelovanja, sam državni tajnik je u svojem izlaganju obrazložio da će kroz etički kodeks to biti razrađeno i u budućnosti kako će se postupati prema etičkim kodeksima. Što se tiče vas i vašeg zalaganja za borbu protiv korupcije, i nametanja nama etikete kao korumpiranima, pa ja ću vas pitati jeste vi zaboravili da je vaša ministrica Violić, peglala bankovnu karticu za svoje osobne potrebe? Jeste vi zaboravili da su vaši dužnosnici išli autobusom na Povjerenstvo za sukob interesa? Zanimljivo kako danas izvlačite primjere iz Vlade Zorana Milanovića koji ni jedan od njih nije član SDP-a, sad ste spomenuli jednu ministricu koja je članica stranke koja je vaš koalicijski partner, malo prije člana IDS-a. Znači vi imate fetiš na rasturanje neovisnih institucija u Hrvatskoj. I to nije nikakva novina, to ste radili sa svim pravobraniteljicama, to ste pokušali raditi s Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa, to radite s medijima, imate fetiš na to. I dok i jedna neovisna institucija ostane mimo vaše čizme vi se nećete zaustaviti, i zbog toga radite zakon kakav i radite. Htjeli ste taj zakon gurati u prošlom mandatu, pa ste od toga, toga odustali, to je tužno. A evo, molim vas, kao pripadnicu vladajuće većine da predložite da mi, recimo, etički kodeks donesemo ovdje u Saboru, MOST je to već predlagao davno, ja ću vas prva kao Potpredsjednica, uvjerena sam i cijela opozicija u tome podržati. Pokrenite nešto, podržat ćemo vas u dobrim stvarima, ali nemojte nam prodavati ovdje.

Kolegica je povrijedila članak 238. Poslovnika, omalovažavajući nas kao zastupnike iskazom da mi rušimo sve institucije. Ma nije tako, kolegice, ja bi stvarno volila da budemo racionalni i da se ponašamo ovdje kolegijalno, zavid, da govorimo onako kako je, zavid građana koji nas slušaju. Idemo dalje, sada je gospodin Matula. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana zastupnice Glasovac. Spominje se u Strategiji poboljšanja Zakona o zviždačima, svakako da bi to bilo potrebno, međutim, samo jedan primjer sada sa lokalne razine. Novinarka, ne znam da li vam je to poznato, to vas zapravo želim pitati, a i sve ostale, novinarka Iva Anzulović, zato što je istraživala, novinarka i aktivistica, situaciju oko čudnog samoubojstva Siniše Palme u Virovitici, i ona je napisala dva neka grafita, ne znam da li znate da je ona upravo osuđena na godinu dana zatvora zbog toga, a tamo ništa drugo oko gradonačelnika, nitko se ne dovodi u pitanje, ništa, oko onih 17 milijuna kuna, za dvije rečenice na Bili, godinu dana zatvora. Ne, nisam to znala, međutim, poznata je činjenica da ondje gdje je na vlasti HDZ, da su to najnerazvijeniji dijelovi Hrvatske. Da novci cure sa strane, dobiju nogice, od vrlo često u neke stranačke, prijateljske, kumske džepiće, a mislim, i sama sam djelovala dugo u jednom od takvih gradova, to je Zadar, gdje ono, mislim, mogu već slobodno reći, neću pretjerati kad to kažem, iako će se ljutiti mnogi s ove strane Sabornice, da je to zapravo sinonim za koruptivno upravljanje jednim gradom, čak mafijaški. Gospođa Grozdana Perić, povreda Poslovnika. Članak 238. poštovana kolegice, HDZ je na vlasti 30 godina u gradu Zadru i nije niti nerazvijena, dapače, razvijeni grad, razvijena Županija, prema tome, nemojte etiketirati sve na isti način.

To je replika? Zahvaljujem. Na prvoj konvenciji SDP-a donesena je povijesna Deklaracija kojom SDP kao zakonski slijednik Saveza komunista Hrvatske smatra svojom moralnom i političkom dužnošću javno se ispričati svima onima kojima je iz političkog razloga nanesena nepravda, učinjena šteta ili povrijeđeno dostojanstvo djelovanjem organa vlasti u poratnom vremenu i razdoblju djelovanja Saveza komunista. Ivici Račanu kao državniku nije trebala pravomoćna presuda da se barem deklaratorno ispriča za nešto što su radili drugi, od kojih je 80 tisuća nakon toga završilo u HDZ-u. Pa možda da se i mi ispričamo i zbog ovoga što se tiče HDZ-a. Prema tome, vrlo je jasno da će vama kolege iz HDZ-a, bez obzira što as građani baš ne kažnjavaju zbog toga, je nasušno potrebna jedna antikorupcijska deklaracija po uzoru na ovo što je napravio državnik Ivica Račan, a ne da se ponašate ili da se barem vaši današnji čelnici ponašaju kao sitni balkanski kokošari, koji ne žele priznati ni ono što je svima očito. Kolega Bauk, vi zapravo niste replicirali meni nego ste replicirali ovom dijelu Sabornice, referirajući se na tu nepravdu da se jedan dio bivših članova Saveza komunista, koji je otišao u SDP i službeno ogradio i ispričao zbog sveg onog što je u prethodnom režimu napravljeno, a drugi dio bivših članova Saveza komunista, većinski dio koji je otišao u HDZ nikad to nije učinio, stoga ne čudi da se nisu ispričali ni nakon ovoga što je, zapravo dokazano, da smo valjda, odnosno jedina zemlja u Europskoj uniji gdje premijer, ali ne samo premijer, nego cijela jedna politička stranka, koja je dobila povjerenje da učini sve da građani žive bolje, te iste osiromašene građane pljačkala, da bi se osobno bogatila, da bi punila svoju stranačku blagajnu i samim time osiguravala ostanak na vlasti. Znači od isprike ništa.

Izvolite. Gospođa Glasovac je uvrijedila nas sve zastupnike HDZ-a, povrijedila je članak 238. I sada vi nemate više niti replike, a ja nemam više povrede Poslovnika, a gospođa Marija Selak Raspudić je na redu.

Kolegice i kolege saborski zastupnici, neću trošiti riječi na povezivanje HDZ-a i korupcije jer je o tome dovoljno rečeno posljednjih dana, dovoljno je rečeno i danas, a najviše je rekao Vrhovni sud tako da imate etiketu koje se nećete moći riješiti nikada. Ja ću se u ovom izlaganju posvetiti nečemu sasvim drugome. Svjesna da smo mi zakonodavno tijelo i da ovdje izrađujemo propise koje će nadići naše pojedinačne sudbine i nečije mandate u vlasti, ovdje ću govoriti o konkretnom antikoruptivnom mehanizmu. Dakle, uz izražavanje žalosti što sam činila cijeli prošli dan o tome što izbacujete javnu nabavu ispod 39 milijuna kuna u Zakonu o obnovi i time doista otvarate prostor za korupciju čime ćemo se baviti na žalost desetljećima nakon obnove ako se ikada i dio nje dogodi, danas ću govoriti o zakonu koji nije strategija, nego koji je konkretan antikoruptivni mehanizam koji može pomoći da naše društvo bude bolje. Dakle, govorit ću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama koji smo uputili u proceduru 14. listopada ove godine. Kada je ovo kolega Habijan čuo koji je molio za to izašao iz prostorije. Tražili ste prijedloge kako da se borimo protiv korupcije. Eto vam prijedloga. O čemu se ovdje radi? Dakle, pravo na pristup informacijama jedan je od najvažnijih antikorupcijskih alata, a njegovo pravovremeno i djelotvorno ostvarivanje ima učinak generalne prevencije na potencijalne sudionike koruptivnih radnji. Molim vas predsjedavajući doista cijelo vrijeme govorite meni iza leđa, pa ipak Dakle, riječ je o jednom od najvažnijih alata koji onemogućava koruptivne radnje. Kako je praksa povjerenika za pristupanje informacijama otkrila tijela javne vlasti još uvijek prečesto ne poštuju obveze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, a građani i javnost često ne dobivaju informacije pravovremeno. Bivša povjerenica za informiranje o tome je govorila javno i iscrpno pri čemu je naglašavala da je prekršajni postupak dug i uglavnom pada u zastaru te su povjereniku dodatno svezane ruke u tom pogledu jer ne može kažnjavati tijelo, nego samo čelnika ili drugu odgovornu osobu. O tome je govorio i aktualni povjerenik za informiranje koji je u saborskim raspravama kao i medijskim istupima u više navrata apelirao da se instituciji povjerenika dodjeli ovlast za kažnjavanje. Dakle, o čemu se konkretno radi? Vi trebate informacije, hoćete informacije, pitate tijela lokalne samouprave, bilo koga iz vladajuće strukture da vam da te informacije jer na njih po zakonu imate pravo i dočeka vas mrtva tišina. Imate i povjerenika za pristup informacijama, no on je tek mrtvo slovo na papiru jer ne može konkretno učiniti ništa da vi dobijete informaciju koja vam treba. Dokle god čelnici lokalnih samouprava, dokle god bilo tko tko je na vlasti zna da neće morati dostaviti podatke koji su nužni da bi se razotkrile te koruptivne radnje i funkcioniranje vlasti on će svoju zakonsku obvezu izbjegavati jer to može. Stoga mi predlažemo izmjene zakona koje daju povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu ovlast izricanja upravne novčane kazne kao tijelu javne vlasti i one bi trebale doprinijeti unapređenju prava korisnika na potpuno i pravovremeno ostvarivanje na pravu pristupa informacijama. Također predlažemo dopuniti ovlasti na način da sva tijela javne vlasti imaju jasno propisanu obvezu izrađivati i objavljivati pročišćene tekstove opće normativnih akata, zakona, uredbi, pravilnika kojih su donositelji. Što se tiče Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost smatramo da ga treba izuzeti iz postupka odlučivanja o zahtjevu na pristup klasificiranim informacijama. Ovo je sažeto nešto o čemu se nadam da ćemo budući da vam je doista stalo da se borimo protiv korupcije, imamo ovdje i tijela vlasti koja se mogu osvrnuti na naš zakonski prijedlog da ćemo o ovome ozbiljno raspravljati. Ali ono što je ključna poruka je da olakšavamo pristup zakonski odobrenim informacijama i da vam nudimo konkretan alat za borbu protiv korupcije. Hvala vam lijepo. Prva replika gospodin Grmoja. Kolegice Selak Raspudić konstantno imamo jedan spam od strane vladajućih da oporba ništa ne predlaže. Dakle, ovo je jedan konkretan prijedlog dakle gdje bi se povjerenika za informiranje ovlastilo da neposredno kažnjava one koji ne žele dostavljati informacije. Ali mi imamo činjenicu da iz vrha Vlade, iz Banskih dvora se ne žele dostavljati informacije, dokumenti, puni nalozi npr. za ovaj stranački dernek u Finskoj gdje su bili niti Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, niti povjereniku za informiranje. Isto tako mi imamo situaciju ja sam tome svjedok da se putni nalozi iz naših veleposlanstava gdje su muljali sa novcem hrvatskih poreznih obveznika proglašavaju državnom tajnom. Oni državnom tajnom proglašavaju svoju korupciju.

Ništa od toga ne žele

Imali smo konkretne prijedloge na Plan oporavka i otpornosti koji su i uvršteni u isti Plan oporavka i otpornosti. Dakle, sve ovo što se pokušava plasirati u javnost o tome da oporba ne radi ništa je jedan običan spam uspaničene vladajuće koalicije, jer se ne mogu prvo obraniti od naših prijedloga, a ne usuđuju ih se istodobno i prihvatiti.

Budem li ikada u prilici glasat ću za njih. Konstruktivnosti oporbe kada je borba protiv korupcije u pitanju. Ovo o čemu ste vi govorili kao o vlastitim prijedlozima komplementarno je sa prijedlozima koje sam ja oblikovala u kompletno novu Strategiju suzbijanja korupcije. Dakle, ako postoji tema gdje vladajući nemaju argument da kažu da im oporba ništa nije servirala, e onda je to upravo ova tema. Štoviše na te iste teze, skraćene teze iz mog Nacrta strategije suzbijanja korupcije pozvao se i kolega Habijan jer je evo i ovdje prisutni kolega Grmoja ispred Nacionalnog vijeća te iste teze podržao i uputio vama u proceduru. Pa ona koja mijenja cijeli sustav, jer je taj sustav natopljen korupcijom HDZ-a koja nije više etiketa. Da bismo se mogli sustavno boriti protiv korupcije osim naravno reforme cijele lokalne samouprave što se na žalost i neopravdano izlizalo kao tema a da do nje nije nikada došlo i to je možda vaša najveća neželjena pobjeda, morali bismo promijeniti dvije ključne stvari. Prvo je način izvještavanja da mediji budu neovisni, a drugo je izborni sustav da imamo kvalitetne demokratske procese. Nešto smo rekli o načinu izvještavanja i utamničenju glavnog informativnog javnog servisa u zemlji prošli tjedan kao ujedinjena oporba i uspjeli smo izvojevati pobjedu u tome da se moraju poštivati transparentne procedure kada se bira novi ravnatelj. Na žalost nismo se izborili protiv novog ravnatelja.

Poštovana kolegice evo ja imam za vas jedno vrlo kratko pitanje i precizno, i doista vjerujem da vi to znate i da ćete mi znati odgovoriti. Ako slučajno ne znate možete se konzultirati sa vašim šefom ujedinjene oporbe gospodinom Grmojom.

Dakle, u trenutku kada ste proizveli cirkus time što ste odlučili silovati procedure i mimo legalne procedure dakle sjednice koja nije bila održana na pravno utemeljen način Odbora za informiranje gurnuti vašeg kandidata za ravnatelja HRT-a, kada se cijela oporba opravdano usprotivila tom činu i uspjela izvojevati tu pobjedu i natjerati vas da poštujete procedure kada namećete ravnatelja HRT-a e onda je vaš cirkus završio i nestao iz ovoga grada. A bit će tako i opet ako se usudite učiniti nešto slično.

Dame i gospodo, prve rečenice odnosno prva rečenica prvog poglavlja ovog dokumenta dokaz je način rada Ministarstva pravosuđa, pravosuđa u cjelini, ali naravno i Vlade koja upravlja Hrvatskom. U tom uvodu piše kako je postojala Nacionalna strategija borbe protiv korupcije od 2015. do 2020. godine, a nama u raspravu dolazi dokument Strategije borbe protiv korupcije od 21. do 30. godine i to u listopadu te iste 2021. godine. Znači ovaj dokument je toliko važan da gotovo 11 mjeseci uopće nije postojao. Toliko o njegovoj važnosti. Kada bih se sada razbacivala sarkazmima, ironijama mogla bih ovdje svašta izgovoriti. Međutim, život naših građana je predramatičan i to baš iz razloga sveopće korupcije koju upravo izvršna vlast generira, a pravosuđe umjesto da je sprječava ono asistira toj korupciji. Iz tog razloga nije ni vrijeme, ni mjesto za sarkazam. Sama potreba donošenja posebnih akata dokaz je da se zakoni ne primjenjuju. Jedan od glavnih krivaca je upravo ministarstvo koje predlaže ovu Strategiju. Osobno svjedočim da sam uputila bezbroj dopisa Ministarstvu pravosuđa, a da Ministarstvo pravosuđa ništa nije poduzelo da spriječi protuzakonitosti koje sam im prijavljivala. Najapsurdnije kad mi ministar i njegov državni tajnik pišu kako oni ne mogu djelovati zbog trodiobe vlasti i neovisnosti pravosuđa. U neovisnost hrvatskog pravosuđa ne vjeruje nitko, a to potvrđuju sve relevantne institucije počevši od Europske komisije, znanstvenih autoriteta do međunarodnih poslovnih institucija. Ministarstvo pravosuđa primjerice prema zakonu ima pravo na inspekcijski nadzor sudova, DORH-a. U konačnici ima pravo Saboru predlagati zakone te je dužno na svaku spoznaju kršenja zakona reagirati. Ministar pravosuđa je u proljeće ove godine na vijest da su se suci u Splitu za vrijeme lock downa ilegalno družili sa bivšim gradonačelnikom Splita, koji je sam u različitim slučajevima klijent tih istih sudova izjavio da ukoliko Vrhovni sud ne reagira, da će Ministarstvo reagirati. Od toga je prošlo više od 6 mjeseci i što se dogodilo? Ništa. Uzmimo samo djelovanje DORH-a tj. njegovo nedjelovanje. Ali pogledajmo i kako bi DORH morao raditi za što ga u konačnici i plaćamo. Tamošnje državno odvjetništvo je zbog osnovane sumnje na korupciju upalo u ured kancelara, a kancelar je na to podnio ostavku. A DORH u Hrvatskoj? Ako je pravosuđe rak rana Hrvatske države i društva, a jest, onda je DORH rak rana pravosuđa, jer DORH sablažnjava hrvatsku i europsku javnost. DORH stvara opću nesigurnost. Donosi odluke koju nitko živ ne može razumjeti, koji jednostavno vrijeđaju zdrav razum. Jer kako DORH može opravdati da slučaj Croatia osiguranja 8 godina drži u svojim ladicama? Kako može opravdati apsurd u slučaju zagrebačkih adventskih kućica gdje tri tvrtke rade identične prema mišljenju DORH-a kriminalne aktivnosti, ali se istraga otvara samo protiv jedne tvrtke? Kako može otvarati istrage i pompozno u 6 sati ujutro uhititi međimurskog župana pod optužbom da je uzeo 10 tisuća kuna mita, a imaju slučaj u Plinacro-u gdje Pupovčev sljedbenik ima 15 tisuća kuna mjesečnu neto plaća a da uopće ne dolazi na posao? Hoće li uhititi Pupovca ili Plenkovića koji su to naložili? Je li DORH poduzeo išta od Pandora Papersa i člana uprave HEP-a Marka Ćosića? Nije zato što ga Plenković štiti. Dame i gospodo kada kroničari i povjesničari jednom budu analizirali ovu fazu Hrvatske države onda će si opravdano postaviti pitanje kako je moguće da su na ovu ogromnu količinu nepravde i bezakonja relevantni društveni čimbenici šutjeli? Zbog ove korupcije u zadnjih 5 godina odselilo je pola milijuna hrvatskih građana. Zbog ove korupcije raspada nam se zdravstvo. Jedini rast je rast društvene depresije. Doista gospodo iz Ministarstva pravosuđa povijest vas neće pamtiti po dobru. Ali isto tako budite sigurni zbog vašeg rada na zaštiti korupcije i nevršenja svoje zakonske obveze kad-tad ćete položiti račune. Protiv sam ovog dokumenta, jer je apsurdan, lažan i besmislen. Uvažena kolegice Vidović Krišto, evo spomenuli ste primjerice zdravstvo. Zdravstvo je uz graditeljstvo jedno od ključnih djelatnosti u kojima je zabilježena najveća korupcija ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini cijele Europske unije. A posebna su upozorenja stigla oko korupcije za vrijeme Covid krize zbog ubrzanih procedura. Naravno i očekivano, naša vlast je suspendirala javnu nabavu za sve što se tiče zdravstva u vrijeme ove krize i ne vidimo kada će je vratiti kao što sada pokušava suspendirati javnu nabavu u graditeljstvu oko obnove. Da bismo znali što se doista događa mi imamo jedan alat u rukama kao zastupnici, a to je da postavljamo zastupnička pitanja. Međutim, čemu taj alat kada mi na njih odgovore ne dobivamo? Evo ja šaljem drugu požurnicu, jer nisam dobila odgovor na vrijeme u Ministarstvo zdravstva i odgovora ni od kud. Poštovana kolegica je povrijedila članak 238. navodeći po stoti puta potpunu neistinu vezanu uz javnu nabavu u Covid krizi. Dakle, to smo već jedan puta raspravljali. Stalno se ponavlja jedna te ista teza, dakle ta javna nabava nije stornirana za vrijeme krize. Ona je u zakonskim i podzakonskim aktima oduvijek ili barem u proteklih 10, 12 godina koje ja pamtim.

Želite i vi povredu Poslovnika? Izvolite gospođa Selak Raspudić. Kolegica Grba Bujević neistinito informira hrvatsku javnost. Dakle slijedom odluke Vlade od ožujka prošle godine sva je nabava roba i usluga koja je povezana sa Covid-om proglašena tajnom i ta odluka još uvijek nije maknuta. Ne znam da li vi za to ne znate ili se pravite da ne znate, ali hrvatska javnost mora o tome biti informirana … [[ne razumije se]] u tome da smo mi tražili da se ta tajnost makne. Ovo je druga opomena. Sada će biti vama vjerojatno druga opomena. Dakle 238. radi točnog informiranja. Sve što se nabavljalo se nalazi na stranici Ministarstva gospodarstva i to sam nebrojeno puta već ovdje upozoravala.

Imate drugu opomenu. Da li da ja bacam to ili da ga držimo i dalje ovdje? Da ga bacamo? Da ga bacamo? Ja bih bio da ga bacamo i da uopće nema tri povrede Poslovnika, nego svaka povreda Poslovnika 500 kuna i svatko neka povrijedi Poslovnik koliko puta hoće. Odgovor na repliku. Hvala poštovana kolegice Selak Raspudić. Kada govorimo o tome gdje je najveća korupcija, mislim da je nezahvalno reći da je najveća korupcija u zdravstvu. Mislim da je puno točnije i bliže istini da je najveća korupcija u najvišim razinama hrvatske politike, hrvatskih interesnih skupina koje nazivamo duboka država. Oni generiraju korupciju. Upravo zato što kada vi sa pozicije najviše moći gdje se najveća korupcija događa i omogućuje a kako biste zaštitili i zamračili te tragove korupcije vi morate korumpirati cjelokupni sustav da svi dođu u situaciju da moraju šutjeti. U Hrvatskoj je korupcija institucionalizirana do najnižih pora i vi danas niste u mogućnosti dobiti najobičniji pregled ako ne korumpirate nekoga. To je taj sustav mraka, a mi smo tu da palimo svjetla. Hvala.

ću jednog pjesnika: „Nitko nije zadovoljan svojom srećom i nitko nije nezadovoljan svojim moralom.“ Svi su moralni, svi su nekorumpirani, svi su sposobni, svi su što reći, najbolji.

Znači antikorupcijske politike imaju svoja ograničenja pogotovo u ekonomijama oskudice u kojima se mi nalazimo. Svi dižemo povrede Poslovnika, iako smo svjesni da to nije baš po povredi Poslovnika po Poslovniku, ali želite reagirati. Oskudno vrijeme koje imate za reakciju uzurpirate svjesno znači kršeći Poslovnik. E to vam se zove ekonomija oskudice. Kada je kolega Borić rekao da je to naš dojam da su stvari loše, znači ljudi kada kažu da vlada korupcija ne misle samo doslovno da je netko koruptivno moralno koruptivan, nego misle da ne mogu doći do zdravstvene zaštite, da ne mogu doći njihova djeca na fakultete, ne možete se upisati više u srednje škole. Danas baš ne može svatko. Ne možete doći do radnog mjesta, ne možete doći do kvalitetnog radnog mjesta. E sada, imamo jedan nula korupciju kada je bilo dovoljno imati stranačku iskaznicu jedne ili druge stranke ovisi koja je na vlasti i onda dođete do radnog mjesta. Ovdje ću malo probati izložiti što je to korupcija dva nula jer mislim da se ne može baš tako lako riješiti stvari na način da više nema stranačke iskaznice. Čak je stranačka iskaznica bila pošteniji oblik korupcije jer onda ste znali kome pripada taj i kome je on obavezan. Ovdje se često zapravo mitologizira i korupcija u Hrvatskoj i navodno nepostojanje korupcije na zapadu. Iako je kod nas korupcija ekstenzivna upravo zbog ekonomije oskudice, vi dolazite u situaciju dva nula korupcije u kojoj će biti sve jasnije da nije samo riječ o moralnoj korupciji, nego strukturnoj dakle i sistemskoj korupciji. A najbolji test toga da je riječ o sistemskoj korupciji vam je ovaj, znači da biste riješili problem mita i korupcije dovoljno je da sve bude dakle, sve što je u javnom vlasništvu privatiziramo. I tada će ono što je do tada vrijedilo kao mito i korupcija odjednom postati pravedni tržišni odnos razmjene privatnih ugovornih strana a koji nemaju novaca da plate usluge kod privatnih kompanija makar iste pružale usluge liječenja, obrazovanja itd. Time će ostati bolesni i neobrazovani i to je će biti primarno njihova odgovornost. I ovdje ide i sadašnja Vlada, bojim se da i puno opozicije ne bi išlo u drugom smjeru. Ako doktor u državnoj bolnici bude osuđen tada za primanje mita isti doktor koji je bio osuđen za primanje mita u javnoj bolnici preko reda primio pacijente u državnoj bolnici ako preko reda prima pacijente u svojoj privatnoj službi to se više neće smatrati korupcijom. Dakle, oni koji dolaze na operaciju jer mogu platiti njegovu uslugu to će se smatrati poštenim razmjenskim odnosom i poštenom nagradom za vještinu liječnika. To nije samo tako kod nas, ali će kod nas poprimiti ogromne razmjere i imat će dramatične posljedice i već ima, a imat će još gore i nije riječ samo o dojmu kako je to rekao kolega Borić. A da nije riječ o dojmu, riječ je najbolje nam svjedoči statistika, a statistika koje se trebamo držati su pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti. Na ljestvici pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti svake godine idemo jedno ili nekoliko mjesta gore. Znači 7% ljudi nema za grijanje, 23% to je nešto manje od milijun je u riziku od siromaštva, 53% ne može podmiriti neočekivani financijski izdatak, 51 ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora. U tom mračnom socijalizmu kojeg su se sada ovdje mnogi ispričavali za svakakve stvari se 60% ljudi moglo ići na more odnosno na godišnji izvan mjesta stanovanja. Mirovina je danas 39% plaće. Pa umirovljenici nisu kopali po kontejnerima. Uglavnom kada govorimo o zapadu, znači pravi kapitalizam pa će netko reći kod nas je … kapitalizam, ortački pa mi trebamo doći do tog pravog kapitalizma. Znači imamo i to sam govorila u jednoj replici revolving door strategiju gdje najveći menadžeri privatnih firmi odlaze u ministarstva.

Znači teško je to slušati i svakako je na državi da se pobrine da toga više nema i da se siromaštvo u državi iskorijeni. Međutim, malo prije ste spomenuli kako u socijalizmu nije se moralo čekati, kako, 60% ljudi je išlo na more. Pa zar vi nemate dojam, evo bar ja imam ono malo što sam živio u socijalizmu i ono što sam naučio, da je socijalizam bio rasadnik mita i korupcije? Spominjete upise u škole i onda se upisivalo preko veze. Doktore uzimali šakom i kapom i onda više nego sada koliko ja znam. Pa kada je to taj i gdje je taj socijalizam bio tako krasan da nije postojalo mita i korupcije?

E, hvala vam na tom pitanju. Vidite zato ne smijemo se držati dojma. Vaš je dojam da je u komunizmu, u socijalizmu, inače vi govorite komunizam pa sam napravila omašku bilo tako kako ste to opisali. Ali treba se držati statistike, a statistika kaže da je plaća, da je mirovina bila 39%, da je danas 39% plaće iznosa a tada bila 70% plaće, da je 60% ljudi moglo ići priuštiti sebi tjedan dana godišnjeg odmora, danas ne može dakle 51% ljudi to sebi priuštiti. Uopće ne moramo ove druge statističke pokazatelje listati jer su oni svi bili debelo iznad prosjeka Hrvatske države. No, ja bih rekla i ovo da se uistinu treba smanjiti dojam i stvarno se slažem da na dojmu ne treba temeljiti svoje stavove, nego upravo na statistici. I kada govorimo o dojmu isto tako sam zaboravila nisam … reći mitologiziramo i zapad.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo ja sam kada sam tražio stanku u ime Kluba rekao da bi odnosno da postoje … dileme, postoji jedan izbor prije svega od strane oporbe da li ćemo danas govoriti konkretno o ovom strateškom dokumentu dakle o Strategiji sprječavanja borbe protiv korupcije ili će ipak ta rasprava krenuti u jednom drugom smjeru u kojem koliko vidimo je i otišla, gdje zapravo na jedan niski demagoški populistički način raspravljamo o ovoj temi. Druga stvar zbog koje mi je doista žao u ovih godinu i pol koliko sam u ovom Hrvatskom saboru jako često upravo s ove strane dolaze rasprave oko korupcije gdje najčešće upravo našu stranu se optužuje za takve radnje, pa sada koristite i ovu pravomoćnu presudu. I onda na dan kada raspravljamo o strateškom dokumentu o Strategiji sprječavanja borbe korupcije za razdoblje 21. – 30. u sabornici u ovom trenutku od vas ima svega ako sam ja dobro nabrojao 6. To dovoljno govori koliko ste zainteresirani za ovu temu. To dovoljno govori koliko ste vjerodostojni u onome što govorite i ističete i koje su vaše stvarne namjere i vaši ciljevi. U svojoj pojedinačnoj raspravi ukratko ću se dotaknuti Zakona o sprječavanju sukoba interesa obzirom da smatram da je bitan zakon. Ako gledamo cijelu ovu Strategiju možda jedan od najbitnijih. A kroz ovu raspravu tijekom dana u ime klubova i pojedinačnih rasprava mogli smo čuti zapravo mnogo toga što nije točno. Pa dopustite ukratko da istaknem stvari koje su bitne iz ovoga Prijedloga zakona koji jest u ovom trenutku i na javnoj raspravi i za koje smatram da definitivno pokazuju da one tvrdnje koje dolaze kako će povjerenstvo izgubiti ovlasti biti okljašteno ili koje sve termine se već koriste nisu točne. Dakle, prije svega povećava se broj adresata na koje se sam zakon primjenjuje. Dakle, tu će sada ući i predsjednici uprava, članovi uprava dakle trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave, ravnatelji zdravstvenih ustanova, ravnatelj HRT-a ako baš hoćete. Prema tome, govoriti da se liši ovlasti Povjerenstvo nije točno. Dakle, oni će imati obvezu sada obavještavati o svim poslovima dakle koje imaju sa trgovačkim društvima koje su u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave. Dakle Povjerenstvo sada ima jasno propisani rok od 6 mjeseci da donese odluku. Isto tako obveznik tog zakona odnosno dužnosnik ima rok u roku 8 dana dakle očitovati se na zaprimljeni prijedlog o pokretanju postupka isto kao što Visoki upravni sud sada ima obvezu u roku 90 dana donijeti presudu protiv te odluke u slučaju ako usvoji pravni lijek. Druga stvar, povećavaju se kazne. Treća stvar, propisuju se kazne u slučaju da se ne dostavi dokumentacija odnosno dužnosnik ne postupi po nalogu Povjerenstva. Povezuju se zemljišne knjige trgovački registar. Dakle, povjerenstvo će vrlo lakše moći utvrđivati i provjeravati nekakve podatke. Isto tako zaposlene su koliko smo čuli još nekoliko osoba u samom Povjerenstvu. Stoga mi je nejasno i žao mi je što ovdje kolegica Orešković nije prisutna obzirom da je ona u dokumentu koji je sada malo prije sama zapravo ovdje navela da ga je ona predložila, upravo je ona tražila da se proširi krug adresata da bude što više dionika obuhvaćeno ovim zakonom, a sada taj Prijedlog zakona na jednom ne valja. Pa prema tome, to dovoljno ukazuje na ova dvostruka mjerila i dvostruke kriterije koje stalno spočitavaju. Članak 5. mislim da je vrlo bitno naglasiti ne ukida se. GREKO nikada nije dao preporuke da se za njega propišu sankcije. Povući ću jednu paralelu o kojoj se danas ovdje nije govorilo. Imate recimo kazneni postupak. Sudac donese presudu primjerice kazneno djelo razbojništva. On neće temeljiti tu presudu na općim načelima Kaznenog zakona na načelu zakonitosti, određivanja kazne. On će utemeljiti presudu na konkretnom članku koji regulira to kazneno djelo. Ista stvar je i u ovom slučaju. Dakle, ne može se na općim načelima temeljiti odluka Povjerenstva, već na konkretnom djelu ili nedjelu koje je počinio dužnosnik kojem se to stavlja na teret. Prema tome, u tome je bitna razlika. I još jedna stvar koja se također provlači danas kroz raspravu. Nije praksa se promijenila što se tiče Upravnog suda ili Visokog upravnog suda. Prakse nije bilo. Dakle niti jedan od dužnosnika koji je bio obuhvaćen odlukama koje su se temeljile na članku 5. nije se pozivao u svom pravnom lijeku na povredu članka 5., nego prvi put dok se to desilo Upravni sud i Visoki upravni sud prvi put je sada zauzeo pravno shvaćanje i nastala je pravna praksa. Prema tome, govoriti da se nešto mijenjalo radi dnevno-političkih prilika jednostavno nije dobro. Uvaženi kolega Habijan, mislite li da jedna suvisla antikoruptivna strategija pa makar na razini etičkog kodeksa treba zabraniti laganje u Saboru? Primjerice, 17. ožujak 2020. godine na sjednici Vlade Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nad širenjem Covid-19 virusa. Postupak nabave izuzima se od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem Članka 42. istog zakona zbog zaštite bitnih sigurnosti i interesa RH koja se ne može jamčiti manje drastičnim mjerama, popis roba i usluga je tajan. Odluka Vlade je vrlo jednostavna, a kolegica Grga Bujević je uporno obmanjivala hrvatsku javnost o istoj da ne kažem lagala. Mislite li da jedna suvisla Strategija borbe protiv korupcije barem na razini etičkog kodeksa mora zabraniti laganje u saboru. Pa evo ja vam mogu jedino reći da ste pročitali ovu strategiju koja doista možda nije ni toliko opširna ima svega 57-58 stranica onda bi zapravo sama sebi mogla dati odgovor. Prema tome ja vam preporučam da pročitate strategiju doista i ovaj dio koji ste sada spomenuli unutra piše, jako lijepo je obrazloženo. Prema tome, ja ne vidim nikakvog problema u tome, a odgovor na vaše pitanje se nalazi upravo u ovom dokumentu koji je pred vama, ja se nadam. Poštovani kolega Habijan, evo upravo kao da sam znala o čeme ćete u prethodnoj replici govoriti, danas znači govorimo o Prijedlogu Strategije sprječavanje korupcije za razdoblje od gotovo 10 godina. Znači dugi je to period i pitam vas i kao pravnika, izlagali ste ispred kluba i u raspravi i znam i vidim, čujem da ste se vi posvetili ovoj strategiji i da ste je proučili. I zanima me koliko, što mislite slušajući danas već cijeli dan koliko su se zastupnici uopće posvetili samoj strategiji, a svi se kunu da su u, u borbi protiv korupcije, a koliko se uopće bave sami sobom odnosno služe se raznim optuživanjima koja uglavnom idu na račun HDZ-a.

Pa uvodno sam zapravo rekao da sam očekivao da će se ipak oporba odlučiti za ovaj prvi pristup odnosno da ćemo razgovarati konkretno o strategiji, da ćemo eventualno čuti određene primjedbe, određene prijedloge za dopunu ili izmjenu ovog dokumenta. Nažalost evo danas ovdje od pola 10 niti jedna riječ zapravo o tome od redova oporbe nije došlo. A pogotovo mi je žao ono što sam rekao, dakle danas je ta prilika, danas razgovaramo o tom dokumentu i danas je prilika da nam zapravo kažu sve ono što ih smeta i što nije dobro i kako zakonska rješenja predlažu. Nažalost u ovih nekoliko sati rasprave mi to zapravo nismo čuli.

Usporedite statistiku jednom Mire Bulja i 90% zastupnika HDZ-a zajedno, pa ćemo vidjeti tko je koliko aktivan. A također bih vas upozorila razgovarati s vama o korupciji u trenutku dok ovdje imamo koruptivne radnje, mehanizme na djelu korupciju in vivo dok vaša zastupnica laže o odlukama Vlade je doista deplasirano.

Pa nisu svi ovdje zastupnici lovci na statistike kao što ste npr. vi koji se time javno i hvalite, ali znači bitno je što se govori, a ne koliko se govori jer vjerujem da svi svojim silnim rasprava i replikama niste puno pridonijeli promjeni stanja u našoj domovini. Ja ću sada radi uštede vremena kad vidim da se radi o, kad vidim da se radi o replici i to se vidi odmah u prvih 10 sekundi, oduzet ću riječ odmah. Oprostite.

Uvaženi kolega Habijan vi ste vratili raspravu na temu, a to je Prijedlog Strategije sprječavanje korupcije za razdoblje 2021. – 2030. godina. Korupcija je društveni fenomen koji ima snažan negativan učinak na vladavinu prava i povjerenja u institucije. Naravno da smo svi danas ovdje protiv korupcije stoga je ovaj dokument snažan alat u borbi protiv toga. Uz prijedlog ove strategije ide i drugi dio antikorupcijskog paketa, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o lobiranju, Zakon o zviždačima, pa me zanima vaše mišljenje koliko će taj dio paketa zakona doprinijeti u borbi protiv korupcije i ojačati naše institucije koje se ujedno i bave borbom protiv te napasti. Upravo tako ono što također smatram da je bitno naglasiti to je sam ministar rekao dakle u uvodnom obrazloženju, u ovu zapravo strategiju načelni dokument pratiti akcijski plan jel, dakle za razdoblje '22.-'24., '25.-27. i '28.-'30. i upravo ovaj akcijski plan za ovo prvo tromjesečno razdoblje u njemu su zapravo navedeni i oni zakonski prijedlozi dakle i ciljevi koji se žele postići uz ove zakonske prijedloge koje ste vi nabrojali. Dakle, tu je bio spomenut i Zakon o kaznenom postupku, Zakon o USKOK-u, dakle bitno je da imamo hodogram da znamo što u kojem tromjesečju radimo, ali ono što je možda najbitnije to je upravo provedba implementacija tih akcijskih planova. Primjerice, ako pogledate u prethodne strategije razdoblje 2015.-2016. implementacija tog akcijskog plana dakle za vrijeme vladavine sadašnje predsjednika države odnosno gospodina Milanovića tada predsjednika SDP-a i predsjednika vlade Primjerice akcijski plan '19.-'20., dakle za vrijeme mandata ove vlade je na 88% Poštovani kolega Habijan što mislite dakle cijelo vrijeme od početka rasprave govorite o tome da ste se nadali da će ovo bit jedna konstruktivna rasprava, ja znam da vam nije ugodno slušati ono što su činjenice, a to je ova pravomoćna presuda HDZ-u, al evo dali smo vam i konkretne prijedloge ni na to se niste očitovali, šta mislite o tome da povjerenik za informiranje dobije pravo neposrednog kažnjavanja onih koji ne dostavljaju informacije, što mislite o onima koji ne dostavljaju informacije, uzet ćemo da vam bude lakše primjer sisačke gradonačelnice koja odbija DORH-u dostaviti određene dokumente. Što mislite o premijeru Plenkoviću koji odbija povjerenstvu dostaviti dokumente, što mislite o Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i ministru Grliću Radmanu koji odbija dostaviti putne naloge iz Australije o muljažama u našim veleposlanstvima i koji uz to proglašava državnom tajnom te putne naloge iako je to u suprotnosti sa Zakonom o tajnosti, o tajnosti podataka? Ovo što ste vi predložili to jest nešto što će kasnije bit razrađivano, dakle svi ovi zakonski prijedlozi koji su unutra navedeni bit će kasnije razrađivani. Međutim, ja govorim o konkretnom dokumentu što predložiti, što mijenjat u strategiji, a ne o razradi određenih zakonskim prijedloga koji će bit dio akcijskih planova. Što se tiče presude koje ste ovdje opet ponovno spomenuli, dakle ja mislim da je HDZ bio jasan, priznajemo presudu, ne pačamo se u neovisnost i samostalnost pravosuđa, ali isto tako kada već to spominjete bilo bi dobro da onda i vi ne skačete kad vam se spočita neke stvari i da ne skačete i da priznate primjerice odluke Povjerenstva o sukobu interesa i vašeg predsjednika stranke, a da se ne skačete kad vam netko spomene aferu Grizlu, dakle bilo bi dobro da u tim slučajevima budete isto takvi smireni kada vam se to spočita, evo. Kolega Habijan, stvara se jedna fama u hrvatskom društvu i hrvatskoj javnosti kako HDZ želi okljaštriti ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Na taj zakon je vrlo velika većina zastupnika tada oporbenog SDP-a podnijela ocjenu ustavnosti i doista je ustavni sud 2012.g. smanjio značajne ovlasti povjerenstvu u dijelu u kojem on može propitkivati stanje bankovnih računa, tražiti izvješće porezne uprave po pojedinim imovinskim karticama, dakle tada im nije smetalo značajno kljaštrenje ovlasti povjerenstva, a danas nama pokušavaju prebaciti kljaštrenje koda mi u stvari ne radimo nego usklađujemo zakon sa odlukama sudbenih vlasti u Hrvatskoj.

Međutim, SDP tada ulaže ustavnu tužbu, ustavni sud tu tužbu usvaja i 5-6 ovlasti koje je to povjerenstvo imalo zapravo više nema. A sada kada povjerenstvo ovim izmjenama i dopunama zakona zapravo dobiva veće ovlasti, širi se krug adresata, povećavaju se novčane kazne, propisuju se određene nove sankcije, e sad taj zakon jednostavno nije dobar i tu HDZ ne radi dobro. Prema tome, ajmo biti realni i pokušajmo napokon ne primjenjivati ova dvostruka mjerila i dvostruke kriterije, ali mislim da javnost i vidim o čemu govorite i da zapravo to sve skupa ne drži priču. Kolega Habijan, evo ga cijelo vrijeme slušamo kad mi imamo nešto argumentirano da mi lažemo, da ne iznašamo točne podatke, prozvani smo cijelo jutro za, za kojekakve stvari, pa bi ja samo vas evo s obzirom da dolazimo iz iste županije da vidimo da jedino pravomoćne presude koje su bile izrečene kod nas su bile iz SDP-a, pa onda kad veli gđa. Sabina Glasnović da su oni odmah isključili svoju bivšu županicu ovoga Lovrić Merzel iz stranke, nije istina 4. mjeseca nakon izricanja presude ste ju ovoga izbacili iz SDP-a, pa bi vas lijepo molila da se očitajte malo. Hvala lijepa poštovana kolegice. Pa ja sam spomenuo i u raspravi u ime kluba, dakle korupcija ima svoje ime i prezime, dakle korupcija nema stranački predznak i nema stranačku iskaznicu, al to nažalost određenim kolegama ovdje u sabornici nije jasno nego je puno lakše lijepiti etiketu HDZ-u da je korumpiran, a kada ih podsjetite na njihove primjere e onda je to problem, onda se osjećaju napadnutim i to im ne odgovara. Prema tome, ako tražite ispriku, ako tražite, pozivate na privremene izbore onda bi bilo dobro prije svega počistit ispred svog praga i priznati da kod vas također ima ovakvih slučajeva.

I sada je na redu gđa. Ružica Vukovac i nakon toga, i nakon toga 5 minuta pauze ćemo uzeti radi, iz tehničkih razloga uvijek istih, radi sreaminga, izvolite. Poštovani, dakle korupcija predstavlja jednu od glavnih prepreka za djelotvoran rad institucija, o tome smo danas dovoljno slušali. Sama organizacija Transparency international korupciju definira kao zloupotrebu povjerenih ovlasti za privatnu korist. Oni navode kako korupcija može biti sadržana u više oblika, primjerice u postupanju javnih službenika koji traže ili uzimaju novac ili usluge u zamjenu za protuusluge, te političara koji zloupotrebljavaju javni novac ili dodjeljuju javne poslove ili ugovore svojim sponzorima, prijateljima i obiteljima. Sve navedeno zvuči poznato, o tome slušamo, čitamo u medijima svakodnevno. Vrlo sličnu definiciju donosi i Svjetska banka koja korupciju označava kao zloupotrebu javnih ovlasti za privatnu korist, prema njoj korupcija uvijek uključuje javni sektor, bilo da se radi o korupciji unutar pojedinih dijelova javnog sektora dakle za privatnu korist njegovih djelatnika ili da se korupcijske transakcije odvijaju između javnog i privatnog sektora. Korupcija neupitno dovodi do gubitka povjerenja građana u institucije države, državne vlasti, isto tako korupcija negativno djeluje na društvenu stabilnost i opću socijalnu sigurnost. Država prožeta korupcijom veoma je nesigurna i samim time odbojna za ulaganja stranim tvrtkama. Zapitajmo se svi skupa događa li se navedeno u Hrvatskoj i u kojoj mjeri? U poslovnom okruženju korupcija uzrokuje visok stupanj nesigurnosti pri čemu se usporavaju poslovni procesi i nastaju dodatni troškovi. Zbog toga određeno područje postaje manje privlačno za poslovanje te se smanjuju privatna ulaganja i konkurentnost, a gospodarstvo ne može ostvariti svoj potencijal. Dakle, korupcija najviše pogađa javni sektor neovisno o tome što nam je danas ministar govorio. Izravno smanjuje prihode države što dovodi do brojnih neizravnih, ali i iznimno štetnih posljedica, to su prije svega smanjene mogućnosti financiranja školstva, zdravstva i socijalne skrbi te izgradnje i održavanja infrastrukture. Budući da se korupcijske aktivnosti odvijaju u domeni visoki tajnosti korupcijom se lako mijenjaju prioriteti javnih ulaganja s projekata unapređenja obrazovanja i zdravstva ka projektima financiranja obrane ili infrastrukture koji su po svojoj prirodi manje izloženi nadzoru javnosti. U zemlji visoke prisutnosti korupcije društveni su potencijali usmjereni ka crpljenju prihoda od korupcijske rente umjesto ka povećanju proizvodnosti. Institucije postaju nemoćne u obavljanju svojih funkcija i država ubrzano gubi svoje legitimno pravo da donosi ekonomsku regulativu i osigurava razvojni institucionalni okvir što se upravo i događa u Hrvatskoj. Kada se institucije pravne države derogiraju pravosudni sustav više ne osigurava provedbu ugovora i zaštitu vlasničkih prava, a institucije javne uprave znatno usporavaju poslovne cikluse. Osim toga broj djelatnika javne uprave se zbog korupcije povećava zbog privlačne mogućnosti dodatne zarade od korupcijskih aktivnosti. Takva glomazna i korumpirana javna uprava sve je manje učinkovita, što zatvara začarani krug njezine veličine i slabog funkcioniranja, osim toga korupcija povećava dohodovnu nejednakost i siromaštvo građana. Dodatne prihode od korupcijskih aktivnosti ubire manja društvena skupina koja se ne razmjerno bogati, iskorištava povlastice, privatizira javne aspekte društvenih djelatnosti, a koja ima utjecaj na rad institucija, a koja bi se zapravo trebala boriti protiv takvih pojava u društvu, dok oni siromašniji slojevi stanovništva zbog okolnosti u kojima žive i niskog standarda ne mogu sudjelovati u nijednom obliku korupcije. Općenito ne učinkovitost institucija u korumpiranom društvu koči uvoz i primjenu novih tehnologija, koči ulaz kapitala, uspješnu privatizaciju, mobilnost i povećanje proizvodnosti radne snage kao i druge čimbenike ekonomske uspješnosti. Danas postoji veći broj standardiziranih istraživanja korupcije među kojima valja istaknuti onaj indeks percepcije korupcije određene zemlje. On ukazuje na to kolika je razina percepcije korupcije u javnom sektoru na bodovnoj ljestvici od 0 do 100, pri tom 0 predstavljaju zemlje u kojima se percipira korupcija kao visoko rangirana odnosno zemlje kao visoko korumpirane, a ona ocijenjena sa 100 kao zemlja slobodna od korupcije. Istraživanje za 2019. donosi zabrinjavajuće podatke, na ljestvici od 180 država prema indeksu percepcije korupcije Hrvatska zauzima 63. mjesto [[Upadica Radin: Vrijeme, hvala lijepo, vrijeme.]] sa ukupno 47 bodova. Gospodin Pavić ima prvu repliku. Poštovana zastupnice, ne znam da li ste svjesni koliko ste danas tu institucija danas nabrojali u kojima ima korupcije. Po tome ispada kada idemo kod referenta u jedinicu lokalne samouprave nosimo čokoladicu i malo kavice, kad idemo kod referenta u županiju nosimo bombonijeru i malo kave, kad idemo u neku važnu instituciju treba se zaposliti nosimo kavu, čokoladicu i šunkicu, možda i litru konjaka itd., itd. tako je to zapravo ispalo po ovome što govorite.

I pitanje je da li bi rezultat zapravo bio isti da te korupcije nema, da nema tih koruptivnih radnji?

Uz toliko kave neće biti samo korumpirani nego i nervozni. Izvolite odgovor. Zahvaljujem. Zahvaljujem se poštovani kolega Paviću na pitanju. A da doista o tome treba jako puno govoriti, korijeni možda sežu daleko dalje u povijest kada smo zapravo se možda samo htjeli zahvaliti pa time generirali jedan novi oblik zahvalnosti i dobili duboko korumpirano društvo. Stoga je ovaj dokument koji danas razlažemo itekako bitan, no doista se postavlja pitanje tko će čuvati same čuvare, to je po jednoj staroj latinskoj, da li će vlast koja je generirala toliko institucija kojima je korupcija postala normalna moći snaći i smoći snage dovoljno da se na temelju ovakvih akata bori protiv korupcije u društvu kad nisu u stanju niti evo ispričati se za prvu povijesnu presudu u RH koja upravo njih osuđuje za korupciju. Pa evo kolegice, ja se s vama većim dijelom slažem, ali ipak bih upozorila na mitove koji se neprestano ovdje ponavljaju o tome kako bogate države ne poznaju državu.

Imamo Kinu koja je 15 mjesta više na mjestu korupcije od Hrvatske, pa je to ne sprječava da bude jedna od najbogatijih ekonomija svijeta. Ono što vam želim samo sugerirati da je korupcija simptom, a ne nužno uzrok onog stanja gdje se mi danas nalazimo i ono što izuzetno kod vas cijenim da više puta ste naveli izvrsnu statistiku koja je užasno važna gdje smo mi recimo sada u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji mlijeka, proizvodnji mliječnih proizvoda itd., al nije direktno, znači nisu uzrok i posljedica ista stvar, znači siromaštvo, osiromašenje, baš ono micanje države iz tih procesa je veći problem nego korupcija. Zahvaljujem. Dakle, mi smo krenuli nakon osamostaljenja sa jednom nakaradnom privatizacijom koja je kasnije otvorila vrata pakla, ja bih to tako rekla jer smo u njoj izgubili veliki broj kvalitetnih tvrtki, kvalitetnih radnih mjesta, kasnije smo imali stvarno nepoštene politike, imamo ih i danas prema selu, prema poljoprivredniku, prema čovjeku koji pokušava samostalno zaraditi za kruh, država to nažalost ne cijeni. Danas smo u slobodnim govorima o tome puno slušali, korupcija je samo nastavak takve jedne priče i nažalost evo do sada nismo imali ozbiljnu ekipu koja bi zasukala rukave i pokušala i na tom polju nešto učiniti. Ja se evo i dalje nadam da će dokumenti poput ovoga ipak nešto učiniti na tom polju.